Agrokor, vezao je uz gospođu Dalić i vezano je uz način postupanja svih situacija i svih poslova vezano uz Agrokor. Ne tako davno bili smo sudionici kada je povjerenik Ramljak bio taj koji je došao premijeru i rekao neću se više s tobom u ovoj igri igrati iz jednostavnog razloga što je ocijenio da ta igra ne može dobro završiti. Jednako tako u nekoliko navrata je u ovoj Sabornici bila rasprava o ulozi i značaju potpredsjednice Dalić. Ja mislim da smo došli u situaciju kao u lošim američkim filmovima, kada bi potpredsjednica Dalić stvarno trebala imati pištolj u ruci, pištolj iz kojeg se dimi, čovjeka koji je poginuo i koji još bi rekao, jesam, ja sam poginuo jer je nešto krivo napravio. Naravno govorim o slikovitoj situaciji. Dakle iz mailova je nesporno sve što se dešavalo. Nesporno je i ono što je rekla potpredsjednica Dalić a to je da je ona pisala zakon i nesporno je zapravo da je bila, da je bilo riječ o projektu, u kojem projektu pod ciljem i pod lepezom spašavanja radnih mjesta se zapravo spašavalo nešto drugo, spašavao se je osobni interes koji je iza toga završio sa jednom činjenicom.

Hvala poštovani predsjedniče. Tražim stanku od 10 minuta u ime kluba MOST-a kako bi se mi svi u oporbi konzultirali oko ovoga što je jučer izašlo u javnosti i medijima. Imali smo jedan neuspio pokušaj obrane premijera, prebacivanjem odgovornosti na političku opciju koja je upravo zbog inzistiranja na transparentnosti izišla iz Vlade. Ono što je potvrdila ova korespondencija je da je MOST cijelo ovo vrijeme više od godinu dana govorio istinu, da su se dečki naše Margaret Thatcher dobro okoristili, da su svi završili sa milijunskim iznosima u svojim džepovima i da je zbog toga jedino odgovarao povjerenik Ramljak, odnosno jedina njegova odgovornost je bila to da je otišao s mjesta povjerenika a da je njegova tvrtka jako dobro zaradila na ovoj krizi u Agrokoru. Netko zbog toga treba odgovarati a taj netko je Martina Dalić koja je vodila cijeli ovaj proces, koja je vodila ovu korespondenciju, koja se odvijala izvan institucija i znači koja je praktički pokazala da nisu svi ovdje se borili za interese hrvatskog gospodarstva nego da su na slomu Agrokora željeli ostvariti svoje privatne i partikularne interese. A premijer i dalje uporno brani Martinu Dalić, čvrsto iza nje stoji. Ja ovdje postavljam pitanje i zastupnicima koji su podržali kod opoziva Martinu Dalić da li i dalje stoje uz nju.

izmjena odredbi i dali 43 mišljenja na 20 odnosno 31 propis. Izvršili smo 47 obilazaka prostora, sudjelovali na različitim stručnim skupovima, radionicama, izlagali na 86 događanja, zatim smo dali preko 200 izjava u medijima, organizirali međunarodna i domaće skupove u suradnji i organizaciji samostalno i sa drugim tijelima. Stanje prava osoba s invaliditetom prikazano u ovom izvješću odraz je saznanja prikupljenih nizom pritužbi, ali i kroz sve ove aktivnosti ureda na praćenju provedbe UN konvencija o pravima osoba s invaliditetom. U 2017. godini također smo osnovali Stručni savjet po načelu „Ništa nama bez nas“ u suradnji sa 15 stručnjaka zagovarača osoba s invaliditetom, zagovarača u području invaliditeta. Zahvaljujući Ministarstvu državne imovine uspjeli smo krenuti u pripremu uređivanja prostora područnih ureda pa tako u sljedeće tri godine planiramo otvoriti ured ove godine u Osijeku, a zatim 2019. u Splitu i nakon toga ovisno u Istarskoj ili u Primorsko-goranskoj županiji. Kao i prethodnih godina najveći broj pritužbi bio je u području socijalne skrbi, zatim zapošljavanja i rada, pristupa dobrima i uslugama, mirovinskom osiguranju te zdravstvu i odgoju i obrazovanju. U tim područjima utvrđujem da su povrede prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju zajamčeni zakonom, međunarodnim dokumentima, ali i Ustavom RH. Kao društvo opredijelili smo se na uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu, međutim prema podacima iz 2017. vidljivo je da su i dalje osobe s invaliditetom predmeti skrbi, a ne nositelji prava. Stoga je nužno poduzet konkretne mjere kako bi osobe s invaliditetom postale briga svih sustava kao i drugi građani. Kao što sam s ovog mjesta upozorila i prošle godine, više tisuća osoba s invaliditetom u Hrvatskoj danas živi u institucijama. Njihova sudbina ovisi o volji njihovih skrbnika i centara za socijalnu skrb. U institucijama, lišeni slobode, provedu uglavnom cijeli svoj život bez prava na privatnost i vrlo često bez prava na osobni izbor. Saznanja o životu tih osoba u ustanovama socijalne skrbi, koje su tamo smještene bez njihovog pristanka, stekli smo kroz višegodišnje obilaske, više desetaka ustanova i obiteljskih domova, a gdje su nam se same osobe pritužile kako se vrlo često njihove molbe za izlaskom ignoriraju od strane skrbnika. Dodatno je njihova pozicija još nemoćnija ograničenim pravom na kretanje, minimalnim iznosom novca s kojim raspolažu te bez dovoljno znanja da samostalno i aktivno traže zaštitu svojih prava. Navedeno predstavlja segregaciju sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije jer im nije osigurana u dovoljnoj mjeri podrška, odnosno one usluge koje im omogućavaju povratak za život u zajednici ili ostanak za život u zajednici. Prema podacima o osobama smještenim izvan vlastite obitelji, vidljivo je od 2014. godine prema ovoj godini trend smanjenja broja smještaja u domovina socijalne skrbi, ali istovremeno se bilježi povećanje broja smještaja udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima. Podatke navedenom prikazali smo u ovom cjelovitom izvješću koje se temelji na saznanjima iz naših obilazaka, prostora u kojima su one smještene, također te publikacije koje smo napravili zajedno u suradnji sa stručnjacima pod nazivom Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima. Neovisno življenje UN odboru za prava osoba s invaliditetom 2015. godine je naglasio u zaključnim zapažanjima i preporukama Hrvatskoj kako je odbor zabrinut što nisu sve ustanove, poput manjih privatnih ustanova, odjela za dugotrajnu skrb u psihijatrijskim ustanovama i udomiteljski obitelji za odrasle osobe pokriveni planom deinstitucionalizacije. Preporuke odbora da se one uključe, odnosno sve ustanove za osobe s invaliditetom kao i udomiteljske obitelji za odrasle osobe s invaliditetom. Velika prepreka neovisnom životu osoba s invaliditetom i dalje još uvijek razlog za njihovo odvajanje ustanove, a to je dramatični nedostatak prilagođenih stambenih prostora i usluga podrške. Najveći zadatak je, ne samo pred državom, nego i pred lokalnim zajednicama koje trebaju preuzeti obvezu izgradnje pristupačnog okruženja i prijevoza za sve svoje građane bez segregacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Pritužbe koje zaprimamo iz različitih krajeva Hrvatske odnosile su se i na nedostatak potrebnih usluga, jer vrlo često roditelji ne znaju i kažu ne znamo što će biti s našom djecom, osobe s invaliditetom kažu ne znamo što ćemo nakon što nam roditelji ili naši bližnji ne mogu više pomoći. Jedan od najznačajnijih oblika podrške neovisno o životu, danas je usluga osobnog asistenta, odnosno različiti oblici asistencije koji su uređeni putem projekta. Niti višegodišnje upozoravanja, kao i preporuke, nisu rezultirale donošenjem zakona kojim bi se regulirala, između ostalih i usluga asistencije, odnosno svih oblika i vrste asistencije koje bi osiguravale, prvenstveno polazeći od vrste i težine invaliditeta te potrebe pojedine individualne osobe. Roditelji djece s razvojnim rizicima i teškoćama i dalje se ne mogu oslonit na sustavnu ranu intervenciju i podršku u smislu dijagnostike, odgovarajuće usluge i logopeda, rehabilitatore i drugih stručnjaka. Oni svjedoče u listama čekanja na pojedine postupke, pružatelja usluga rane intervencije i dalje u pojedinim područjima nema, nisu pravodobno informirane niti od pedijatra, a niti od sustava socijalne skrbi. Kao i u drugim sustavima, problem je razvijanje i širenje mreža usluga, prvenstveno u ovom slučaju izvaninstitucionalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju. Samo 518 djece ostvarilo je pravo na ranu intervenciju u sustavu socijalne skrbi. Ovom visokom Domu 2015. godine prezentirali smo posebno izvješće vezano za djecu i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra. Od 2015. pa do danas upoznati smo da se radi na sustavnim rješenjima, međutim i dalje govorimo samo o normativnom okviru bez sustavne implementacije. Kada govorimo o odgoju i obrazovanju i dalje zaprimamo pritužbe koje ukazuju na nedostupnost predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju i dalje čestu praksu vrtića da se uključivanje djeteta uvjetuje prethodnim osiguravanjem asistenta. Usmjerenost na podršku asistenta zamjetna je i u osnovnoškolskom obrazovanju, iako sustav odgoja i obrazovanja treba jačati kao i kapacitete za sve druge oblike profesionalne podrške. Ekipiranje škola stručnjacima rehabilitacijskog profila, edukaciju samih nastavnika te stvaranja centara potpore za podršku redovnom sustavu obrazovanja. U izvješću smo opisali i teškoće koje učenici imaju vezano za sustav srednjoškolskog obrazovanja. Posebice od problema u postupku profesionalnog usmjeravanja do primjene mjere podrške u redovnim srednjim školama, ali i poteškoćama učenika u sustavu socijalne skrbi. Kada govorimo o vještačenju, unatoč naporima stručnjaka u sektoru jedinstvenog tijela vještačenja, na podizanju stručnosti, ostaje i dalje gorući problem nedostatka liječnika specijalista, vještaka i nepristupačnost neadekvatnih prostornih uvjeta u kojima se provodi vještačenja, zbog čega vrlo često dolazi do velikih zaostataka, a time i kašnjenja u ostvarivanju prava. Jučer smo svjedočili, odnosno prekjučer da je otvoren zavod za vještačenje u Splitu te se nadamo da će se nastaviti i dalje kontinuirano otvaranje iz razloga što se i dalje govori o 17 područnih ureda, samo je 30% je njih pristupačno za osobe s invaliditetom. Kada govorimo o zapošljavanju i radu, pritužbe su i dalje bile vrlo slične kao i u 2016. godini, a odnosile su se na provođenje postupaka zapošljavanja, odnosno natječaja oglasa, uskratu prava prednosti, potrebu za razumnom prilagodbom, odnosno za njezinu uskratu pri zapošljavanju, ali i na radnom mjestu. Moram reći da naš ured kao i osobe s invaliditetom, civilno društvo, dali su niz prijedloga u novi Zakon koji je stupio nedavno na snagu te očekujemo da će se i naredni pravilnici i svi ostali podzakonski akti koji trebaju biti doneseni čim prije biti, kako bi doista zapošljavanje i rad na sve moguće načine u normativnom barem okviru uklonili moguće prepreke, a onda i sve to navedeno primijenili. Kada govorimo o podacima vezano za mirovinsko osiguranje, tada imamo doista zabrinjavajući podatak da 70 tisuća 107 invalida rada izvan radnog odnosa, kojima je priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog utvrđene profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Zabrinjava činjenica da njihova prosječna mirovina iznosi 1795 kuna 73 lipe. Samo je 5314 osoba s profesionalnom nesposobnošću ostalo u svijetu rada. Područje zdravstva. I dalje je najveći broj preporuka i upozorenja išao u ovom pravcu. Uputili smo ih i Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a odnosili su se dostupnost zdravstvenih usluga, pravo na liječenje, fizikalnu terapiju, zdravstvenu njegu u kući, rehabilitaciju, ortopedska i druga pomagala, te lijekove. Velikom broju ljudi raznih posljedica bolesti i ozljeda, primjerice multiple-skleroza, alzheimer, demencija, rijetke bolest, spinalne i druge ozljede ostaju i dalje nedostupni lijekovi koji su im od primarne važnosti za održavanje zdravlja i kvalitetu života. Razlozi su višestruki, od onih da lijekovi se ne nalaze na listi pa stoga često neke moraju doplaćivati, neki su preskupi, a neki jednostavno nisu im uopće dostupni. Kada govorimo o pristupačnosti i dalje je to jedan od najvećih područja u kojima su osobe diskriminirane s tjelesnim invaliditetom, ali i drugim oštećenjima. Kao opravdanje za nečinjenje prilagodbi često se prebacuju odgovornosti i najčešći odgovor je da se radi o zaštićenoj kulturnoj baštini ili da nema dovoljno financijskih sredstava. RH je zemlja koja je top destinacija u turizmu. Kada govorimo o njemu, mi smo proveli jedno anketno ispitivanje turističkih zajednica, gradova i doista ako želimo biti top destinacija, tada moramo učiniti turističku ponudu potpunom. Što znači prilagoditi i cestovni i željeznički, zračni, pomorski prijevoz, osigurati smještaj bez obzira da li govorimo o hotelu, apartmanu, OPG-u, a da ne govorimo o drugim sadržajima poput sportskih itd., koji zapravo u ovom trenutku nisu dovoljno pristupačni osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Mi smo 2017. godine bili svi upoznati sa jednom prekrasnom izložbom koja je započeta vezano za „Mind from the future“ Nikola Tesla koja je bila u Meštrovićevom paviljonu. Trenutno se taj paviljon odnosno njegova okolina renovira. Međutim, pokazuje se i dalje prisutnim zabrinjavajući nedostatak svijesti o važnosti pristupačnosti osoba s invaliditetom. Jednostavno ne možemo vjerovati da se i nakon svih ovih godina upozorenja, ponavljanja opredijeljenosti društva za poštivanje prava događa da i dalje unatoč preporukama i osoba s invaliditetom i našeg Ureda ne predviđa suradnja svih ključnih institucija kako bi se ovaj spomenik kulture učinio pristupačnim. Iako se većina od 511 tisuća 850 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju nije obratila Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom, a ovako teške povrede prava vide se već i na ovom broju, možemo se samo zapitati koliko bi tek prikazano stanje bilo teže kad bi više osoba s invaliditetom bilo upoznato sa svojim pravima i imalo potrebnu podršku da se pritužuju na njihovu povredu. Oni koji su najugroženiji nisu ni u poziciji da nam se obrate. Na kraju ovog dijela naglasila bih da je ovo Izvješće slika stanja za 2017. godinu iz perspektive roditelja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom i njihovim obitelji. A sve zakonodavne promjene, političke odluke i javne politike u protekloj godini treba promatrati jedino u kontekstu njihovog utjecaja na svakodnevni život i funkcioniranje osoba s invaliditetom. Stoga cijeneći napore Vlade u aktivnostima koje su provodili 2017. godine, očekujemo da će preporuke i upozorenja, kao i prijedlozi izmjena propisa biti usvojeni, ako već i nisu usvojeni na početku ove godine jer doista nema mjesta opravdanjima da se nije imalo vremena, da je dosta učinjeno, a da je neki problem presložen ili da je namjera pa i određeni planovi, sastanci, dogovori jer zapravo svako prebacivanje problema u narednu godinu je često nepovratno izgubljeno vrijeme za pojedine kategorije djece s teškoćama i osoba s invaliditetom. Imate 8 replika, ali prije toga žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Zapravo replike dođu još i prije. Prvo replike, onda odbori. Gospodin Ante Babić. Poštovana Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, rekli ste između ostaloga, da osobe s invaliditetom su zapravo predmet skrbi, a ne predmet prava.

To je negdje 12% populacije. U zemljama u okruženju taj broj je između 5 i 6 odnosno 7 i 8% To govorim iz slijedećeg razloga jer ste vi u ovom Izvješću govorite o inkluzivnom dodatku o pomoći i njezi za osobe s invaliditetom kako bi pomoć zapravo onima kojima je najpotrebnija zapravo došla u prave ruke.

zahvaljujem zastupniku na komentaru i mišljenju i željela bih reći da upravo ta rečenica je u tom smislu što najveći broj pritužbi osoba sa invaliditetom i roditelja djece sa teškoćama je bio u području socijalne skrbi. I u tom dijelu zapravo je pokazatelj da i društvo kao takvo i dalje još uvijek previše uključuje osobe sa, isključuje, iz sustava zapošljavanja, iz sustava znači osiguravanja u različitim drugim sustavima a ne da se upućuju prema socijalnoj skrbi. Mislim da svi mi kao društvo trebamo iskoristiti te prilike i potencijale kako bi zapravo socijalna skrb imala što manje posla sa osobama sa invaliditetom. A zapravo da sredstva koja se dobivaju, odnosno koja se upućuju prema osobama sa invaliditetom budu doista za pokrivanje troškova invaliditeta. A dokle god nemamo jedan takav oblik dodatka ili naknade koji nije socijalna, već isključivo temeljena na individualnim potrebama same osobe i specifično vezano uz invaliditet, dotle nažalost i dalje imamo situaciju vezanu za socijalnu skrb. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena pravobraniteljice, hvala vam na još jednom izvješću, dajemo veliku podršku vašem radu, mislimo da svako vaše izvješće doprinosi da u narednoj godini problemi budu bolje riješeni. Međutim, javljam se za repliku temeljem i kontakata sa roditeljima i temeljem onog što ste vi rekli gdje jednostavno kao da nema pomaka. To je problem sustavne rane intervencije i pomoći logopeda, rehabilitatora i drugih stručnjaka gdje smo iz vašeg izvješća vidjeli da je svega 518 djece uključeno u sustav rane intervencije i da iz godine u godinu unatoč vašim upozorenjima nema pomaka. Također navodite i problem autizma gdje imamo nacionalni okvir za probir i dijagnostiku ali nažalost nije implementiran u sustav zdravstva. Pa vas molim da nam pojasnite po vama gdje je tu problem i zašto ovdje jednostavno nema pomaka iako iz godine u godinu ukazujete na to? Tijekom 2017. godine doista mi u suradnji sa UNICEF-om i pravobraniteljicom za djecu kao i uz podršku triju ministarstava koji su ključni za područje usluga rane intervencije, napravili smo nekakve pomake u smislu dogovora, ne znam različitih razvoja kako bi se i mjere iz nacionalne strategije koje su zacrtane za 2017. odnosno za ovaj period kako bi se izvršile.

A ono što sam i naglasila u izvješću a što je jasno vidljivo i dalje smo još uvijek na normativno dijelu. Treću repliku ima gospodin Sladoljev. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana pravobraniteljice. Ja imam jednu, zapravo repliku, jedan slučaj majke koja ima sina koji ima autizam i istakla mi je jedan problem koji je ovako malo ljudima poznat a to je prijevoz djece sa autizmom, tj. djece koja više nisu u sustavu obrazovanja. Dječak ima 19 godina, trebao bi ići u centar za rehabilitaciju, ona nema automobil a ta djeca ne mogu ići javnim prijevozom zbog specifične bolesti koju imaju. Jednostavno je osuđena, javio se jedan dobar čovjek, taksist koji ju vozi svaki dan besplatno to dijete.

Pa evo samo bih kratko rekla, problem prijevoza je problem u svim sredinama. I ako je problem u gradu Zagrebu, onda možemo misliti kakav je problem u drugim krajevima. Mislim infrastruktura je izuzetno bitna i ako nema povezivosti zapravo osobe sa invaliditetom i djeca ne mogu obaviti niti jednu od aktivnosti što zapravo na taj način ih još više izolira i isključuje iz društva. Mislim da je osnovno da se lokalne sredine zapitaju na koji način mogu osigurati prijevoz jer nije u interesu da preuzmu sve udruge i da ide preko udruga, jednostavno treba osigurati javni prijevoz koji će biti prilagođen. Mislim da tu uvelike treba vidjeti i mogućnosti korištenja i sredstava iz europskih fondova, gdje god je moguće iskoristiti i zajednički naravno vidjeti sa državom na koji način osigurati da cestovni prijevoz, ali kao što sam rekla i druge vrste prijevoza budu prilagođene. Mi i dalje imamo dosta vezano za udruge i za prilagođena kombi vozila a zapravo je nužno da se osigura javni prijevoz za osobe sa takvim potrebama. Hvala Lijepa. Iskoristim priliku da pozdravim studente iz Međunarodnog programa razmjene ERASMUS koji su na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, pozdravimo ih pljeskom. [[Pljesak.]] Hvala što ste s nama. Sada je na redu gospodin Ivan Sinčić. Sjećam se iz vašeg izlaganja prije nekoga vremena ovdje, jedan od glavnih problema je bio nedostatak istraživanja, odnosno nedostatak statističkih podataka, dakle koji se tiču osoba sa invaliditetom. Pa bih vas htio pitati od onda do sada, odnosno od proteka vremena, koliko je došlo do unapređenja istraživanja, jesu li ona još uvijek na dobroj volji pojedinih udruga građana ili su se neke državne institucije počele baviti tim statistikama, odnosno voditi statistike već kako su dobivale informacije?

Pa to je bilo vezano uz znači nedavno jer smo izvješće branili u 10. mjesecu 2017. godine za 2016., pa bi htjeli reći da zapravo od tada do sad ono što je promjena je to dasmo predlagali izmjene u zakonu koji su doticali se statističkih podataka i vjerujemo da će to biti i usvojeno, nemamo još uvijek konačno mišljenje na te propis ali što se tiče ovoga apsurda, i dalje on stoji samo evo, početkom ove godine nisu nas tražili podatke ali smo imali sastanke koje smo zapravo im izložili probleme općenito vezano za statističke podatke.

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi pravobraniteljice. Dakle, spomenuli ste u svom izvješću koje je zaista kvalitetno i široko, obuhvatilo je zaista sva područja, spomenuli ste da zapravo jedna od ključnih područja koje ste obradili je neovisno življenje i život u zajednici, uključivanje u zajednicu sa posebnim naglaskom na procese deinstitucionalizacije, isto tako širenje usluga u zajednici o u tom smislu moramo dakle, u jednom djelu je vrlo jasno da je potrebno i jasno financiranje pružatelja usluga koje mora biti i ujednačeno i u tom smislu prošle godine je obavljeno javno savjetovanje pravilnika o standardima za pružanje socijalnih usluga. Do danas nemamo to izvješće, imate li vi kakvih saznanja o tome? Pa u ovom sad trenutku mogu samo reći da smo mi davali preporuke i vjerujemo i nadamo se da će oni biti i usvojene jer mislim da je u interesu svima da cijene budu izjednačene i u pravo iz razloga da moramo činiti sve da bude, kako bi rekla, one osobe koje žive u vlastitom domu da se zna točno koliko koštaju usluge u zajednici a koliko košta jedna institucionalizacija. Mislim da je svima nama važno da osobe ostanu u svojim domovima, da dobe podršku koja im je potrebna u njihovom vlastitom domu i da ona bude doista na primjeren i ta osoba koja će biti podrška plaćena. I da se ne desi da zapravo imamo situacije da smještavamo ljude u institucije a da o institucijama time naplaćujemo iznose koji su apsolutno različiti, neovisno dal' se radi o privatnom ili javno sektoru. Tako da mislim da ministarstvo u tom djelu je razmotrilo dosta prijedloga i mislim da možda mogu oni tu odgovoriti jer su i ovdje, ali u svakom slučaju nama je u interesu da dođe do izjednačavanja i da zapravo se vidi da osobe sa invaliditetom njima je mjesto u njihovim domovima i uz podršku njihovim zajednicama a ne u institucijama. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Dakle, poštovana pravobraniteljice, vaše izvješće je temeljni dokument o stanju i brizi o osobama sa invaliditetom u Hrvatskoj. Ono što bi htjela posebno naglasiti, vi ste spomenuli ponovno pitanje dostupnosti lijekova, i vi ste isto tako primijetili kao i mi unutar odbora, ja sam kao predsjednica pokrenula priča sa dostupnosti lijekova, posebno za oboljele od multiple skleroze, vi ste tu isto tako krenuli sa inicijativom jer znamo da su prisutni posebno diskriminirajući kriteriji za oboljele, njih je 6000 u Hrvatskoj da ne smiju dobiti lijek ukoliko su stariji i postavi se dijagnoza iznad 55 godina a to su još uvijek radno aktivne osobe kao i tek nakon godinu dana od postavljene dijagnoze te osobe mogu dobiti lijek, time ih dovodimo u još veće stanje i pogoršanje većeg stupnja invaliditeta i u konačnici to puno skuplje košta. I onda se kaže, može, HZZO kaže mogu bolnice ali na teret svojih proračuna što onda se oduzima drugim pacijentima.

Hvala lijepo. Gospođo pravobraniteljice, evo prihvaćam apsolutno vaše izvješće i broj ljudi koji se vama javljaju ne govore o konkretno o tome da li se u Hrvatskoj stanje poboljšava ili pogoršava nego o tome da prepoznaju vaš rad. I dobro je da se ljudi obraćaju, da vide u vama nekoga tko može im pomoći u njihovom svakodnevnom životu a ono s čime sam ja nezadovoljan, primjerice da mi evo, i tu se trebamo zamisliti kao saborski zastupnici, da nakon što je gospođa Vesna Škulić u svom mandatu osigurala određene popratne sadržaje u Saboru, da osobe sa invaliditetom imaju mogućnost pristupa kao i svi ostali. U samoj sabornici to još uvijek nemamo. Znači kolegica Ljubica Lukačić i dalje govori u ime kluba iz klupe umjesto da ima ravnopravnu poziciju kao i svi ostali zastupnici da joj se omogući i prilagodi govornica saborska i na tome treba raditi.

Dobro. Gospodin Ivan Ćelić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Sada bih molio predstavnike odbora koji žele da uzmu riječ, gospođa Ines Strenja-Linić predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Poštovana predstavnice ministarstva i draga naša pravobraniteljice sa svojim zamjenicima. Dakle, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 44. sjednici, mi smo dosta vrijedni ima puno sjednica, raspravio je Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2017. godinu koju je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom aktom od 27. ožujka 2018., dakle odbor je raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskog sabora i raspolagao je pisanim mišljenjem Vlade Hrvatske na navedeni akt. Uvodno obrazloženje podnijela je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom navodeći podatke za 2017. u kojoj se pravobraniteljici obratilo 1827 građana što je za 433 pritužbe ili 31% više u odnosu na 2016. Kako je navela postupano je i po 266 zahtjeva iz prethodnih razdoblja što je ukupno 2093 razmatrana zahtjeva građana u zaštiti i afirmaciji prava osoba s invaliditetom te suzbijanju svih oblika diskriminacije Ured pravobraniteljice ukupno je postupao u 2913 slučajeva po navedenim pritužbama, uputio više od 650 preporuka i upozorenja nadležnim tijelima, predložio više od 60 izmjena odredbi i dao 43 mišljenja u 31 propisu. Kao i prethodnih godina najveći broj pritužbi odnosio se na područje socijalne zaštite, zatim na područje rada i zapošljavanja, pristupa dobrima i uslugama mirovinskog osiguranja, zdravstva te odgoja i obrazovanja. Kao i prethodnih godina najveći broj pritužbi odnosio se na područje socijalne skrbi više od 300 pritužbi što upućuje na to da su osobe s invaliditetom i dalje predmetom skrbi, a ne nositelji prava istaknula je pravobraniteljica. Kada se govori o pravu osoba s invaliditetom da ostvare pravo na neovisno življenje i život u zajednici, da biraju mjesto boravka, gdje i s kim će živjeti pravobraniteljica smatra da nismo osigurali uživanje ovog prava. I zbog toga više od 10.000 osoba s invaliditetom u RH još uvijek živi u institucijama. S tim u vezi, a u vezi s procesom transformacije i de institucionalizacije te razvojem usluga u zajednici istaknula je i nedovoljnu iskorištenost eu fondova. U sustav odgoja i obrazovanja pravobraniteljica je istaknula da još uvijek zaprima pritužbe koje upućuju na nedostupnost predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju i čestu praksu dječjih vrtića da se uključivanje djeteta uvjetuje prethodnim osiguravanjem asistenta što nije uvijek moguće. Samo 518 djece ostvarilo je pravo na ranu intervenciju u sustavu socijalne skrbi, a mnogi roditelji djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju i dalje se ne mogu osloniti na sustavnu ranu intervenciju i podršku u smislu dijagnostike, odgovarajuće usluge logopeda, rehabilitatora i drugih stručnjaka. U području zdravstva najveći broj zaprimljenih pritužbi odnosio se na dostupnost zdravstvenih usluga, ostvarivanje prava na liječenje, fizikalnu terapiju i zdravstvenu njegu u kući, bolničku rehabilitaciju, ortopedska i druga pomagala i naravno lijekove. Provedeno istraživanje o problemima na ovom području upozorio je na potrebu hitne reorganizacije s obzirom na to da se na usluge i ostvarivanje ovih prava mora predugo čekati. Iako je predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obrazlažući mišljenje Vlade u odnosu na izvješće upozorila na niz pogrešnih navoda iskazanih u izvješću te istaknula načelnu primjedbu na dostavljeno izvješće smatrajući ga ne cjelovitim jer su kako je istaknula u izvješću navedene samo nepravilnosti i negativna postupanja utvrđena tijekom 2017. godine, a ne i pozitivni pomaci, članovi odbora su jednoglasno pohvalili i podržali predmetno izvješće pravobraniteljice. Kako su u raspravi istaknuli osnovna uloga pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je zaštita, praćenje i promicanje interesa i prava osoba s invaliditetom te s tim u vezi i ukazivanje na određene nedostatke i nepravilnosti, a sve u svrhu promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici. Gospođo pravobraniteljice sa suradnicom.

Odbor je navedeno izvješće raspravio sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. odbor je također raspolagao i pisanim izvješćem Vlade RH i u uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja upoznala odbor sa postupanjem ureda u 2017. godini te je istaknula da je 1827 građana se obratilo uredu odnosno 31% više nego u prethodnoj 2016. godini.

U području zapošljavanja i rada pritužbe su se uglavnom odnosile na uskratu prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, uskratu razumne prilagodbe na radnom mjestu te nepoštivanja obveze kvotnog zapošljavanja ili ispunjavanja obveze plaćanjem novčane naknade umjesto zapošljavanja. Kao i ranijih godina, raste broj pritužbi iz područja mirovinskog osiguranja koje se najčešće odnose na nepriznavanje prava iz mirovinskog osiguranja i dugotrajnost postupka rješavanja. Broj zaprimljenih predmeta iznosi preko 85 000, riješeno je čak 90 000 takvih predmeta. Na kraju 2017. godine ukupan broj neriješenih predmeta bio je otprilike 32 495. Dugotrajnost postupka vještačenja utječe također na prolongiranje i ostvarivanje pojedinih prava iz različitih sustava, a najčešće u postupcima za ostvarivanje prava iz mirovinskog sustava i socijalne skrbi. Prema podacima Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanja osoba s invaliditetom, postupci vještačenja traju najduže u gradovima Varaždinu i Osijeku što je posljedica nedostataka liječnika specijalista vještaka. Pisano mišljenje Vlade RH obrazložila je predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u raspravi članovi odbora podržali su izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2017. godinu te predložili Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Da se prihvaća izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom, jednoglasno sa 8 glasova za. Hvala. Izvolite. Poštovani podpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima. Prijedlog mišljenja na izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2017. godinu sastavljen je u suradnji sa ministarstvima, Središnjim državnim uredom za šport, Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U prijedlogu mišljenja dane su primjedbe i prijedlozi u odnosu na određena poglavlja izvješća. Iz mišljenja vidljivo je da Vlada RH, među ostalim, daje i načelnu primjedbu na dostavljeno izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2017. godinu smatrajući ga necjelovitim iz razloga što nema usporednog prikaza s proteklim razdoblje, niti su navedeni podaci o postignutim rezultatima na prethodne preporuke pravobraniteljice, iako su ministarstva pravobraniteljici dostavljala izvješća iz svoje nadležnosti. Vlada RH broj od 1827 nezadovoljnih građana shvaća vrlo ozbiljno te svaku navedeno primjedbu i preporuku pravobraniteljice smatra iznimno vrijednom i važnom. Vlada RH i nadalje će poduzimati korake s ciljem žurnog postupanja po istima kako bi osobe s invaliditetom doista imale izjednačene mogućnosti sa ostalim građanima i bile maksimalno uključene u život zajednice. Sukladno navedenom, Vlada RH predlaže usvajanje izvješća pravobraniteljice uzimajući u obzir da su sve primjedbe i preporuke poziv na rješavanje problema s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u RH od strane svih dionika u društvu. Prvu repliku ima gospodin Maras. Hvala lijepo kolegice državna tajnice. Evo ja moram primijetiti i smatram dosta neprimjerenim odgovor Vlade RH na izvješće pravobraniteljice, koji osjećam kao da se Vlada pravda i vrlo rijetko se vidi izvješće na 21 stranici, znači očitovanja na izvješće pardon, na 21 stranicu. Niste vi gospođo državna tajnice, niti Vlada RH pozvani se tu pravdati, nego otklanjati te probleme koje osobe s invaliditetom u RH imaju i vrlo mi je žao kada vidim takav osoban pristup Vlade RH kao da bi svi pravobranitelji u Hrvatskoj trebali samo hvaliti Vladu i onda bi se izvješće prihvaćalo bez ikakvih sugestija, ali kada se uoče određeni problemi onda se piše 21 stranice. To je ono što sam htio reći i nadam se da tako u budućnosti neće biti. Izvolite, hoćete odgovoriti? Ne, dobro. Drugu repliku ima gospođa Strenja-Linić. Pa ja bih se nadovezala isto tako kao i kolega Maras, Vlada je ovdje da dobro prouči svake godine ovo izvješće i u skladu s tim postupa. Pa ja već dva puta ukazujem na ono što i pravobraniteljica primjećuje da imamo petstotinjak domova u kojima su smještene osobe, većinom starije osobe, osobe sa psihičkim poteškoćama, osobe znači sa posebnim potrebama, domove u kojima oni žive, u kojima nemaju mogućnosti ostvariti nekakve svoje ljudske i osobne kontakte i sa svojim osobama koje su ranije poznavali, niti imaju dostupnu komunikaciju s vanjskim svijetom u kojima nemaju mogućnost ni zadovoljit najosnovnije medicinske potrebe, a mi kao država, odnosno vi kao ministarstvo ništa niste poduzeli kako bi se vršio nadzor nad tim domovima. Tamo je situacija jako loša, ne kažem da su svi, ali je velika većina ona u kojima se krše osnovna ljudska prava [[Upadica Furio Radin: hvala.]] Ukazali smo na to, još uvijek Vlada ništa nije poduzela po tom pitanju. Odgovorila bih da se ne slažem sa vama iz razloga što je u proteklom razdoblju je deinstitucionalizirano 647 osoba s invaliditetom, trenutno usluge organiziranog stanovanja koristi nešto više od 1000 osoba s invaliditetom. Što se tiče smještaja u ustanovama socijalne skrbi, svjesni smo nekih nedostataka, međutim na njima radimo, na njihovom ispravljanju. Povećan je broj inspektora za 50%, budući sam i sama bila na čelu jedne takve ustanove ne mogu se složiti da ljudi u njima tako žive. Dakle, ne u svim ustanovama. Radi se o, u nekim ustanovama ako ima kršenja ljudskih prava, onda tu zaista odmah reagiramo. Tako da radimo, redovito radimo na poboljšanju, a što se tiče ove primjedbe da su osobe prisilno smještene u institucije socijalne skrbi, također se ne mogu složiti s tim jer… Imati ćete još prilike, ima još replika.

Smisao izvješća pravobranitelja je da ukaže na sve nedostatke, da ukaže na eventualna poboljšanja su i zato idu svake godine koja su bila u odnosu na proteklu godinu i da zapravo bude osnov da bi bili bolji, da bi mijenjali zakone, da bi stvorili uvjete i kriterije, tako da je malo neobično, ja na osobnoj razini razumijem. Vi ste iz sustava pa onda možda to i osobno doživljavate i na taj način reagirate. Ali apsolutno je riječ jednom vrlo dobro Izvješću, vrlo korektnom Izvješću, Izvješću gdje Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom ukazuje na sve probleme koji jesu, a Vlada bi trebala onda u zajedničkoj suradnji pokazati što je tu pomak napravljen i u tom smislu bi trebalo biti i očitovanje Vlade.

Pa evo, ja moram naglasiti izuzetno dobru suradnju s Pravobraniteljicom. Naravno na gotovo 400 stranica njezinog izvješća da su ne samo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politike, nego i ostala ministarstva su imala određene primjedbe i ne treba se radi toga nitko ljutiti, ali sigurno da treba istaknuti i one stvari koji su učinjene. I moramo pohvaliti pravobraniteljicu jer je to prvo Izvješće pravobraniteljstava ili pravobraniteljica za 2017. godinu. I to je isto bitno. Gospodin Panenić. Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice, ono što čitajući zapravo ovdje samo izvješće, mogu steći dojam da zapravo to su upute što bi državna tijela trebala poduzeti da otklone brojne nepravilnosti, zapravo one nedostatke koji otežavaju život osobama sa, invalidnim osobama. Ono što me zapravo fascinira, da brojke govore obrnuto, pogotovo kod kvotnoga zapošljavanja gdje vidimo da državne institucije gdje nema dodatne potrebe za angažiranje nekih sredstava ne ispunjavaju svoje obaveze. Zapravo, taj dio je meni nekako i bio i mogu reći najsporniji da kad pogledam državna, geodetska, Hidrometeorološki zavod, intelektualno vlasništvo zavod, mjeriteljstvo i brojni drugi. Kako ćemo mi očekivati onda od realnoga privatnog sektora da ispunjava kriterije, ako mi sami ne poduzimamo ništa. Hvala potpredsjedniče Sabora. Pa evo, prije koju godinu znači, tadašnja SDP-ova Vlada je ukinula sve one zasebne komisije koje su bile u Centru za socijalnu skrb, pa mirovinsko ima svoju, pa zdravstveno osiguranje svoju i to je sve spojilo u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Međutim, nisu osigurali prostor i uvjete za rad. I sad imamo slučaj u Varaždinu da se procjene i vještačenja čekaju po godinu dana. I sad vi zamislite, osoba unesrečena treba tamo jednu potvrdu, vještačenje da ostvari svoje pravo da li iz mirovinskog, da li ih socijalnog ili zdravstvenog osiguranja i na tu potvrdu rješenje komisije odnosno zavoda čeka godinu dana. Pa evo, ovom prilikom apeliram ako je moguće da se osigura veći broj liječnika i naravno, normalni uvjeti rada. Otvaram raspravu. Prvi koji se javio za raspravu u ime kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista… ... [[Upadica: ne čuje se.]] Ah, pardon. Ispričavam se, nije bilo namjerno. Sve u redu. Poštovani potpredsjedniče, pa evo budući da sam dobila djelomično odgovor jer vjerojatno nije iz saznanja pravobraniteljice, pa ih ja uputila uvažena državna tajnice vama također ovo pitanje vezano uz donošenje Pravilnika o standardima za pružanje socijalnih usluga, smatrajući a i onako kako ju na samom javnom savjetovanju izazvalo dosta interesa i usmjeren je prema jednom ujednačavanju financiranja svih pružatelja socijalnih usluga, a već je gotov, skoro će godina dana proći, trebalo je u 8. mjesecu prošle godini biti izvješće. Evo, ja mogu samo reći da je Pravilnik o metodologiji utvrđivanja cijena i usluga u završnici.

Gospodin Tomislav Panenić ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana pravobraniteljice, državna tajnice sa suradnicima. Ja mislim da ste postavili jedan kvalitetan standard kako treba izgledati izvještaj, što je cjelovita informacija, što je informacija koja treba biti predočena i u ovome domu, isto tako hrvatskoj javnosti i na koji način treba pristupiti otklanjanju problema. Znači, nije samo da ste identificirali određene probleme nego ste aktivno davali preporuke i to je ono što moramo sigurno cijeniti i cijeniti ćemo i sa potporom u ovome domu na ovo izvješće. Ono što bih ja istaknuo iz ovoga izvještaja prvenstveno se odnosi na probleme djece koja vidimo je jedan dobar dio samog izvješća čine i pogotovo u pogledu rane intervencije, rehabilitacije i te specifične djece sa problemima u autističnom spektru. Ono što je vidljivo da je dalje nedostatak specijaliziranih ustanova.

I tu ste iskazali i zabrinutost, isto tako i zapravo na neki način i poticaj da treba napraviti pozitivne pomake koje do sada nisu vidljivi. S obzirom da dolaze s područja Slavonije, poznajem upravo i tamo i nadam se da je ovaj centar koji treba biti u Osijeku da će on kao takav stvarno zaživjeti, da će osigurati potpuna sredstva ne samo za njegovu gradnju nego isto tako i za njegovo opremanje i daljnje funkcioniranje. Kod djece koja boluju od autizma, jedan od problema koji na terenu se često pojavljuje, a to je ujednačenost kriterija određivanja njihove invalidnosti.

Ono što je naglašeno dalje odnosi se na Zakon o predškolskom odgoju koji je jasno naznačen, evo iz određenih iskustava sa terena, da on kao takav prilagođen je nekom drugom vremenu, nekim drugim kriterijima ali ne samo da ne odgovara invalidnoj djeci nego isto tako ne odgovara ni djeci koja mogu normalno pohađati i neusklađenost tih institucija sa pedagoškim standardom prvenstveno pokazuje svoje probleme upravo na djeci o kojoj vi skrbite. Često je slučaj da su takva djeca diskriminirana i često je slučaj da upravo i zakon kao takav dovodi ravnatelje tih ustanova u problem gdje oni ne mogu jednostavno prenijeti ono što zakonodavac zahtjeva u redovnu dnevnu praksu. Ono što bi trebalo naglasiti da jedna od čestih prepreka koja se stavlja ne samo u predškolskom odgoju nego i kasnije, odnosi se na asistente. Asistente u nastavi koji su vrlo bitni kao pomoć u socijalizaciji djece tijekom njihovog boravka u vrtićima i školama. Ključan problem ovdje koji je iskazan i ono što dobijemo kao informaciju odnosi se na trenutna projektna financiranja takvih osoba koje trebaju pružati pomoć gdje ne postoji sustavan pristup i stalna potpora svim onima koji imaju te potrebe. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi prošao je javnu raspravu ali vidimo da jako već dugo stoji, da nije donesen i to je sigurno nešto na što trebamo upozoravati. Ono što bih dalje naglasio vezano upravo za asistente je njihovo stručno osposobljavanje pogotovo u predškolskom odgoju gdje je neujednačeno tko može biti asistent. Ne postoji jasni kriteriji da li su to osobe visoke stručne spreme, više ili neke srednje stručne spreme koje bi trebalo uz dodatno usavršavanje obnašati tu ulogu i onda postoje različita tumačenja i u jedinicama lokalne samouprave. Tako npr. imamo primjer u Osijeku gdje je problem naći asistenta za predškolski odgoj, za vrtić jer on mora biti visoke stručne spreme dok npr. isto takav asistent u školi on može biti samo srednje stručne spreme. Prema tome, to su određene razlike koje sigurno se mogu otkloniti bez nekih značajnih intervencija ali bi činile značajnu pomoć onima koji trebaju imati upravo takve osobe u svojoj pomoći. Ali da ne bi bilo samo da je to pitanje predškolskog odgoja, osnovnoškolskog, nego postoji razlike i u onome djelu koji se odnosi nakon završetka školovanja kada oni izlaze iz sustava što nije riješeno na razini države. Imamo pozitivne primjere, npr. to je ovdje u gradu Zagrebu gdje npr. u ostatku države nema takvih sadržaja. Kod, već sam i naglasio, u svojoj replici, kod osoba sa invaliditetom, one se uvijek suočavaju sa brojnim preprekama i kršenjem prava prilikom zapošljavanja prvenstveno kod prava prvenstva. Ono što je vidljivo i napomenuo sam da još uvijek imamo brojne obveznike koji se ipak odlučuju da plaćaju naknadu a ne idu u smjeru da bi u okviru kvote, zapošljavanja, zaposlili invalidne osobe. I ono što mene najviše i brine a to je da javni sektor koji bi trebao biti primjer, uzor i poticajni element gdje sigurno da radni procesi nisu na razini koja bi ugrožavala profitnu neku razinu ili neki drugi oblik što bi mogli u privatnom sektoru napomenuti kao prepreku, da znači i javni sektor nije ispunio svoj u funkciju jer evo po ovim podacima da npr. od 2618 obveznika čak 1606 plaća naknadu. I prvenstveno u svemu tome zabrinjava me i njihovi odgovori na vaše upite pa pozivanje na odluku o zabrani novog zapošljavanja, o specifičnostima radnih mjesta, o tome da se malo osoba s invaliditetom javlja na natječaje, mislim da, to je zapravo jedna komunikacija koja ne bi uopće trebala ni pojavit se i da samo njihov stav ili napor može biti taj koji će promijenit sve ovo što ste vi stavili njima na znanje i kao vašu primjedbu.

Ima nekih koji zapravo upošljavaju čak i manje od toga gledajući u postotku, ali ja smatram da bi to trebalo napraviti sa razine Vlade značajan pritisak i ja zahvaljujem i vama na vašem trudu da upozoravate na to.

Izdvojili ste, to je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za mirovinsko osiguranje, centri za socijalnu skrb i njihovu prilagođenost da upravo osobe koje trebaju tu pomoć, invalidne osobe, osobe s invaliditetom mogu pristupiti uslugama koje traže. Gledajući samo odgovore, evo ja ću izdvojiti, ne znam Zavod za mirovinsko osiguranje, od 114 primljenih odgovara da niti jedno nije bilo pozitivno da su rekli da su pristupačni, čak 60 je nepristupačno, a djelomično samo 54. tako da tu moram konstatirati da jednostavno ne osigurava se brojni uvjeti koji bi trebali i dobro je da su određena i ministarstva dala i svoje primjedbe i ono što su rekli, oni žele i nešto pozitivno da se iznađe pa bih ja, evo upravo i na ovom primjeru koji sam zadnji rekao, volio bih vidjeti što bi ministarstvo reklo ako npr. nijedan zavod za mirovinsko osiguranje nije u potpunosti pristupačan za invalidne osobe, koji bi bio pozitivan pomak koji bi oni rekli da bi odgovorio na ovo pitanje? Prema tome, upravo i sam izvještaj, on mora sadržavati probleme s kojima se suočavaju, ne samo u ovom slučaju osobe sa invaliditetom, nego bilo koji drugi korisnici, hrvatski građani i na to upozoravati, a institucije kojima je upućeno i vaša analiza i druge analize, isto tako i preporuke, trebaju sagledati mogućnosti rješavanja i naravno riješiti one stvari koje su moguće bez značajnih financijskih izdataka žurno, a pristupiti planiranju svih ostalih investicija, prvenstveno možemo reći investicija ili izmjena zakona kojima se može olakšati život, ne samo osobama s invaliditetom, nego isto tako svim hrvatskim građanima.

Ali htjela bih samo reći vezano za usluge rane intervencije u djetinjstvu. Mi smo tijekom 2017. godine kao što sam spomenula, odnosno na kraju u prosincu napravili jedan nacionalni simpozij koji se zove Dan za sutra kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu i sukladno zaključcima smo uputili krajem 2017. godine Vladi RH zamolbu za imenovanje upravljačkog odbora. Danas smo 10.05. imali smo sastanak triju ministarstava u Vladi i saborska zastupnica je bila itd. i vezano za pitanje autizma i vezano za usluge rane intervencije, tada je preuzeo ulogu nositelja Ministarstvo zdravstva pa apeliram da se i ovom prilikom, da se čim prije potpiše odluka o upravljačkom odboru jer doista vrijeme jako brzo prolazi, mi smo već praktički na pola godine, a još uvijek nismo krenuli u konkretnu realizaciju, a istovremeno i primjenu te mjere koja je između ostalog i dio nacionalne strategije. Zahvaljujem.

Hvala vam lijepa gospodine podpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice sa suradnicom, poštovana pravobraniteljice, kolegice i kolege. Izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i ove godine je vrlo, vrlo opsežno. To je dobro, ali ja nisam sigurna da su ga svi zastupnici pročitali, vrlo vjerojatno ono skraćeno jesu pročitali zastupnici i kada bih ja sada rezimirala ono što sam do sad u ovoj raspravi čula onda bih rekla da je sve loše. Primjedbe, odnosno mišljenje Vlade na stranici, na 21 stranici, pitanja kolega zastupnika u smislu ništa niste napravili do sada itd. zaključak bi bio ništa ne valja. Međutim ja moram reći iako sam sigurna da nekima to i neće biti drago, da je ova Vlada u ovih godinu i pol dana napravila više nego zadnje, pa slobodno mogu reći i tri vlade. To govorim kao osoba s invaliditetom prije svega, a onda i kao zastupnica u ovom Saboru. jer od nekih pomaka koje je ova Vlada napravila i mi zastupnici ovdje u Saboru, mislim na propise koje smo donijeli, osjetim i ja kolegice i kolege i na svojoj koži. Kada govorimo o deinstituacionalizaciji o kojoj svi danas u Hrvatskoj govore, ne samo mi danas ovdje, mislim da smo u deinstitucionalizaciju krenuli vrlo, vrlo snažno, a da za to u tom trenutku nismo bili spremni. Pravobraniteljica je u svom izvješću govori o 10.000 ljudi koji su još uvijek u ustanovama, vjerojatno to tako i je, ja nemam razloga sumnjati u broj koji je pravobraniteljica iznijela u svom izvješću, međutim pitanje koliko tih ljudi od 10.000 uopće može izaći iz institucije? koliko će njih moći živjeti samo, to mi danas ovdje ne znamo, a govorimo o 10.000 u institucijama. Neki od njih nikada neće moći živjeti van institucije i to nam kolegice i kolege svima mora biti jasno. Neki neće moći jednostavno niti uz ne znam kakvu podršku, neće moći živjeti van institucije.

Kada bih samo čitala ovo i slušala što drugi govore zaključila bih da jedna opća katastrofa. Pa ipak ljudi završavaju škole u tim institucijama i sama sam jedna od njih koja je završila srednju školu u instituciji i nije mi se ništa dogodilo. A moram vam reći da mnoge osobe s invaliditetom da nije bilo takvih institucija nikada ne bi završile niti osnovnoškolsko obrazovanje, a kamoli srednju školu. Ovo govorim da vam približim, neću reći pravu istinu jer ne želim reći da ovo nije istina što je pravobraniteljica napisala, je, ali nije sve tako crno. Institucije će uvijek opstati, morat će. Neke skandinavske zemlje koje su puno naprednije od nas i krenule u deinstitucionalizaciju puno prije nas, danas se vraćaju na institucionalizaciju. Deinstitucionalizacija je jako skupa, ona mora postojati, ali mora se provoditi sustavno. RH je krenula u to i ja se evo toplo nadam da će i vjerujem u to da će ova Vlada doista napraviti što je najviše moguće, prije svega da osobe s invaliditetom ostaju u svojim obiteljima. To je prava deinstitucionalizacija da im se omogući da žive u vlastitom domu. Nakon toga organizirano stanovanje je nešto što je deinstitucionalizacija, ali i o tome bi se dalo razgovarati, da li kada dva ili tri čovjeka stavite u jedan stan u jednoj zgradi gdje oni žive zajedno kao obitelj, imam saznanja da se događa svašta u takvim zgradama. Dakle sve podliježe kontroli, svaki proces deinstitucionalizacije podliježe kontroli. Ja sam sretna da ovo ministarstvo o tome vodi računa. U izradi je novi Zakon o udomiteljstvu i koliko god mi međusobno možda imali prijepora da li je udomiteljstvo institucionalizacija ili deinstitutcionalizacija, ja bih rekla ipak da je to jedna vrsta deinstitucionalizacije jer u udomiteljskim obiteljima poznajem osobno nekoliko osoba s invaliditetom koje su tamo smještene i koje žive dobro. I ono što je najvažnije, uključene su u zajednicu. Opet tamo gdje to tako nije kontrola mora biti provedena i sve ono što nije dobro moramo ispravljati. Što se rada i zapošljavanja tiče, e to je već veliki problem i impresionira nas kada čujem danas kolege koji govore o tome kako poslodavci nisu zaposlili osobe s invaliditetom, kako jedinstveno tijelo vještačenja ne radi kako treba. I onda vam moram reći naprosto sam izazvana i moram reći da danas ova Vlada i ovaj Visoki dom, nedavno smo donijeli Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom kojim smo, reći ću, popravili greške. Moram to reći jer od 2014. godine kada se krenulo s tim procesom vještačenja, zapošljavanja, bilo je jako puno grešaka i nismo mogli niti proces vještačenja, a niti proces zapošljavanja osoba s invaliditetom napraviti onako kako je to bilo zamišljeno, iako i u takvim uvjetima bilježimo porast zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ono što je važno, mi smo Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom omogućili nešto što nikad nismo imali, nikada. U RH mi samo znamo tko su to hrvatski ratni vojni invalidi, ali ne znate koja osoba s invaliditetom tko je to? Niti pravobraniteljica, niti ja nemamo dokumenat da smo osobe s invaliditetom. Imamo dokumente da smo osobe s tjelesnim oštećenjem, a to nije invaliditet. Tjelesno oštećenje može izazvat invaliditet i ne mora. Stoga smo Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom omogućili konačno da utvrđuje invaliditet. Zavod za vještačenje je još uvijek, u većini gradova, pa tako i u gradu Zagrebu podstanar Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Prije dva dana u Splitu smo otvorili nove prostorije Zavoda za vještačenje i vjerujem da će u tim humanim uvjetima konačno vještačenje moći biti provedeno kako treba. Gospođa Lukačić, samo jednu sekundu, zaustavit ćemo vrijeme pa ćete nastaviti jer izuzetno mi je zadovoljstvo što na galeriji Hrvatskog sabora mogu pozdraviti izaslanstvo Odbora za europske integracije Ukrajinske verhovne rade, znači Ukrajinskog Parlamenta koji borave u radnom posjetu Hrvatskom saboru pa vas molim da ih pozdravimo pljeskom. . [[Pljesak.]] Hvala što ste s nama. Hvala vam lijepa. Dakle što se tiče asistenata u nastavi, govorili smo, čuli smo danas i o tome, bilo je govora. Pravilnik koji je trebao davno biti donesen, na njega je bilo puno primjedbi baš osoba s invaliditetom različitih kategorija. Ministarstvo ga konačno privodi kraju i u lipnju imat ćemo Pravilnik o asistentima u nastavi. Što se asistenata u nastavi tiče, ja vjerujem da je to jedan veliki iskorak, iako, ako mene osobno pitate, kad sam ja išla u školu nije bilo asistenata u nastavi pa su se škole završavale. Ne kažem da i danas ne treba, ali i nastavnici i profesori moraju biti educirani kako raditi sa učenicima s teškoćama u razvoju. Imam dojam, a to mi mnogi kažu, da danas profesori i nastavnici se previše oslanjaju na asistente, tako da neću reći da nije dobro, dobro je da postoje asistenti i svakako olakšat će školovanje učeniku s teškoćama u razvoju, ali voljela bih kad bi se i profesori i učitelji malo više posvetili učenicima s teškoćama u razvoju. Žao mi je što nismo čuli kada je pravobraniteljica izlagala svoje izvješće što je sve napravljeno pozitivno. Pa mi smo ove godine, odnosno krajem 2017. napravili, mi, kad kažem mi mislim na sve nas i na inicijativu pravobraniteljice i velikim zalaganjem i prijedlogom Vlade i nas ovdje u Saboru, napravili smo kolegice i kolege nešto što 20 godina nitko nije napravio, a to je povećanje iznosa osobne invalidnine. Neki će reći nije puno, ali za početak je dosta, obzirom da 20 godina nitko u taj iznos nije taknuo. Druga stvar što se tiče osobne invalidnine, ne ukida se osobna invalidnina više onim osobama s invaliditetom koje se zaposle, time smo htjeli potaknuti osobe s invaliditetom da se usude ući u svijet rada, zbog ukidanja te naknade, mnogi uopće nisu željeli čuti o tome da bi jednog dana radili. Sada je situacija ipak malo drugačija, međutim što se osobne invalidnine tiče, postoji još jedan veliki problem i meni je osobito drago da je ministrica Nada Murganić o tome kada smo razgovarale, izjasnila se pozitivno, pravobraniteljica taj problem već godinama na taj problem ukazuje, jednako tako i ja, a evo sada ću ovdje, o tome smo jučer i na odboru razgovarali, a sad ću ovdje zamoliti državnu tajnicu da posebno se vodi o tome računa, obzirom da je radna skupina za izradu Zakona o socijalnoj skrbi počela s radom, da se osobnu invalidninu rastereti, ali baš svih cenzusa. Osobna invalidnina nije socijalna naknada, ona se osobama s invaliditetom isplaćuje zato što ne mogu zadovoljiti, ne posebne potrebe kao što smo danas ovdje isto imali priliku čuti, nego one potrebe koje ne mogu zadovoljiti zbog svoga invaliditeta a iste su kao bilo čije. Dakle, osobnu invalidninu rasteretiti svih mogućih cenzusa. Mogla bih još ovdje o svakom pojedinačnom pravu osobe sa invaliditetom posebno govoriti, međutim nemam za to vremena a broj osoba koje su se pravobraniteljici obratili da li je puno ili je malo u odnosu na broj osoba sa invaliditetom, reći ću malo ali je puno ako se i jedna osoba sa invaliditetom obrati. Što se pristupačnosti tiče, napravili smo puno. Ali kolegice i kolege, molim vas, svi zajedno ste pozvani, vi, saborski zastupnici da upozoravate poslodavce, da upozoravate na pristupačnost i na bilo koje pravo koje se krši u odnosu na osobe sa invaliditetom. Prelazimo na Klub zastupnika GLAS-a. … [[Upadica se ne čuje.]] Molim? Gospođa pravobraniteljica je tražila 5 minuta. Izvolite. Zahvaljujem gospođi Lukačić na izlaganju i na ukazivanju vezano za ovo izvješće i željela bih reći, evo par stvari. Zašto je izvješće na ovoliko strana? I stalno se vraćamo tijekom evo jučerašnje rasprave i u mišljenju Vlade i uspoređivanje podataka, da li je malo, da li je puno, da li ovako, da li onako. Od samog početka, evo sada je ovo 10.-to izvješće ove godine pravobraniteljstva, ako malo obratite pogled na prethodna itd., ni jedno naše izvješće praktički nije bilo ispod 250 strana. U svakom izvješću smo na isti način je koncipirano a to je da se unutra navode i preporuke i upozorenja, u nekim određenim područjima odgovori od nadležnih institucija na pojedina pitanja kako bi se zapravo imao cjeloviti pregled kod određenog problema koji smo naveli ako se posebice tiče neke životne situacije ili nekog, analize nekog istraživanja ili slično. Ponovno naglašavam da ured pravobraniteljice ima ulogu kao tijelo upravo da bude poveznica između civilnog društva, između osoba sa invaliditetom, između Sabora, između Vlade i svih onih koji mogu doprinijeti da bude bolji položaj i život osoba sa invaliditetom u našoj zemlji. U tom dijelu, uloga je, mi nismo ovdje da kritiziramo, mi nismo ovdje da mašemo mačem nekome nad glavom, mi smo ovdje da budemo zapravo pomoć. I mislim da sve ove, ovo naše izvješće je zapravo jedno izvješće koje služi mnogim osobama, mnogim ustanovama, institucijama što domaćim, što međunarodnim i kao jedino takvo je koje se može na jednom mjestu koliko toliko naći što se dešava u RH sa osobama sa invaliditetom i djeci sa teškoćama u razvoju. Stoga, ovo da li je ono veliko, malo, da li je ono opsežno, ne opsežno. Mislim da je još premalo opsežno i ja bih na njega još mogla dodati i kratila sam ga sa, da ne velim sa 700 strana praktički na 350 vjerujte mi, da sam još stavila unutra što je tko poduzeo, koliko smo mi u suradnji sa drugim tijelima poduzimali, ono bi imalo valjda 1500 strana. Mislim da u 25 strana koje sam stavila vezano za sažetak ne može se reći sve ono što se želi reći. Zato smo između ostalog i ovdje danas na ovim raspravama, ali bitno je da se slušaju što kažu osobe sa invaliditetom, što kažu udruge i što kažu oni koji zapravo zagovaraju invaliditet neovisno da li su civilno društvo ili institucije i slično. Što se tiče dijela vezano za deinstitucionalizaciju, deinstitucionalizacija je samo dio jednog dijela koji se govori o neovisnom življenju i uključenosti u život u zajednici osoba sa invaliditetom. RH započela sa procesom deinstitucionalizacije davnih godina, ono nije plod niti pravobraniteljice niti nečega što je otprije 3, 4 ili 2 ili 3 Vlade, ono se provodi duži niz godina i zapravo je usmjeravanje osoba sa invaliditetom da žive u svojim domovima, da žive u svom okruženju, u zdravom okruženju, da imaju kontrolu nad vlastitim životom, da uključuje donošenje vlastitih odluka, vlastitog izbora i zapravo da imaju slobodu, ravnopravnost i poštivanje svog dostojanstva. Potrebno je promijeniti položaj osoba sa invaliditetom sa položaja pacijenta i objekta skrbi, objekta zaštite. Mnogi od nas koji smo bili u obilascima niza ustanova, institucija, udomiteljskih obitelji, obiteljskih domova i slično, znamo i svjesni smo da se to svodi sve da imaju krov nad glavom i da imaju hranu. Mnogi od njih nemaju niti to kako treba pa imamo tako primjere da smo u nekim ustanovama u kojima smo došli, odnosno domovima naišli na to da ljudi jedu danima zelje. I to je normalno, da se jednoj osobi navečer koja je muška zdrava osoba fizički jaka večera daje u pola 6, namaz, kruh i s namazom. Zar se očekuje da ta osoba više ništa neće iza pola 6 jesti a kamoli da traži.

Da li je normalno da ona ima primanje od ostatka mirovine da ne može sebi otići i kupiti coca-colu, da ne može izaći iz dvorišta a to može. Da li je uključivanje u zajednicu prvi dućan koji je 500 metara od te udomiteljske obitelji, da li je to život u zajednici? Mislim da puno, puno ima ovdje situacija u kojima, da naravno da ima obitelji koje su kvalitetne i koje vode brigu, međutim, mi ne možemo govoriti o ravnopravnosti ako meni korisnik udomiteljske obitelji zove svog udomitelja gazda. Kakav je to odnos? To je odnos ravnopravnog člana obitelji? Ja govorim znači o slučajevima koje smo mi obišli i konkretnim činjenicama Nema problema. Hvala. Idemo dalje. Gospođa Anka Mrak-Taritaš ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, državna tajnica sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je, kao što smo svi konstatirali jedan opsežni materijal. Inače, ako želite napredovati u svom životu, ako čovjek želi napredovati onda treba sumnjati, treba preispitivati, treba staviti nekakve kritike i u tom kontekstu ja doživljavam ovo izvješće i mi u klubu GLAS-a i HSU-a koji ćemo ga, naravno prihvatiti iz jednostavnog razloga što trebamo nastojati biti bolji. Trebamo nastojati još više pomoći. U samom uvodnom dijelu Izvješća, tu stoji da je 31% primjedbi u 2017. bilo više u odnosu na proteklu godinu, što zapravo po meni pokazuje na činjenicu otvorenosti i transparentnosti. Ja to ne čitam samo u kontekstu bilo je više primjedbi jer je bilo više nekakvih nedostataka, nego kontekst bilo je otvorenije, ljudi su mogli dobiti više informacija, nekako su bili slobodniji davati te primjedbe i kad malo gledate strukturirane grupe na što su se primjedbe odnosile, odnosile su se na problem socijalne zaštite, na problem rada i zapošljavanja, pristup dobrima i uslugama, mirovinsko osiguranje, zdravstvo, odgoj i obrazovanje. Ja ću odmah uvodno reći, jer kad krenete onda još kad ste u problemu s vremenom, onda nešto zaboravite. Ono što je gospođa Lukačić u ime HDZ-a rekla je izuzetno važno, a riječ je o invalidnini. Dakle, tema je da to nije socijalno, da je ona osobna i da to nema teme cenzusa i tu će apsolutno dobiti podršku i mi smo se za to, za svoje programe zalagali. To je vezano uz invalidnost koju ima pojedina osoba i ona mu invalidnina pomaže za osobne potrebe, za uopće one osobne standardne potrebe i to nije socijalna kategorija i nema veze sa cenzusom i za to se apsolutno zalažem i ako bude takav prijedlog apsolutno ćete tu imati našu podršku jer mislimo da je to osnovna stvar koju ima. Ja ću se u ovom svom izlaganju zadržati na nekoliko tema jer naravno, ne možete sve teme obraditi. Prva tema je pravo na neovisno življenje i život u zajednici. To su nekakva elementarna prava. Prava gdje se mi svi zajedno moramo zalagati za to sve. U svom izvješću, između ostalog i Pravobraniteljica kaže da se treba nekako napustiti tema udomiteljstva i napustiti tema da ljudi žive smješteni u pojedinim ustanovama. Naravno da morate nekako napraviti raspored svega. Naravno da uopće da tih 10 tisuća ljudi koji žive u institucijama treba omogućiti zapravo da oni žive u zajednicama, da tu osiguravaju svoja prava, da na određeni način, da budu smješteni bez prisile, da budu ravnopravni sa drugim sugrađanima jer samo tako zapravo možemo napraviti iskorak dalje. Kad imate jedan model, nikad u životu nije za bilo što radite dobar jedan model. Morate imati nekoliko modela i u nekoliko modela zaista sudjelovati i pomagati. Kao što smo svi u svom radnom vijeku ili životu koji smo radili na ovaj ili onaj način se susretali s određenim problemima pomagali, ja moram reći da nešto što mi je na kraju žao što nije uspjelo je bila vezano uz djecu s autizmom, no međutim djecu koja imaju 19 godina i za koje su roditelji željeli u jednom mjestu kod Vrbovca, čak je bila, čak su mogli i doći do jednog objekta kojeg su željeli rekonstruirati i omogućiti zapravo da djeca odnosno tu su već mladi ljudi s autizmom tamo žive, da žive, da im se omogući da određene stvari i rade i to je bio jedan od projekta koji su bili projekti vezani uz EU i fondove EU no na kraju nisu se uspjela povući sredstva. Ono što trebamo gledati, trebamo gledati da se omogući ravnopravnost sa drugim sugrađanima, da se oni osjete ravnopravni, da se ne osjeti da bilo tko bilo kome nešto daje, nego da im se omogući zaista taj ravnopravni život u jednoj zajednici i ravnopravni život sa svim drugim sugrađanima. Jednako tako, dosta primjedbi je vezano uz zapošljavanje i rad i uopće način da se omogući zapošljavanje, da se omogući rad. Mi kad uopće raspravljamo, onda raspravljamo o tome da postoje nekakva dva uvjeta osnovna za ljude da bi mogli pristojno raditi, pristojno zarađivati, dobro se osjećati, da im se omogući rad i da im omogućite uvjete stanovanja. I to je jedna velika, to je jedan veliki problem. Tu naravno, bi uvijek primjere trebali dati javni sektor. Javni sektor je taj koji bi trebao dati primjedbe, primjere svojim djelovanjem, koji bi trebao zapošljavati i apsolutno postoje poslovi koji se mogu raditi. Mi uvijek naglašavamo nekakve primjere gdje se uključuju osobe s invaliditetom, ali kad malo bolje ih razmotrite i vidite, onda tu vidite da je to nekakva privatna investicija, a investicija pojedinog čovjeka. Jedan od odličnih primjera je tvornica čokolade u Križevcima koji je nastao na taj način i razvio se dalje. No međutim, ono što cijelo društvo treba sudjelovati i to treba biti cijeli naglasak je ravnopravnost osoba s invaliditetom da su ravnopravne sa našim drugim sugrađanima jer oni to zapravo zaslužuju, jesu i tako treba biti. I u tom kontekstu treba čitati ovo Izvješće i u tom kontekstu treba čitati cijeli sadržaj. Naravno da je zadaća pravobraniteljice da ukazuje što nije dobro, što treba poboljšati, na čemu treba biti još naglasak i zato sam i u replici koju sam dala državnoj tajnici rekla, to uvijek nekako doživljavate osobe. Ja nekako uvijek nastojim i reći morate pokazati svojim primjerima. Prvo izvješće pučke pravobraniteljice i kad je rad ministarstva kojem sam ja bila na čelu u nekim segmentima ocijenila da nije dobro, a za što sam ja mislila da ona nije u pravu ja sam to isto doživjela osobno, ali onda shvatite da to mora biti poticaj, da morate biti poticaj da budete drugačiji, da mora bit poticaj da vodite računa kad radite zakonodavstvo, da zakonodavstvo se jednako tako mora mijenjati sukladno promjenama koje su u društvu, a i da tamo gdje imate izvršnu vlast i gdje možete nešto napraviti, napravite. I jedan poseban segment je segment pristupačnosti, mobilnosti i stanovanju. I tu je bilo dosta primjedbi koje je evidentirala pravobraniteljica i sad ja moram reći da u odnosu na pristupačnost vidite da je RH tužena i da je, jer nije omogućila pristupačnost ja mislim jednom objektu u Karlovcu i za to je bila tužena ili u Rijeci, zaboravila sam jer si nisam tu upisala. Smisao je da sve javne institucije moraju biti dostupne osobama s invaliditetom i to ne od jučer, to je pravilnik koji je prvi put donesen je donesen negdje '86. koji je definirao da mora biti pristupačnost, koji je definirao da se mora osigurati određeni broj stanova za osobe s invaliditetom, koji je definirao i broj parkirnih mjesta koje moraju biti na javnim parkiralištima, koji je definirao vezan uz turizam i uz smještene kapacitete u turizmu određen broj soba za osobe s invaliditetom. Dakle mi to imamo dosta dugo u svom zakonodavstvu. I onda imamo, budući da to dosta dugo imamo, imamo i nove zgrade, novi objekti, novi objekti javnih sadržaja se zaista tako projektiraju, ali ajmo biti pošteni kad privatnih projektira svoju dakle nekakvi stambeni objekt i kad ima po tom pravilniku određeni broj stanova s invaliditetom, onda bi tu trebala biti suradnja ili s jedinicom lokalne samouprave jer je uvijek pitanje, on će isprojektirati stan, napravit će stan, kom će ga prodati? Ono što sam ja imala slučaj, bilo je riječi o jednom novom hotelu, taj hotel je imao po tom pravilniku obvezu određenog broja soba za osobe s invaliditetom, sve što bi sad u ovom trenutku rekla broj, rekla bih krivo pa neću govoriti i taj investitor je rekao ček malo, kom ću ja to iznajmljivati?

Ta tema uključenosti u svakodnevni život, to je ravnopravni život, je tema gdje mi moramo se mijenjati i moramo mijenjati svoju svijest, ja namjerno u svom ovom izlaganju ću se zadržati na ovoj temi i neću govoriti o djeci. Ja sam imala primjer vidjeti jedan vrtić u jednom gradu, u Cresu, gdje je u vrtićku grupu bio uključen i dječak s invaliditetom i to moram priznati poprilično ozbiljnim. Tamo je jedinica lokalne samouprave napravila sve da taj dječak može doći u vrtić i ono što je bilo izuzetno i što je meni bilo izuzetno, korisno za vidjeti i nešto što, da su se svi odnosili ravnopravno prema tom dječaku koji je imao ozbiljni invaliditet i relativno se malo mogao uključit. Dakle on je dobio priliku uključenosti, ali sva druga djeca su dobila priliku odrastanja sa činjenicom da nas ima različitih, kao što nas ima tu različitih, različitih boja kose, izgleda, visine, težine ili ne znam što sve ne, tako biti u životu različiti je normalno i ta djeca će živjeti sa idejom i uključivosti i osobe s invaliditetom i to je važno, dakle mi kroz ova izvješća možemo pročitati brojke, ali ono što bi trebali vidjeti, trebali bi u smislu odgoja vidjeti da se odgajamo na način da je različitost normalna, da je to svijet u kojem živimo i da svi svojim djelovanjem i radom trebamo time pomoći. Ja ću tu pri kraju, vezano uz u opće prilagodbu objekata, tu je uloga jedinica lokalne, otišla sam u ovaj emotivan dio, ali mislim da je to važno i da se i to kaže. I postoji jedan odličan projekt koji je projekt na razini EU, a taj projekt koji je na razini EU su liftovi, ugradnja liftova u stambene zgrade. Iz jednostavnog razloga, to je minimalni standard, minimalni uvjeti. I između ostalog je bio veliki napor jedne udruge da se uspije ta niša osigurati i u Hrvatskoj. nakon jednog velikog napora i nekoliko sastanaka koji se išlo prema ministrici regionalnog razvoja i kad se objasnilo u 2 rečenice, dakle mi imamo nišu otvorenu za program energetske učinkovitosti u zgradarstvu. I ako u sklopu energetske učinkovitosti u zgradarstvu ograđujete lift to je sve u redu. No međutim ako želite ugraditi lift ko lift u smislu opće mobilnosti, u smislu kvalitetnijeg stanovanja, onda takva niša nije bila i tu je bio dosta veliki zahtjev i apel prema ministrici. Dobili smo čak i od EU da je to moguće isfinancirati u iznosu od 80%, no međutim na kraju su nam odgovorili da nam neće dati da drugačije složimo taj program jer nismo dovoljno iskoristili sredstva koja su bila za osnovni program Dakle, ono što je važno, važno su iz ovakvih izvješća progovoriti o pomacima koji su napravljeni i uvijek ima pomaka, naravno da se mora govoriti i o kritici, naglašavati jer moramo težiti i biti bolji jer ako se ne odnosimo kritički onda zapravo je tema koliko biti bolji. Ono što iz ovog izvješća svakako treba naglasiti, a to je, invalidne osobe treba omogućiti sve uvjete da u svim dijelovima svog života budu ravnopravni sa drugim sugrađanima, sa naravno, o tome uvijek ja mislim da trebaju i oni koji su stručni za to predvidjeti metode, načine, i ono što moramo osiguravati, moramo osiguravati kroz svakodnevni život ugodniji i pristojniji život takvim osobama. Ono što ja nemam nikakav problem kad dođe ovakvo jedno veliko izvješće jer onda ono govori da su definirani svi segmenti koji trebaju biti obrađeni, koji trebaju biti definirani ali iza ovakvog jednog izvješća, moraju uslijediti određene izmjene zakona kojim trebamo poboljšati uvjete života svima a naravno i invalidnim osobama. Hvala i vama.

Hvala. Samo bi kratko komentirala vezano za pristupačnost, željela bi reći da zapravo bez pristupačnosti i bez stanovanja to su osnovni preduvjeti uz mobilnost da bi uopće mogli govoriti o bilokakvom segmentu neovisnog življenja i života zapravo u zajednici. Mi imamo i dalje problem vezano za pristupačno stanovanje, mi to govorimo već godinama jer jednostavno osobe, mnoge osobe nažalost što zbog svog invaliditeta što zbog posljedica starosti jednostavno ne mogu izaći iz svojih vlastitih domova a onda dolazimo i do problema vezano uz ovu podršku koju govorimo. Podrška je nužna osobama u vlastitom domu jer upravo bez takve podrške, bez pristupačne mogućnosti izlaska iz stana mi zapravo ne možemo govoriti o nikakvom uključivanju u zajednicu odnosno ne možemo uopće govoriti o dostojanstvu same osobe sa invaliditetom. Ja bi se ponovno vratila i rekla bi vezano za te javne građevine da jednostavno moramo učiniti javne usluge dostupnima jer zapravo njihovo ne osiguravanje dostupnosti je diskriminacija osoba sa invaliditetom i u tom djelu je doista bila i jedna pravomoćna presuda za pristupačnost suda u Rijeci gdje je jednoj osobi sa invaliditetom koja je odvjetnik, nije bilo osigurana niti mogućnost dolaska na posao niti kretanje niti sve ostalo što je nužno da bi mogao obavljati sve svoje poslove kao odvjetnik. I ono što je bitno, to je presedan, stoga sva tijela u RH su dužna učiniti sve da građevine u kojima se obavljaju javne usluge bile dostupne osobama sa invaliditetom neovisno da li govorimo o tjelesnom, senzoričkom ili nekim drugim oštećenjima. Također bi željela naglasiti da mi dugi niz govorimo upravo o svim vrstama naknada i o socijalnoj skrbi kao jednoj od najvažnijih područja za život osoba sa invaliditetom i u tome djelu osobna invalidnina kao jedna od naknada koja je najvažnija i najveća u ovom trenutku, zapravo želimo da kao što je gospođa Lukačić, dajemo preporuke i prijedloge, imali smo niz sastanaka u tom djelu, upravo u cilju da se ona izostavi odnosno da se makne cenzus. Ali ono što je nama važno da donese se konačno jedan zakon koji će zapravo obuhvatiti dodatak odnosno naknadu za troškove invaliditeta i u tom djelu onda osobna invalidnina kao takva po nama ne bi trebala niti postojati jer zapravo bi na neki način ona bila ukalupljen odnosno bila dio toga. U ovom trenutku važno je da ona doista pokriva ono što je potrebno da osoba sa invaliditetom može pokriti troškove invaliditeta. Ono što je također važno da se između ostalog i osigura pomoćnik, mi smo ga tako nazvali odnosno asistent osobi sa invaliditetom neovisno o kojem se oštećenju radi. kod nekih osoba će to možda biti i njegovatelj, kod nekih će biti možda neki oblik asistenta koji neće biti osobni, ovisno nekome će biti radni, znači doista treba napraviti sve da napravimo jednu dobru regulativu vezano isto tako i Zakon o asistenciji koji bi zapravo pokrio potrebe podrške toj osobi u njezinom vlastitom domu odnosno na radnom mjestu, u školi i svugdje drugdje gdje je potrebno da bi ona dala doprinos jednak kao i drugi građanin bez invaliditeta. Što se tiče života u institucijama i van institucije, nužno je paralelno razvijati usluge zajednice i to stalno govorimo, ne možemo napraviti jednostavno premještaj osoba iz institucije u zajednicu, staviti ih u jedan stan, zatvoriti ih i reći evo, to je deinstitucionalizacija. Mi tim osobama trebamo ponuditi aktivnosti, mi njima moramo osigurati podršku adekvatnu njihovim funkcionalnim i preostalim sposobnostima i jednostavno ako neke osobe imaju problem u okolini, pa koliko ima osoba bez invaliditeta pa imaju problem u okolini? Po tome onda ajmo sve staviti u instituciju jer netko negdje viče, neko negdje čini neko nasilje. Mislim da svi mi trebamo učinit sve da učinimo senzibilizirano ovo društvo cijelo kao takvo za sve nas, zapravo da znamo da taj naš susjed možda treba podršku i damu trebamo pomoći bez obzira da li je on star, mlad, da li ima neki invaliditet ili nema. Ako nema, jednostavno svijest je o podrški i davanju, zapravo tolerancije i uvažavanja druge osobe do sebe, onda doista pitam se čemu sve ovo skupa i što mi zapravo svi skupa radimo. Mislim da svi trebamo imati pravo izbora i da svako od nas može i treba reći i izreći reći ako može, ako ne, onda to treba uz podršku adekvatnu a ne da umjesto njega neko drugi govori, barem tamo gdje je to moguće prema njegovom oštećenju a bez usluga u zajednici to jednostavno nije moguće. Hvala lijepa. Sad je na redu gospođa Marija Alfirev ispred Kluba zastupnika SDP-a, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažena pravobraniteljice, državna tajnice sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Evo odmah uvodno ću reći da će klub SDP-a podržati ovo izvješće a prije svega iz razloga što je ono zaista a i do sad smo to u ovoj prethodnim raspravama čuli, zaista je sveobuhvatno, ja bih rekla ipak cjelovito. Ono je moglo biti, kao što je pravobraniteljica rekla, moglo je biti i još veće, preko 1500 stranica, no mislim da nam to nije potrebno jer mislim da smo i ovih 300 i više stranica dobili vrlo, vrlo jasne pokazatelje o tome gdje se u ovom trenutku nalaze osobe s invaliditetom u našem društvu, što mi kao društvo to činimo, što Vlada čini po tom pitanju i što je sve to zapravo još potrebno učiniti. Kad pogledamo, kad sumiramo sve zaključke, preporuke ovog izvješća, rekla bih da smo negdje ipak još uvijek na samom početku. Zašto samom početku? Pogledajmo zapravo sve one strategije, sve one stvari koje smo mi kao država koje smo usvojili, koje smo donijeli i za koje smo rekli da ćemo se držati, kako bi osobe s invaliditetom živjele punopravan, ravnopravan život u zajednici. Prije samih, prije nekih 10 godina dakle, više od 10 godina, usvojili smo i konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koji je međunarodni dokument i koji zapravo govori sve ovo o čemu je i sama pravobraniteljica dala izvješće. Ta konvencija govori i puno više, govori i šire i stavlja pred svaku državu članicu koja je potpisnica te konvencije vrlo, vrlo jasne zadaće, vrlo jasne upute što treba učiniti i čega se treba držati kako bi osoba s invaliditetom, bez obzira na vrstu teškoća, bez obzira na opseg teškoća zaista participirala, rekla bih, punim plućima i punopravno u životu zajednice. Ta konvencija pa i svi drugi dokumenti koje smo mi donijeli, od onih temeljnih dokumenata, a to su od Ustava, od temeljnih dokumenata kojima se štite ljudska prava do ovog zadnjeg o kojem ću reći, to je prošle godine donesen, mislim da je prošle godine, Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje 2017./2020. mislim da se govori, gdje se također i opet naglašavaju svi oni pravci, sve one strategije, sve one mjere koje se trebaju učiniti kako bi osoba s invaliditetom živjela i u zajednici i sudjelovala u svim onim aktivnostima u kojima sudjeluju i osobe bez invaliditeta. Stoga bih rekla da je, nekako brine me zapravo na neki način, to ću odmah sad na početku reći da još uvijek čujemo zapravo riječi, čujemo rečenice, čujemo izjave da neke osobe s invaliditetom nemaju mjesta u zajednici zbog svoje, zbog oblika teškoća ili zbog težine teškoća. To je nešto što možda ne bismo trebali čuti, pogotovo ne u ovom Domu, tu gdje jesmo, jer je upravo ovaj Dom, ova institucija ta koja je prije svega donijela sve ove i usvojila konvencije i donijela nacionalne strategije i zaista moramo učiniti sve, najprije od onih koji donose zakone, a onda i onih koji izvršavaju te zakone do same javnosti, učiniti sve kako bismo u što većoj mjeri na bolji način prilagodili, odnosno učinili mogućim život u zajednici osobama s invaliditetom. Kažem, bez obzira na vrstu i opseg teškoće. Pa makar se to radilo dakle, iako se to radi osobama s višestrukim teškoćama, osobama koje imaju određene poremećaje u ponašanju, osobama koje imaju različite teškoće, osobama koje imaju različite terapije, psihijatrijske terapije, a svejedno stvoriti one uvjete koje će omogućiti jedno punopravno participiranje, ali prije svega jedno pravo na izbor i pravo na glas, pravo odlučivanja o svom životu. Zato kažem da je ovo izvješće dobro, ono upravo govori o onim stvarima koje treba promijeniti, o onome što je na neki način učinjeno, ali treba još učiniti boljim, govori o svemu onom s čime nisu ljudi zadovoljni. Na jednom od odbora sam spomenula da mi je drago što ima i povećani broj primjedbi ili obraćanja pravobraniteljici, ne iz razloga što je možda povećani broj narušavanja ljudskih prava ili ukazivanja na greške u sustavu, već što po meni to ukazuje i na jedno povjerenje ovoj instituciji, povjerenje instituciji pravobraniteljice što znači da ona radi dobro svoj posao, da osobe s invaliditetom ili njihovi članovi obitelji ili netko drugi iz sustava ima povjerenja da će se čuti njihov glas, da mogu ukazati na određene probleme i da će to biti javno iznešeno i da će to i rezultirati određenim promjenama.

S druge strane imamo zaista na 21 stranici, rekla bih opravdanja Vlade s jedne strane razumijem potrebu Vlade da kaže sve ono što su učinili u protekloj godini, što su napravili, koja su poboljšanja u sustavu donijeli, što namjeravaju još napraviti. Međutim, sama intonacija tog mišljenja koje su donijeli, pa i na neki način rečeno je da je necjelovito i s druge strane, sav dojam zapravo govori o tome da je nekako obrambeni, da je usmjeren na to da se treba reći što je Vlada dobro napravila. Mada mnoge od tih, mnoge od onih navoda, izjava i rečenica koje se nalaze u mišljenju govore zapravo o onome što je zapravo normalno, prirodno i zapravo jedan posao same Vlada odnosno Ministarstva. Dakle, nešto što ulazi u jedan redovan i rekla bih, djelokrug rada samog Ministarstva, a to je provođenje određenih zakona, ali s druge strane i rad na, odnosno analiziranje i donošenje jednih kvalitetnih sustavnih analiza samog sustava, odnosno provođenja određenih odredbi zakona kako bi se na temelju tih dobrih analiza, provedbe samih zakona i funkcioniranja samog sustava donijele neke nove primjedbe, odnosno neke nove izmjene i dopune samih zakona, pa prvenstveno tu možemo govoriti o Zakonu o socijalnoj skrbi. U tom smislu bih istakla jednu, dvije ili tri stvari u ovom dijelu u kojem sad imam kao izlagatelj u ime kluba, a kasnije ću i u pojedinačnoj raspravi nastaviti. Istakla bih nekoliko područja koja su već na neki način dotaknuta kroz prethodne rasprave, ali mislim da je jako vrijedno ih spomenuti jer upravo govore o položaju osoba s invaliditetom u našem društvu i o tome koliko mi kao društvo moramo još uvijek učiniti kako bismo ne priznali to pravo i rekli da ljudi, da su zaslužili biti u zajednici ili imaju pravo, dakle mi moramo konačno kao društvo se promijeniti i reći da su osobe s invaliditetom imaju apsolutno jednaka prava i ne možemo reći da je netko iz naše pozicije zaslužio bit u zajednici. Osoba s invaliditetom ima i mora imati ista prava kao i osoba koja nema invaliditet i to je jednostavno to polazište s kojeg treba krenuti i uvijek kad god donosimo neki zakon zapravo govoriti iz te pozicije. To da li je netko zaslužio ili nije, to nije ono o čemu bi osoba bez invaliditeta trebala govoriti. Jednostavno, evo.

Uredu pravobraniteljice obratilo se 1827 građana što je za 31% više nego u odnosu na 2016. godinu što svakako govori o porastu problema na koje nailazi ova populacija. Više od 650 preporuka i upozorenja upućeno je nadležnim organima koje su se odnosila na pojedinačne slučajeve, ali i grupacija osoba s invaliditetom s ciljem unapređenja kvaliteta njihovog života u zajednici. Kao i prethodnih godina najveći broj pritužbi bio je u području socijalne zaštite, područje rada i zapošljavanja, pristupa dobrima i uslugama, mirovinskog osiguranja, zdravstva, odgoja i obrazovanja. Povrede prava odnosile su se na ista područja u većini slučajeva na usklađivanje razumne prilagodbe i dugotrajnosti postupka. Više od 300 obraćanja građana s invaliditetom pravobraniteljici odnosilo se na područje socijalne skrbi što upućuje na to da su i dalje osobe s invaliditetom predmet skrbi, a ne nositelji prava. Ocjena je da još uvijek postoje ograničenja u ostvarivanju pojedinih naknada i usluga kojima se ne potiče pravo na izbor i uključenost u zajednicu. Između ostalog istaknuto je da još uvijek nije osigurano pravo osoba s invaliditetom na neovisno življenje i život u zajednici, da biraju mjesto boravka i gdje i s kim će živjeti. Više od 10 000 osoba s invaliditetom u RH danas živi u institucijama i njihova sudbina ovisi o volji njihovih skrbnika i centara za socijalnu skrb koji su umjesto njih donijeli takvu odluku, dakle život iza zaključanih vrata institucijama u njihovom najboljem interesu, smatraju dakle njihovi skrbnici. U institucijama lišeni slobode, a bez da su počinili kazneno djelo provedu uglavnom cijeli svoj život bez prava na privatnost ili bilo kakav izbor. Izdvajanje osoba s invaliditetom u instituciju protivno je, uglavnom je protivno njihovoj volji jer im nije osigurana podrška, odnosno usluge koje bi mogle živjeti u zajednici, a predstavljaju diskriminaciju, odnosno predstavljaju segregaciju, protivno je načelima poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom i obavezama koje je država preuzela ratifikacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Posebno u izvještaju upozorava se na djecu i teškoće u razvoju i osobe, posebno se dakle odnosi na djecu s teškoćama u razvoju, svakako da ih treba smatrati sastavnim djelom našeg društva i da im je mjesto među nama i da invaliditet neće biti razlog za segregaciju i izdvajanje u posebne ustanove i škole. Ključne promjene treba napraviti u našem društvu pa će se promijeniti aktivni odnos i konkretna postupanja u stvaranju pristupačnijeg i uključujućeg okruženja na svim društvenim područjima. Najveći broj osoba koje su isključene iz društva, njih 3976 su osobe sa psihičkim teškoćama što ukazuje na nedostatke u području zdravstvene zaštite uz izostanak rehabilitacije i nedovoljnu podršku u zajednici iz koje ne bi trebali ni biti isključeni. Smatram i u ime kluba da je u izvještaju temeljnije trebalo biti obrađen problem majčinstva, žena sa invaliditetom, njihova spolnost, brak i pitanje njihovog reproduktivnog zdravlja. Ovo su teme o kojima treba govoriti jer one i danas su uglavnom tabu teme. Jedna od najvećih poteškoća s kojima se žene sa invaliditetom u reproduktivnoj dobi susreću su brojne predrasude, nedovoljan pristup svojim reproduktivnim pravima, neprilagođenost informacija i edukacija o reproduktivnom zdravlju, nezainteresiranost i needuciranost zdravstvenih radnika za pružanje odgovarajuće brige prilagođene potrebama ženama sa invaliditetom. Društvo vrlo često doživljava žene sa invaliditetom kao aseksualne i stoga im uskraćuje odgovarajuću podršku u reproduktivnoj dobi. Žene sa invaliditetom u reproduktivnoj dobi obeshrabruje se za majčinstvo i otvoreno ih se osuđuje, a uskraćuje im se podrška u roditeljstvu. Nedostatak informacija, nedostupnost podrške, arhitektonske barijere i barijere u glavama te čuđenje i nevjerica znanih i neznanih dodatno hrane predrasude zbog kojih neki vjeruju da je majčinstvo nedostupno ili čak zabranjena zona za žene sa invaliditetom. Predrasude s kojima se susreću osobe koje imaju invaliditet, kada žele imati djecu su takve da im govore da se neće moći o njima brinuti ili da je bolje da ih i nemaju. O ovoj temi značajnije govori istraživanje koje je provedeno na stotinu žena sa invaliditetom u reproduktivnoj dobi, bez obzira jesu li već majke ili ne, 49% žena ima više ili visoko školsko obrazovanje, 48% srednjoškolsko i 3 osnovnoškolstvo. A čak 54% tih žena nije zaposleno. Zastupljene su žene iz 10 gradova Hrvatske, a ciljne skupine bile su majke sa senzornim i tjelesnim invaliditetom. Gotovo trećina tih žena nije bila zadovoljna brigom prije, tokom i nakon porođaja. Ali iz njihovih komentara se zaključuje da se to može odnositi i na probleme i propuste u zdravstvenom sistemu. Što se tiče opremljenosti rodilišta za potrebe rodilja s invaliditetom, većina ih je imala negativna iskustva. Nekoliko majki s invaliditetom koje su sudjelovali u istraživanju istakli su da im nedostaje financijska podrška, naročito zbog potrebe za odgovarajućim pomagalima.

Koliko je nas zapravo na ulici, u parku, vrtiću ili školi vidjelo majku s invaliditetom i koliko smo upoznati s njihovim potrebama vezanim uz podršku njihovom majčinstvu? Pa ipak to što ih ne vidimo ne znači da ih i nema jer u Hrvatskoj se godišnje, u Hrvatskoj godišnje rodi oko 330 žena s različitim oblicima invaliditeta, a procjenjuje se da bi brojka bila i veća. I one jednako kao i sve druge žene zaslužuju brigu i podršku te da im se osigura dostojanstveno majčinstvo. Društvo jednakih mogućnosti, inkluzija, rušenje barijera pozivi su često koje čujemo, ali barem kada je riječ o trudnicama i majkama s invaliditetom, ti pozivi najčešće su samo deklarativni. Što se tiče brige o reproduktivnom zdravlju žena s invaliditetom poznato je da ginekološka služba treba da osigura adekvatnu brigu o ženama svih dobnih skupina koje imaju neki invaliditet kao što su cerebralna paraliza, autizam, trisomija 21 i drugi genetski poremećaji i kognitivni deficiti, traumatska ozljeda mozga, kralježničke moždine, amputirani ekstremiteti, poremećaji osjeta i drugo. U praksi to ipak nije tako. Naime, ginekološka briga o ženama s invaliditetom postavlja specifične zahtjeve u pogledu tehničkih uslova za ginekološku ambulantu, kako na razini primarne zdravstvene zaštite, tako i na sekundarnoj odnosno tercijalnoj razini i operacijsku salu, a zatim u vezi s tim posebne, bilje reći dodatne educiranosti ginekološkog tima kao i posebne vremenske normative. Neki od tehničkih uvjeta za ginekološku ambulantu u kojoj se skrbi o ženama s invaliditetom koje trebaju biti zadovoljeni su osiguran poseban pristup, dakle rampa ili lift prilagođen za invalidska kolica i druga ortopedska pomagala, posebno opremljen ginekološki stol s mogućnostima posebnih prilagodni. Dakle, pokretanje u svim smjerovima primjerice odnosno dodavanje posebnih nastavaka. Primjereno uređenje i opskrbljen sanitarni čvor i u čekaonici i drugo. Neki od dodatnih uvjeta za ginekološki tim su dodatna znanja i vještine o posebni zdravstvenim ginekološkim rizicima u žena s različitim vrstama invaliditeta, prilagođavanje konzultaciji, dijagnostici, liječenje i praćenje u posebnim okolnostima. Vremenski normativi od strane zakonodavca uglavnom jesu prilagođeni brizi za žene s invaliditetom. No, problem, kao što sam rekla, najčešće nastaje na razini primarne zdravstvene zaštite u ginekološkim ambulanta u domovima zdravlja u kojima nekada ginekološki timovi primaju i do, imaju i do 9000 osiguranica odnosno 40 više žena dnevno. Ne ulazeći dublje u problematiku organizacije zdravstvene zaštite, spomenuti ćemo kako su žene s invaliditetom svjesne manjkavosti zdravstvenog sustava kada je o njima riječ i odgađaju odlazak u ovom slučaju ginekologu. Tako se često događa da u ginekološku ambulantu s problemom koji dolaze dakle, koji već sada zahtjeva i opsežniju i dugotrajniju dijagnostičku obradu te kompleksnije i dugotrajnije liječenje, a uspjeh liječenja i prognoza iza terapije možda nisu onakvi kakvi bi mogli biti u toj nekoj ranoj fazi. Zbog svega navedenog smatrala sam potrebnim ukazati na ovaj problem o kojem se nedovoljno govori. Imala sam priliku surađivati s udrugama osoba s invaliditetom i oni su mi vrlo slikovito ispričali jednu priču. Kratku crticu o životu invalidnih osoba. Priča je otprilike zvučala ovako. Država će platiti rehabilitaciju i liječenje djeteta s poteškoćama u razvoju ukoliko je ono potrebno. Država će onda platiti školovanje djeteta koje često podrazumijeva plaćanje i osobnih asistenata. Država će financirati knjige, država će platiti i više obrazovanje na fakultetu, pa čak i prekvalificiranje. Naposlijetku će stvoriti obrazovanu i samosvjesnu osobu koja može i želi raditi, ali nema priliku. Onda će se taj pojedinac sa svim svojim mogućnostima pretvoriti u razočaranog, depresivnog i nezaposlenog pojedinca kojem će država isplaćivati socijalnu naknadu. Ukoliko bude sreće, taj isti pojedinac će se zaposliti u nekoj od gore navedenih udruga ili kao privid mogućnosti na nekom radnom mjestu na kojem je samo sebi svrha i to će naravno biti dokaz da su osobe s invaliditetom prihvaćene u RH. Sve navedeno nažalost, nije izraz ironije i cinizma već realan prikaz stvarnosti u kojoj se nalazimo. Kada bi se osobama s invaliditetom govorilo prvo kao o osobama, a tek onda o njihovom invaliditetu, u slučajevima njihovog životnog ili poslovnog uspjeha ne bi bilo potrebno govoriti o osobi s invaliditetom kao nekome tko nešto može. Ne bi bilo potrebno diviti joj se nego se prema tome odnositi kao i o nečem normalnom. U takvom bi društvu bilo sasvim normalno da netko s invaliditetom studira, pleše, radi normalno jer to radi na drugi način u odnosu na one koji nemaju invaliditet pa tako to radi na sebi prihvatljiv način. Kod nas se svako sudjelovanje pojedine osobe s invaliditetom u nekim uobičajenim aspektima života smatra silnim uspjehom, gotovo herojskim djelom, a osiguranje uvjeta u kojima se ta osoba nalazi, dakle može se činiti vrhuncem humanosti. Ipak u ovom Izvještaju ono što je pozitivno treba istaknuti, a to je dakle, da imamo izvjesno smanjenje broja iz evidencije nezaposlenih osoba hrvatskog zavoda. Dakle, u 2017. bilo je 2648 osoba s invaliditetom što 1,7% populacije zaposlenih. Uspoređujući to sa brojem osoba sa invaliditetom u istom razdoblju u 2016. godini, dakle, ukazuje se na porast u zapošljavanju pa imamo 15,83% U svakom slučaju, ukazujući na prethodno Klub zastupnika SDSS-a će podržati Izvješće. Time smo i završili s raspravom u ime klubova zastupnika. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane zamjenice Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Već smo prije spomenuli dakle, da je ovo izvješće opsežno, da je ono vrlo obuhvatno i to i ne čudi s obzirom da govorimo o gotovo 12% ukupnog stanovništva RH. Mislim da bi bilo dobro. Bojim se da danas naši mediji neće puno objaviti o ovoj raspravi na plenarnoj sjednici u Hrvatskom saboru, ali mislim da treba neprestano govoriti i kada dođe godišnje izvješće na red da treba ponovno i na ovaj način posvijestiti određene teme i posvijestiti da među nama žive osobe s invaliditetom koje imaju specifične potrebe. Ja ću danas govoriti o dvije teme. Prva je vezana za osobe s duševnim smetnjama, prvenstveno vezano za njihove osobe slobode i sigurnost i kratko ću se osvrnuti vezano za problematiku osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Ako pogledamo dakle izvješće pravobraniteljice, ono je veliko, ali je iz izvješće Vlade RH nespecifično veliko, što ja ne vidim ništa loše u tome, mislim da je dobro i da su se odgovorne osobe koje su ovo pisale u ime Vlade RH potrudile da dodatno i detaljno pročitaju izvješće pravobraniteljice i da ukažu eventualno na određena neslaganja. Prema članku 22. Ustava RH, dakle čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva, kada govorimo o slobodama osoba s duševnim smetnjama, moramo imati na umu sve one pozitivne promjene koje su se dogodile proteklih godina, a koje su prije svega vezane za Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, međutim ako uzmemo izvješće pravobraniteljice, onda možemo vidjeti da pojedine bolnice, koje nisu psihijatrijske, još uvijek primjenjuju Zakon o zaštiti prava pacijenata, što nije uputno kada postoji zakon koji je specifičniji, dakle kada se radi o osobama s duševnim smetnjama i tamo se spominje jedna opća bolnica. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, meni kao psihijatru upada u oči da jedna velika psihijatrijska bolnica uopće nije poslala prema pravobraniteljici broj primljenih obavijesti označenih kao smještaj bez pristanka. Nemoguće da oni nisu kao bolnica koja ima gotovo 600 bolničkih kreveta imali niti jedan prijem osobe sukladno članku 26. to je psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, tako da mislim da je dobro da se šalju ovi uputi i da neprestano se ponavlja jer činjenica je ako pogledamo retrospektivu u posljednjih 10, 15 godina, činjenica je da su ljudska prava osoba s duševnim smetnjama značajno unaprijeđena u RH pa recimo opet sada ako pogledamo udomiteljske obitelji, domove, mislim da je budućnost specijaliziranih domova to na jedan način može izgledati kao segregacija. Mi imamo u domovima za starije inače isto tako problem kod starijih osoba koje imaju psihijatrijsku dijagnozu pa određeni domovi, većina domova za starije osobe ne prima osobe koje imaju neku psihijatrijsku dijagnozu, što na jedan način mogu i razumjet jer nisu dovoljno ekipirane. Tu se spominje primjedba pravobraniteljice vezano za primjenu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i radi se distinkcija od zdravstvenih ustanova gdje je moguć evaluacija od strane suda za razliku od ustanova socijalne skrbi. Međutim prema mišljenju Vlade RH koje je napisano, tamo Vlada objašnjava da je Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i primjenjiv i da se primjenjuje na ustanove socijalne skrbi. Sve u svemu kao psihijatar koji radim 15 godina sa osobama s duševnim smetnjama, mogu iz svog svakodnevnog iskustva reći da postoje sjajne udomiteljske obitelji, ali nažalost postoje situacije, kao što je i pravobraniteljica rekla, da osoba sa duševnim smetnjama svoga udomitelja naziva gazda, što opet pokazuje jedan definitivno neprimjereni odnos. Ovdje je tijekom jutrošnje rasprave bilo govor o deinstitucionalizaciji, mislim da je to važan korak naprijed u poštivanju ljudskih sloboda svih osoba s invaliditetom, napose osoba s duševnim smetnjama, ali isto tako bih se složio da ne deinstitucionalizacija po svaku cijenu jer nažalost, postoje takva oštećenja i takve osobe kod kojih zasigurno, niti udomiteljska obitelj, niti domovi koji mogu biti specijalizirani za psihički odrasle osobe, nisu tako kompetentni i tako ekipirani da mogu skrbiti o toj maloj, ali ipak određenoj skupini osoba kojima je takva pomoć potrebna. Puno puta u medijima iziđu različiti senzacionalistički napisi i kada govorimo o poštivanju ljudskih sloboda moramo objasniti što znači smještaj bez pristanka, što znači prisilno zadržavanje do 48 sati kada osoba zbog duševne bolesti koja ugrožava svoje ili tuđe zdravlja mora biti hospitalizirana i kada govorimo dakle o prisilnom smještaju koji nužno uključuje sudske institucije koje mogu donositi odluku o prisilnom smještaju u trajanju do 30 dana za početak. Ali ovdje isto tako treba spomenuti i pohvaliti nadležna ministarstva, prije svega Ministarstvo demografije, obitelji i socijalne politike koje je sa izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi onemogućilo da osobe koje pružaju usluge socijalne skrbi ne mogu sklapati ugovore o otuđenju ili opterećenju nekretnina korisnika, što je nažalost bilo određeni broj zlouporaba. I tu, premda se nama koji nismo u tim institucijama čini da to ide presporo, ipak se određeni pomaci na bolje događaju. Na kraju bih htio, već je bilo govora, spomenuti pitanje skrbi osoba sa poremećajima iz autističnog spektra. 1995. godine nažalost zatvoren je dječji odjel koji je skrbio za osobe s poremećajima iz autističnog spektra u psihijatrijskog bolnici Sveti Ivan. Nakon toga jednostavno došlo je do zastoja koji je polako krenuo sa kolima nizbrdo, sada postoje i kolegice Ljubica Lukačić i kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović, bili smo i u Ministarstvu socijalne politike i u Ministarstvu zdravstva vezano na tu temu, upoznati smo sa zajedničkim projektom sa UNICEF-om. Tu je dakle puno problema jer su uključena tri ministarstva i to mislim da treba ubrzati onoliko koliko je moguće s onim kapacitetima jer bez suvremenog dijagnostičkog centra mi ne možemo niti primijeniti rane intervencije pa su puno puta roditelji u očaju i prisiljeni su tražiti kvazi stručnjake i odlaziti i u susjedne zemlje tražiti tzv. stručnu pomoć koja zasigurno nije u potpunosti stručna. I zato apeliram i na osnivanje posebno klinike za dječju adolescentnu psihijatriju pri KBC Zagreb, poznato mi je da je ministrica Murganić sa svojim timom isto tako urgirala da se to čim prije osposobi jer zapravo bez ranog probira, bez dijagnostike ne možemo rano intervenirati i onda imamo isto tako određene segregacijske probleme koji se događaju pri upisu određenih osoba s poremećajem za autističnog spektra i u vrtiće i u 1. razred osnovne škole.

Lukačić LJubica, izvolite.

To sam htjela reći i drago mi je da ste vi to spomenuli. Pa evo jedan od svijetlih primjera je Dom Turnić koji je u Gorskom kotaru u Mrkoplju u Brod MOravicama napravio deinstitucionalizaciju gdje živi po nekoliko osoba s duševnim smetnjama koje su u mogućnosti živjeti na taj način. Ali nažalost evo kažem i tu je državna tajnica Pletikosa i ministrica Murganić su već urgirale, mi imamo situaciju i tu će svakako trebati zajedno Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo socijalne politike razmišljati o otvaranju specijaliziranih zdravstvenih centara gdje će moći biti moguće pružiti određene terapijske intervencije upravo za te jako teške skupine osoba sa najtežim tjelesnim i psihičkim oštećenjima kako bi onda mogli pružati zdravstvenu uslugu kada je to potrebno jer nažalost unatoč svim kapacitetima to je u ovome trenutku dosta problematično. Kolega u vašem izlaganju moram pohvaliti, a to je da je uspostavljena prava mjera između onoga što trebamo institucionalizirati i ono što je potrebno deinstitucionalizirati. Mi svakako trebamo osobama s invaliditetom omogućiti institucionalno znanje i zbog toga je potrebno uspostaviti odjel za koji ste rekli za dječju adolescentsku psihijatriju i jedno na takav način možemo adekvatno odgovoriti i zaobići nemoć institucije. Institucije ne smiju biti nemoćne kada se radi o pružanju znanja i o pružanju profesionalnih usluga. Međutim ne smijemo zamijeniti teze pa očekivati da putem institucija osoba dobije emocionalnu potrebu i da dobije emocionalnu potporu, to se nikada ne može dobiti putem institucija jer na taj način činimo destrukciju emocionalnog. I držim da je uistinu potrebno za hrvatsko društvo da konstruiramo ispravo institucionalnu skrb, da će to biti skrb znanja i stručnosti kako bi našim sugrađanima omogućili emocionalni rast. Dakle u tom kontekstu bih spomenuo i pitanje koje je spomenuto u izvješću pravobraniteljice, a tiče se zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, dakle tzv. community psychiatry, to je tek u samim začecima krenulo se s time, pilot projekt koji se provodi u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Karlovcu i Križevcima da bude što manji broj recimo bolničkih liječenja kod osoba koje recimo boluju od shizofrenije i onda su ustanovljeni mobilni psihijatrijski timovi koji obilaze te osobe kod njihovih kuća, kod njihovih obitelji i naravno ako je to potrebno kod institucija.

Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja bi možda neke stvari željela pojasniti na izlaganje gospodina Ćelića, a radi se možda o razlikama u primjeni Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i Zakona o zaštiti prava pacijenata. Naime, mi smo često puta susretali u praksi slučajeve da su osobe sa duševnim smetnjama osobe koje su dodano stigmatizirane i da se u pogledu pružanja zdravstvene zaštite u ne psihijatrijskim odjelima i bolnicama često puta traži primjena Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čime ih dodatno diskriminiramo budući da se i na osobe s duševnim smetnjama kada se liječe od drugih bolesti i u drugim odjelima se mora primjenjivati Zakon o zaštiti prava pacijenata. To je jedno. Drugo, kada govorimo o primjeni članka 26. a to je smještaj bez pristanka, radi se ili o prisilnoj hospitalizaciji ili o dobrovoljnom smještaju, to su tri mogućnosti, prijem se uvijek mora dati iskazu volje osobe s duševnim smetnjama kod prijema u psihijatrijsku ustanovu bez obzira radi li se o osobi koja je lišena poslovne sposobnosti ili ne. U svakom trenutku, to moram naglasiti je važno propitivati i procjenjivati mogućnosti kapaciteta osobe koja se zaprima u psihijatrijsku ustanovu da li je ona zbog svog trenutnog zdravstvenog stanja sposobna dati pristanak, bez obzira da li je lišena poslovne sposobnosti ili ne. Prema tome, ako u trenutku zaprimanja u psihijatrijsku ustanovu, ako se procijeni da osoba, ali to mora biti vrlo jasno iskazano i vidljivo iz medicinske dokumentacije i pregleda, ako se procijeni da nije u mogućnosti dati pisani pristanak, tada u njezino ime potpisuje njezin skrbnik. Ako je osoba lišena poslovne sposobnosti i ima skrbnika, često puta su slučajevi da osoba koja se zaprima u psihijatrijsku ustanovu i procjena je da bi trebala biti zadržana, a protivi se hospitalizaciji, u tom slučaju se smatra da bi bilo provesti jedan ubrzani postupak lišavanja poslovne sposobnosti i stavljanja i imenovanja skrbnika koji bi donio takvu odluku. Međutim, psihijatrijska bolnica mora u roku od 48 sati obavijestiti pravobraniteljicu o svim slučajevima kada se radi o osobama koje su pod skrbništvom i kada skrbnik daje pisani pristanak a osoba nije zbog svog trenutnog zdravstvenog stanja to mogla učiniti. Pravobraniteljica unutar tih 48 sati kada primi tu obavijest ima pravo provjeravati opravdanost smještaja, međutim mi smo svjedoci, vi ste se pitali zašto određena jedna velika bolnica ima jako malo prijava pravobraniteljici smještaja bez pristanka za razliku od nekih drugih bolnica. Razlog za to su još uvijek proizvoljna tumačenja ja bih rekla, bolnica o tome u kojim slučajevima se treba pravobraniteljicu obavijestiti ali ono što smo mi uočili u praksi, a to je da se često puta dešava ili imamo takve izjave i pritužbe pacijenata, da ih se nagovara da daju svoj pisani pristanak jer u slučaju ako to neće, onda se pokreće mehanizam prisilne hospitalizacije pa onda se kaže, ako će o tome donositi odluku sud, nadležni županijski sud, onda će vaš ostanak u psihijatrijskoj bolnici biti puno duži nego ako pristanete ostati u bolnici.

Završili smo u ime klubova, nastavljamo pojedinačno, slijedeći je kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana pravobraniteljice odnosno zamjenice sa suradnikom, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Ma ja nemam namjeru puno secirati ova izvješća, nešto sam htio načelno reći. Ovdje imamo s jedne strane vrlo precizno izvješće pravobraniteljice, imamo hiperprodukciju osvrta Vlade na to izvješće, dakle stvorila se jedna osjetljivost koje ne bi trebalo biti. Naime, nisu ovdje dva tabora ministarstvo i pravobraniteljica, nego je pravobraniteljica ovlaštenica Hrvatskog sabora koja je dobila specijalne zadaće da određena ministarstva koja se bave ovom problematikom ne bi oboljela od tzv. organizacione sljepoće odnosno ne bi vidjeli određene probleme koji u društvu postaju.

Naravno da treba pozitivistički raditi izvješća, naravno da imate djelomično pravo ali ne treba rasplamsavati te odnose nego treba sagledavati probleme i sagledavati prvo, što je čija uloga, jer doista pravobraniteljica radi bez ikakve namjere da bilokoga, radi na temelju onoga i na temelju uvida u defekte u sustavu, radi na temelju ljudi koji su se obratili jer zbog njih i postoji. I naravno da treba što je moguće lakše i elegantnije sustav izgrađivat, dograđivati, ispravljat određene nedostatke, nego se recimo na javnoj sceni opravdavat. Mislim da je to kontraproduktivno i da ne donosi odgovarajuće rezultate. A da je sustav bremenit problemima, je bremenit problemima. Na našem odboru ja sam prvi put sreo, mislim vjerovatno postoji taj podatak da mi u Hrvatskoj sa 13.4.2016., zapamtio sam taj broj jer mi je to rođendan, da smo imali u registru Zavoda za javno zdravstvo 511 000 osoba sa invaliditetom, dakle svaki osmi građanin RH je osoba sa invaliditetom. Ja u to ne mogu vjerovati, ne mogu vjerovati. Ja mislim da osoba sa invaliditetom ima manje, a možda građana sa funkcionalnim poteškoćama u kretanju u životu ima više, zbog starosti, bolesti itd. oni nisu obuhvaćeni ovim, ali imaju poteškoća. Na čemu ovu tvrdnju gradim? Pa gledajte, mi smo 1990. u mirovinski sustav u kategoriju invalidskih mirovina ubacili 50 000 ljudi koji nisu imali invalidnost, ali su završili u invalidske mirovine. Dakle oni su imali izmijenjenu radnu sposobnost i bili su na skrbi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, eventualno 1997. i '98. godinu. I oni su se vodili pod invalidske mirovine. Hoću reć da politika koja preuzme ulogu struke ima jaki utjecaj na ovaj sustav i da toga ustvari ne bi trebalo biti, odnosno da ovdje treba struka igrati dominantnu ulogu i da ovdje treba gledati cijeli ovaj registar prvenstveno sa pozicija funkcionalnosti u odnosu na nešto. Jer netko tko je osoba koja ima ograničenja, odnosno invaliditet u odnosu na određeno radno mjesto ne znači da mora imati invaliditet u preostalim radnim sposobnostima za neko drugo radno mjesto. Mislim da ovdje mi imamo poprilično kruti sustav i ne djelujemo na promjene, na promjene ovog sustava, a u međuvremenu užasno starimo kao društvo i pojavljuju se novi problemi da i oni koji nemaju, nisu nigdje u registru, nisu registrirani kao osobe s invaliditetom imaju egzistencijalnih problema. Jedan od tih problema je novi, počeo se na neki način davati, odnosno dobivati svjetlo javnosti krajem 2016. godine, a to je ova inicijativa Udruge umirovljenika HT-a o mogućnosti financiranja ugradnje dizala u višekatne stambene zgrade. Ti ljudi, ja sam im neobično zahvalan da su probili jednu, do same europske komisije i dobili potvrde da je to moguće financirati, ali mislim da je izostala i podrška od odgovarajućih ministarstava i regionalnog razvoja i Ministarstva socijalne skrbi da objeručke prihvate te inicijative i da ih zajedno guraju jer je to kruh naš svagdašnji. To je ono što se oko nas događa, to su mogući naši roditelji, naši susjedi.

Želio bih reći da bio bih jako sretan kad bi Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i vještačenje stvarno uspio učinit za ono što se oko njega priča da će on riješiti sve probleme, međutim jako je teško po jedinstvenom kriteriju vještačiti sve ljude. Slažem se i s time što je ovdje rečeno u diskusiji i što je rečeno na odboru, da moramo stvoriti sve pretpostavke da svi subjekti, da sva nadležna ministarstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Ministarstvo socijale i centri za socijalni rad i Zavod za zapošljavanje mogu gospodarstvenici i sam zavod da može inicirati profesionalnu rehabilitaciju i postupak zapošljavanja, prilagođavanja radnog mjesta itd. ja bih to volio, ali bojim se nas, bojim se nas, bojim se naših loših navika, odnosno nerazumijevanja timskog rada i nerazumijevanja, odnosno neprovođenja koordinacija aktivnosti tzv. međuresorske. Ovo nije problem. Problem osoba sa invaliditetom, problem ovog broja, problem nerazumijevanja što je to u toj priči, nije problem jednog ministarstva, niti je problem samo pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Mi smo imali u našoj koalicijskoj Vladi 250 000 invalidskih mirovina. I tadašnji ministar Mirando Mrsić je odlučio da oni koji su prešli 65 godina prelaze u starosne mirovine što je sasvim normalno. I kad im je rečeno da neće izgubiti nula materijalnog prava, nego će dobiti samo drugi status, ipak je bilo nezadovoljstva jer kako smo mi razvijeno društvo i volimo ulovit što je, u nekim gradovima su imali ove dozvole za parkiranje za osobe s invaliditetom na temelju toga što su bili korisnici invalidske mirovine, a ne na temelju stupnja invalidnosti pa je došlo do gubljenja određenih povlastica. Sustav je povukao dobar potez, međutim iskrivljavanje sustava kroz godine nam stavlja prepreke da možemo nešto provesti. Ja bih volio konačno znati čistu definiciju invalidnosti u RH, ono da baš je svima sve jasno i volio bih imat ovo što sam već spomenuo, ovaj funkcionalni pristup prema tim procjenama tko, što, zašto, prema čemu, a ne ovako općenito jer ne mogu vjerovati uspoređujući se sa jednom Njemačkom da je kod njih isto i da je kod njih svaki osmi isto tako osoba s invaliditetom. Prva je kolegica Glasovac Sabina. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Hrelja, dobro ste zapravo apelirali na Vladu da bi trebala shvatiti Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, ali i sve one udruge koje djeluju s ciljem zaštite pojedinih posebno ranjivih društvenih skupina koje se tiču osoba s invaliditetom kao partnere, a ne kao neprijatelje. Ja ovdje želim samo dati jedan primjer zapravo oglušivanja na jedan veliki problem s kojim se suočavaju djeca s teškoćama u razvoju u našim školama. Nažalost, evo sad je prošla već godina i nešto dana u kojima se opetovano povlači pa stavlja u javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i komunikacijskim posrednicima. To je jedan od ključnih oblika potpora i podrške učenicima s teškoćama u razvoju u sustavu i nedopustivo je da se rješenja toliko odugovlače. Uvažena kolegice, ja se slažem da su udruge koje interesno zastupaju osobe sa invaliditetom u svakom slučaju važan subjekt u cijelom ovom uređenju cjelokupnog sustava, ali i udruge, opet moram biti realan i reći ne smiju ultimativno nastupati. Moraju imati razumijevanja i prema drugim udrugama i prema drugim potrebama, dakle ne postoji samo jedna istina. Ovdje postoji puno ravnopravnih istina, između ostalog tu su i djeca sa teškoćama u razvoju i njihovi školski programi i poticanje njihovog obrazovanja. Poštovani kolega Silvano Hrelja, ovo što ste izrekli da postoji određena tenzičnost između ministarstva i pravobraniteljstva, s tim se ne slažem. Ne slažem se iz jednostavnog razloga što mjesto na kojem mi sada raspravljamo to je zakonodavno tijelo i Sabor, a ne teatar. Mi ne promatramo predstavu u režiji ministarstva, niti predstavu u režiji pravobraniteljstva nego mi sudjelujemo u promišljanju zajedničkih politika, zajedničkih ciljeva. Cilj i ministarstva i pravobraniteljstva je da se olakša život i podigne kvaliteta života osobama s invaliditetom i zbog toga ne možemo govoriti ni o kakvoj tenzičnosti, zato što pravobraniteljstvo, ministarstvo nisu došli u Sabor da utisnu svoj mentalni trag, nego su došli podnijeti izvješće i sudjelovati u zajedničkom kreiranju politika koje će podignuti razinu i kvalitetu života osoba s invaliditetom. Ja se vama zahvaljujem na replici, uvaženo kolega Marko, ali ja ću si uvijek dozvoliti i doživljajnu razinu rasprave, nešto na što imamo svi pravo jer na kraju krajeva 15 godina sam ovdje pa sam vidio i odgovora Vlade i izvješća svih pravobranitelja i pravobraniteljica i zbog svojevrsne razlike i prevelike pretjerane obimnosti mislim da je tu unijeta i doza ajmo reći, netko je možda pretjerano bio osjetljiv što nije potrebno. Ovdje bi doista trebala biti ne cirkus, nego arena, ali politička arena gdje bi trebala dominirati argumentirana rasprava uvijek.

Jedni su osoba s invaliditetom, jedni su oni koji imaju invalidnost određenu u sustavu, možemo reći sustavu zdravstva odnosno socijale i onaj dio koji je određivan u sustavu braniteljskome i poznato je da braniteljske odluke o stupnju invalidnosti se razlikuju od odluka drugih tijela koje su bile izvan tog braniteljskog dijela i to je nešto što je nepravedno prema osobama koje zbog toga imaju i niža prava, imaju i niže invalidnine, dok u braniteljskom sustavu imamo vrlo generozne invalidnine. Ma uvaženi kolega Mrsić, namjera je bila u svakom slučaju plemenita i namjera nije napuštena, prema tome prihvaćena i od Vlade, prema tome vidjeti ćemo na kraju da li će to biti to. Ja sam siguran da ste vi u pravu ako se radi o vještačenju opće invalidnosti. Ali ja sam postavio pitanje u svojoj diskusiji i u svojoj raspravi u odnosu na što, kad je pitanju radno mjesto, tu za radnika su potrebne i ... [[Govornik se ne razumije.]] faktori i numeričke sposobnosti i psihomotorne sposobnosti. To znači da određen stupanj invalidnosti na određenom radnom mjestu može značiti da može bez problema odraditi određeni posao, a na drugom poslu je to 100% ograničenje. Dakle, samo u tom dijelu, nisam ja sumnjao u dobru namjeru, ali znam da ne može vještačenje biti jedinstveno aplicirano za sva područja. Izvolite. Hvala vam lijepa. Pa kolega Hrelja, vi ste dobro spomenuli u svom izlaganju da vas je strah navika kada je u pitanju vještačenje. Točno, svih nas je bilo strah kada je počelo s radom jedinstveno tijelo vještačenja kako će to funkcionirati, međutim uredba o metodologijama vještačenja je ipak dala nekakve okvire i mislim da po njoj bi konačno trebali znati upravo ovo što vi govorite, tko su to osobe s invaliditetom, tko su to osobe s tjelesnim oštećenjem odnosno kod koga je tjelesno oštećenje izazvalo invaliditet, a kod koga nije.

Uvažena kolegice, vi i ja već dugo to pratimo i vi vidite da sam ja suzdržan, da znam neki put reagirati, ali da imam povjerenja u ono što ljudi rade i pogotovo ako se vide i mali koraci napretka. Budimo oprezni i budimo zadovoljni ako se kroz sustav jedinstvenog tijela vještačenja u Zavodu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 70% uredno riješi i stavi u određene okvire, a ostalo ćemo morati prilagođavati sustav jer su to specifičnosti u samom sustavu.

I posljednja replika na vaše izlaganje kolega VEšligaj Marko. Hvala potpredsjedniče. Kolega Hrelja, vidim u svom izlaganju, a i nekoliko je tu ljudi ispred klubova i u pojedinačnim raspravama bilo je povlači se pitanje oko pristupa, vi ste konkretno spomenuli višekatnim zgradama. No osim višekatnim zgradama važno je osigurati pristup osobama s invaliditetom i određenim ustanovama i institucijama, centri za socijalnu skrb, zgrade crvenoga križa itd. koji oni moraju koristiti, to bi trebalo biti nešto što je obavezno. A ono što mislim da je jako važno zbog socijalizacije tih ljudi jest pristup određenim kulturnim ustanovama, sportskim borilištima, društvenim institucijama i tu treba jedna prava institucionalna pomoć. Jer male općine i gradovi jako teško mogu takve stvari financirati, snalaziti se kroz raznorazne načine i kroz razne natječaje, međutim to definitivno nije dovoljno.

Slažem se s vama. Ja sam spomenuo zato što je ovo novi projekat i otvorio se kao mogućnost na potezu je Vlada RH da osigura novu nišu za financiranje i izgradnje liftova i da povlači novac iz EU u iznosu od 85% A za institucije je ta mogućnost postojala i prije, naravno da se zalažem da to bude što je siromašnija općina veći prioritet jer nema im tko drugi pomoć. Nisu imali svi sreće da budu razvijeni kao neki gradovi kao Zagreb itd. i po tom principu bi trebalo pomagati, tu bi trebalo obrnuti redoslijed jer veliki gradovi ipak nešto mogu i sami.

Izvolite.

Ja bih možda samo željela reći da Hrvatska po udjelu osoba s invaliditetom koji je oko 12% ona se ne razlikuje od mnogih europskih zemalja. U mnogim europskim zemljama taj je postotak i puno veći. Zašto? Zato što te zemlje osiguravaju puno više podrški i usluga osobama s invaliditetom. Invaliditet se mora promatrati kao rezultat jednog neuspjeha i države da odgovori na potrebe određene kategorije svojih građana. Prema tome, oštećenje nije ono koje stvara invaliditet nego invaliditet stvaraju zapreke u okolini. Ne samo one fizičke, ne samo arhitektonske nego i zapreke koje su nevidljive oku. Mislim da ako želimo stvarno ako smo predani toj zadaći da poboljšamo položaj osoba s invaliditetom onda uvijek od promišljanja svake odluke kod donošenja svakog zakona moramo imati na umu kako će ta odluka ili zakon na koji će način utjecati na položaj i stanje osoba s invaliditetom. Jedino tako možemo krenuti naprijed. Mislim da možda bismo trebali početi razmišljati o tome na koji način promatrati potrebe osoba s invaliditetom kroz potrebu za određenom vrstu podrške. To nisu samo usluge, to nisu samo naknade, to je i promjena stavova na taj način ćemo omogućiti doista jednu punoću života u zajednici. Ona je složena toliko koliko treba biti složena i za svakog građanina RH. Mi trebamo početi razmišljati o tome da uklanjanjem različitih zapreka, uključivanju osoba s invaliditetom u sva područja života, od obrazovanja, od najranije dobi pa sve do starije životne dobi.

Na intervenciju gospođe Knežević imamo dvije replike. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hajdaš-Dončić. Dakle, Vlada ne treba pisati nama obrazloženje na 20 i nekoliko stranica, nego nam treba ponuditi rješenja. I tu je ključno što treba danas biti zaključak svih nas. Dakle, izvješće pravobraniteljice nam pokazuje koji su glavni problemi koji muče osobe s invaliditetom i upravo bih krenuo od onoga što je navedeno kao jedan glavni problem, a to je rana intervencija. Dakle, od rane intervencije preko predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja rješavamo ključne probleme osoba s invaliditetom. Ja bih zamolio predstavnike Vlade da ne pišu isprike nego da ponude rješenja na probleme koje ukazuje Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom. Slijedeća replika je kolega Žagar Tomislav. Izvolite. Uvažena gospođo Knežević, upravo to što ste rekli je zapravo i smisao i ja vidimo smisao i podnošenja ovog Izvješća, kao što su neke kolege rekle nismo mi ovdje da slušamo niti lijepo izvješće niti da kritiziramo Vladu, niti da Vlada nama se opravdava. Ovdje smo s jednim ciljem, a to je da olakšamo život svim osobama s invaliditetom. I ono što RH potpisujući Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom zapravo ratificirajući je 2007. godine sebi uzela kao cilj, a vi ste to naglasili, je upravo socijalno uključivanja sa medicinskog modela invalidnosti da idemo na socijalni model. Ali kad osobe s invaliditetom naiđu na prepreku, onda tu dolazi do invalidnosti. I u tom smjeru još se puno mora. Slijedeća je kolegica Marija Alfirev, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, zamjenice pravobraniteljice i državna tajnice, uvažene kolege i kolegice. Pa evo, ja ću se sad ovako slušajući rasprave sve do sada, nekako ću se nadovezati na upravo ovo zadnje izlaganje, odnosno obraćanje zamjenice pravobraniteljice jer poslala, čini mi se, zaista jednu ključnu važnu poruku koja govori zapravo o tom poštovanju zaista temeljnih ljudskih prava osoba s invaliditetom. Kad ovako sad u Saboru pratim i govorim danas upravo o temi koja je i meni osobno i profesionalno već dio života, preko 20 godina, onda mi se čini da je jako malo vremena jer jedna dakle, cijeli jedan život moj profesionalni, ali prateći s time i život osoba s invaliditetom teško može stati i u 30 minuta ili 10 minuta ili u ovako jednu raspravu, pa mi se čak i ovo malo, tri replike mi se zaista čine nedovoljne kad ste u nekoj temi, nekoj problematici o kojoj biste mogli i voljeli govoriti. Zašto na taj nači? Jedna je kad govorimo o pravu osoba opet na život u zajednici i kad govorimo o tome ima li netko pravo na život u zajednici. Mislim da tu zaista moramo reći da svi imaju pravo na život u zajednici, sad je samo zaista pitanje kako ćemo mi osigurati ljudima odgovarajuću podršku, odgovarajuće uvjete. Samo se zaista o tome radi. Dakle, meni je zaista teško čuti da ćemo govoriti ovdje u ovom domu da ćemo nekome dozvoliti ili nekome nećemo dozvoliti neke oblike usluga jer zaista moramo donijeti takve zakonske okvire, a sukladno tim zakonskim okvirima i usluge i podršku koja će ljudima biti, koja je ljudima potrebna i koja će im biti omogućena. Kroz ovaj moj, dakle počela sam nekih točno '96. godine, pa sad znate koliko je to godina u sustavu što obrazovanja, što osoba, djece s teškoćama i mladih s teškoćama u razvoju, kasnije rada, dakle u nekim segregirajućim uvjetima, isto tako rada u inkluzivnim uvjetima i kad prođete takav jedan profesionalni vijek onda vidite iznutra zapravo koje su sve prepreke, koje su sve teškoće i na čemu treba raditi. I zato mislim da ključan ovaj dom dakle, ključni smo mi zastupnici najprije u tom smislu kakve ćemo zakone donijeti jer jedno je hoćemo li podržati razvoj dalje zaštitnih radionica npr. ili ćemo poticati zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Hoćemo li donijeti takve zakonske odredbe koje će poticati i razvijati različite oblike stanovanja u zajednici ili će razvijati dalje institucijske oblike. Kad kažem institucijske, onda zaista mislim na one segregirajuće, one velike mastodonte, hoćemo li ih dalje poticati, uređivati ili ćemo kažem, razvijati još neke oblike i priznati da nisu dovoljni ovi i ovaj model koji imamo nego da su potrebni još neki modeli koji će biti i podrške koje će biti dobre i zadovoljavati potrebe ljudi sa višestrukim teškoćama, ljudi koje imaju i psihijatrijske dijagnoze i koji zaista zahtijevaju širu i veću pomoć i drugih osoba i cjelokupne zajednice. Naravno, ovdje je istaknuto i ono što je jako bitno osim ovog zakonodavnog okvira, osim napora Vlade koja sigurno radi i vide se u ovih 20 godina veliki pomaci su napravljeni. Prije 20 godina ili 25 godina mi zaista o ovome nismo imali pojma.

Dakle, konačno smo izbacili, konačni smo prestali upotrebljavati izraze i mentalno retardirani i da ne kažem drugi izrazi i konačno govorimo jednim drugim rječnikom što je jako dobro, ali sad trebamo priznati da treba napraviti analizu i krenuti dalje u razvoj. O čemu se konkretno radi? Razvijamo sustav u kojem svakako trebamo razvijati dakle, razvijamo i trebamo dalje razvijati osobnu asistenciju. Da bi razvijali osobnu asistenciju, tko će je provoditi? Ljudi, živi ljudi. Najčešće su vam to žene. Dakle, žene su te koje pružaju podršku drugim ljudima i to najčešće osobama koje su u potrebi ili su starije osobe ili osobe s invaliditetom. Danas u ovoj situaciji imaju osobe s invaliditetom potrebu za osobnom asistencijom i u npr. organiziranom stanovanju i u neovisnom životu dakle, kod kuće. Ja ću vam reći da u organiziranom stanovanju, da biste pokrili 24 sata dnevno, trebate imati 5, 4,5 do 5 osoba. 5 žena koje će pružati potrebnu podršku do broja osoba, to su koje žive u stanovanju u stanu za 5 osoba. Onda sad možete znati kolika je financijska podrška i potpora potrebna svakoj osobi i koliko država treba osigurati da bi mogli osigurati i plaćati tim osobama. Dakle, problem danas imamo jedan financijske prirode da bismo zaista osigurali sustav osobnih asistenata, a drugi vrlo, vrlo brzo ćemo se suočiti s tim problemom koji je galopirajući bi rekla, a nedavno ga spominjemo u kontekstu recimo, turizma i nedostatka ljudi koji će raditi u turizmu, a ja vam kažem da je sve manje osoba, pogotovo žena koje će moći i koje će imati koje će raditi u sustavu socijalne skrbi, u sustavu asistencije, u sustavu njege. Sve više je, iz dva razloga, sve više žena koje odlaze, koje se, napuštaju ovdje ili ostavljaju za sobom i obitelji i svoju djecu, a odlaze raditi dakle, rade kao asistenti, njegovatelji u Njemačkoj, Austriji, Italiji iz razloga što su te plaće daleko veće jer ovdje su priznajmo, upravo plaće njegovatelja i asistenata zaista sramotno male. One iznose negdje od 3 do 3,5 tisuća, maksimalno 4 tisuće i pogotovo kad govorimo o jednom sektoru koji možda nije državni i to je jedan problem kojeg moramo priznati i s kojim trebamo računati jer uskoro nećemo imati s kime održavati sustav, a da ne kažem dakle, sve ono što trebamo dalje raditi, a kad budemo imali i govorili o donošenju Zakona o osobnoj asistenciji, onda zaista svakako o tome trebamo voditi računa. Financije, ljudi, stabilizaciju i vraćat ljude natrag. Jer neće imati tko raditi. Neće tko imati pružati podršku i biti ćemo zaista u još većem problemu, tada ćemo zaista izgleda se morati vraćati instituciji jer nećemo moći stvoriti uvjete da bismo osigurali uvjete za neovisan život u zajednici jer neće imati tko pružati tu podršku. I o tome zaista trebamo voditi računa. Imamo dvije replike. Prvi je kolega Silvano Hrelja, izvolite. Uvažena kolegice Marija, ja sam nadam da sam dobro shvati jer ste vi u jednom trenutku rekli da mi imamo ovdje važnu ulogu i da mi moramo u nekoj budućnosti odlučiti da li ćemo imati zaštitne radionice ili ćemo zapošljavati ljude na otvorenom tržištu rada, da li ćemo imati ovaj ili onaj oblik skrbi. Međutim, vi i ja smo radili u realnom sektoru i dok smo se bavili ovom problematikom smo željeli da nas sa stručnog aspekta oni koji vladaju prihvate i razumiju. E sad smo mi tu i mislimo da mi moramo. Mislim da struka ide dalje i da i danas mi moramo jako usko surađivati sa strukom, a tu je problem što se sve ove godine struka nedovoljno uvažava i ne prati baš trendove o kojima ste govorili koji su vrlo ograničavajući za razvoj sustava i socijalne skrbi, ali i brige o osobama sa invaliditetom. Evo, htjela bih napomenuti, ako sam vas dobro razumjela. Dakle, struka je tu ključna. Evo, možda mi nećete vjerovati ali prije tih dakle, davnih ranih '90-ih godina zapravo smo imali možda najviše otpora ka promjenama i ovim pozitivnim promjenama i uključivanju osoba s invaliditetom u zajednici upravo na razini struke. Dakle, tu smo imali najviše problema i evo tu su i učinjeni neki pomaci, ali još uvijek i danas bojim se da postoji taj jedan otpor ka promjenama upravo među ljudima koji pružaju podršku recimo u institucijama, jednostavno zbog toga što osjećaju možda da su narušena njihova prava što zapravo ne bi trebao biti slučaj i trebali bismo zaista posvetiti sveukupno veću pažnju i edukaciji i senzibiliziranju… Uvažena kolegice Alfirev, naravno da je sad u replici malo vremena dotaknut se svega onoga što ste dobro rekli, ali meni jeste jasno, a vjerujem i vama da je izvješće ovdje, radili su izvješće prije svega stručni ljudi, pametni ljudi i pristojni ljudi i ono je čak i pristojno. Jer ono bi moglo biti i puno žešće. Imamo jedan problem što nama pravobranitelja biramo mi u Saboru, bira ga uglavnom većina, a ta većina bira i Vladu. Pa onda vidimo kod nekih pravobranitelja da su to platili. Platili su, da tako kažem slikovito glavom svoje sukobljavanje s Vladom, tako da se pravobranitelj nalazi u malo nezgodnoj situaciji. Međutim, ako ovo Izvješće dobro čitam, nešto ću o tome više reći u raspravi. Govori nam puno o našem društvu.

Već sam bila rekla da Izvješće je zaista dobro.

Možda bi trebalo i možda bi oni trebali imati i 10 godina recimo mandat, pa da imaju i drugi modeli. Da, ono o čemu govorimo i tada bi možda imali i još jednu, što ste rekli žešću dakle, kritiku i još jedan jači osvrt, ali vjerujem, ali kroz ovo što sad čitamo zapravo prepoznajemo sve one probleme na koje se nailazi. Zaista hvala pravobraniteljici na tome jer bez ovoga zamislite da nemamo recimo ovakvu jednu instituciju, institut pravobranitelja, kako bi tek onda bilo. Slijedeći je kolega Ante Babić. Poštovani zamjenici pravobraniteljice, poštovani gospodine Pekeč i Knežević i gospodin Jurišić, poštovana državna tajnice Pletikosa i poštovana gospođo Bogdanović. Drago mi je, započeo sam s ovim pozdravima upravo da s lijeve strane sjede ljudi iz Ministarstva sada demografije, obitelji i mladih, socijalne politike, oni koji se cijeli svoj život bave ili su im u fokusu osobe s invaliditetom, a također i našoj zamjenici pravobraniteljice u kojima je u fokusu osoba s invaliditetom i sve ono što joj po zakonu pripada i ono kako bi se društvo trebalo odnositi za osobe s invaliditetom. S obzirom na kratkoću vremena ja ću bazirati možda na dvije stvari vezano generalno za izvješće, a onda i jedan dio vezano za deinstitucionalizaciju odnosno zapošljavanje i rad, što mislim da bi bilo dobro kada se govori o ovome Izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Drago mi je što se nastavljam recimo, na kolegicu Alfirev koja je očito o ovoj temi i ima iskustva osoba sa invaliditetom, ja sam jedan dio svog profesionalnog života provodio kako u inozemstvu, tako i u RH za osobe s invaliditetom i moram reći slijedeće. Zapravo u tom vremenu kojem ste vi rekli, gospođo Alfirev, dakle od samih početaka moderne Hrvatske države do danas puno se toga promijenilo i to je dobro. Dobro je da i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom konstantno upozorava na određene stvari, pa time i ovih 600 preporuka raznim institucijama i tijelima vlasti. Neke se od njih za nas koji smo ovdje malo duže u Saboru ponavljaju već iz godine u godinu, ali činjenica je isto tako da se određene stvari događaju, da se poboljšavaju i da zapravo rade upravo za osobe s invaliditetom. Kad kažem u fokusu treba biti osoba s invaliditetom, onda mi dopustite recimo, da opet kažem i određenih saznanja i iskustveno, vjerujem da u RH kad govorite o financijskih sredstvima, postoji dovoljan broj financijskih sredstava kako bi se mogle pokriti sve potrebe vezane za osobe s invaliditetom. Međutim, vjerojatno je to tako zbog nedostatka i državnih institucija, mi smo donoseći određeni zakon u najboljoj namjeri u ovom Hrvatskom saboru, oni su podložni zlouporabama. I o tome vam je govorio gospodin Hrelja govoreći i o broju osoba s invaliditetom u RH, a i ja sam razgovarajući sa krovnim udrugama savezima osoba sa invaliditetom pa i pojedinim udrugama osoba sa invaliditetom saznao da oni zapravo govore da je stvaran broj osoba sa invaliditetom negdje između 200, 220 tisuća. Dakle, mi imamo negdje sada 511 tisuća. To vam zapravo govori da ona prava koje osobe ne bi trebale koristiti, neće sad govoriti ili citirati je li taj broj točan ili nije, zapravo oni koriste oduzimajući ta prava stvarno osobama sa invaliditetom i svim onim potrepštinama koje oni trebaju imati. Kada bismo sada zapravo napravili nekakvu klasifikaciju osoba sa invaliditetom i sve ono što njima treba zapravo u njihovom svakodnevnom životu, onda biste se zapravo zapitali i vidjeli kako je moguće da institucionalni kao država nemamo toliko političke volje da zapravo određene stvari stavimo na svoje pravo mjesto i da te stvari riješimo na pravi način pomažući osobama s invaliditetom, a vi ste rekli, sada upravo zbog nekih malih plaća i asistenata da će gotovo u budućnosti biti nemoguće naći asistente za pomoć osobama sa invaliditetom. Dakle, što se tiče same deinstitucionalizacije, pravobraniteljica kaže da je imala negdje oko 300 ... [[Govornik se ne razumije.]] vezano za socijalnu skrb za ovo Ministarstvo i da su oni zapravo predmet skrbi, a zapravo ne nositelji prava i da same osobe s invaliditetom trebaju odlučivati o svom življenju da li u institucijama odnosno da li udomiteljskim obiteljima kako se ne bi događala određena diskriminacija osoba sa invaliditetom odnosno, kako tu piše, određena segregacija. Dakle, opet ću se pozvati na vas gospođo Alfirev, kada vi kažete da određenoj osobi sa određenim stupnjem invaliditeta treba asistent 24 sata, tri do četiri osobe. Po meni, institucionalno to mogu raditi stvarno specijalizirane institucije i ljudi koji se bave tim poslom, a to govorim iz razloga same deinstitucionalizacije. Kada se govorilo da deinstitucionalizaciju u hrvatskom društvu, onda je struka tada rekla, a imali smo i primjere iz prakse iz Italije, iz Austrije i Njemačke, kada su govorili pazite što radite, to je jedan težak posao, mukotrpan, vi morate napraviti dobre analize, temelje, pripremiti ljude, u krajnjoj liniji i lokalnu sredinu i lokalnu zajednicu kako bismo mogli napraviti jednu bolju, kvalitetniju deinstitucionalizaciju. Međutim, mi smo uvijek donoseći određene konvencije, recimo Konvenciju osoba s invaliditetom koju vi zapravo pratite na vašim stranicama i kada se napravi jedna evaluacija, onda se zapravo vidi da smo mi potpisivali jako puno konvencija, a zapravo ne možemo to implementirati u svakodnevnom životu. Onda smo i tako želeći biti veći katolici od Pape željeli pokazati da mi možemo u kratkom vremenu napraviti deinstitucionalizaciju i transformaciju domova i onda smo krenuli sa najtežim oblicima osoba s invaliditetom.

Dakle, to je jedan mali broj, a i dalje se pune naši domovi, naše institucije. E sad, ako se sjećate, prije mjesec dana smo u jednim dnevnim novinama imali jednu situaciju, jednu scenu, jednu skandaloznu jezivu fotografiju gdje vidite osobu s invaliditetom kako zapravo zajedno gdje na jednom krevetu spava sa štakorom i to je jeziva slika. Ne znam zašto to novinari forsiraju na takav način, mislim da to nije dobro. I onda se radilo o jednoj osobi koja je zapravo bila pionir deinstitucionalizacije u RH o kojoj su BBC, ORF, ARD pisali i radili reportaže kao primjerima dobre prakse kako se deinstitucionalizacija radi. Mi smo tu istu osobu primali recimo, ovdje u Hrvatski sabor. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom su pisali o pozitivnim primjerima u svom izvješću, čini mi se za 2013. godinu, ukoliko se ne varam, da bismo danas tu osobu razapeli putem medija upravo zbog te iste deinstitucionalizacije. Zašto? Mogu spomenuti sad određene institucije i recimo i osobe, odnosno udruge koje su se uključivale u tu deinstitucionalizaciju. Kada imate dobru namjeru i kada imate ljude koji to stvarno žele napraviti na jedan dobar način, onda je to uvijek jedna priča sa sretnim završetkom. Međutim, često puta to nije slučaj. Postoje vrlo ružne stvari koje događaju, u toj deinstitucionalizaciji i kod najma stanova i kod ljudi koji su tu bez nadzora i samih osoba s invaliditetom koji proživljavaju vrlo ružne stvari. Dakle, o tome se trebalo voditi računa, nije se vodilo zato što se tiče deinstitucionalizacije, mislim da je i pravobraniteljica danas rekla da tu treba malo, kao što Talijani kažu, „kalma“ - polako, i treba biti jako oprezan. Vrijeme brzo teče, a reći ću još nešto vezano za zapošljavanje i rad. Dakle, u samom registru osoba s invaliditetom spominje se u ovom Izvješću 240 tisuća osoba, od toga njih samo 6497 osoba je bilo kroz HZZO aktivno onih koji su tražili posao. Dakle, imate jedan bazen od 236 tisuća osoba s invaliditetom koji se na ovaj ili onaj način mogu uključiti na tržište rada jednom aktivnom politikom, tu mislim prvenstveno na Ministarstvo rada, na Ministarstvo prosvjete i obrazovanja i sporta vezano kroz profesionalnu rehabilitaciju, na HGK, kako bi se zapravo te osobe socijalno uključile i kako bi bile iskoristive na tržištu rada u RH. Dakle, mi se kao društvo odričemo jednog ogromnog radnog potencijala i mislim da to nije dobro. Ukoliko postoje određene zapreke, na svima je nama zapravo da razmislimo, da ih uklonimo kako bi se oni mogu što bolje uključiti. Još nešto, treba također forsirati edukaciju prema poslodavcima vezano za zamjenske kvote koji to mogu jako dobro koristiti, odnosno biti na dispoziciji zbog mogućnosti za razinu jedne prilagodbe radnoga mjesta, tj. koristiti sve one benefite koji im stoje na raspolaganju. Nešto je o tome govorila kolegica Ljubica i mislim da je to jako dobro rekla, kako na Odboru tako i ovdje na ovoj plenarnoj sjednici i to je zapravo način kako još bolje možemo pomoći osobama s invaliditetom kako bi vaše izvješće za iduću godinu bilo još bolje. Hvala vam lijepo. Hvala. Uvaženi kolega Babić. Dakle, slažem se, u nekim se stvarima i mogu složiti s vama, ali bih ipak rekla da ja nisam dojma tog da je pravobraniteljica istaknula da bi deinstitucionalizacijom trebalo malo stati ili nekako tu ublažiti. Dapače, mislim da je to u Izvješću vrlo jasno rečeno da treba nastaviti i snažnije, ali ono što, s čime se s vama slažem da treba napraviti, a to sam istakla u svom izlaganju, treba napraviti jednu kvalitetnu analizu, zbog tog sam spomenula i Pravilnik o standardima za pružatelje, pružanje socijalnih usluga, analizu i financijske pokazatelje kako bi se istakle pozitivne strane koje su do sada učinjene, a isto tako da bi se došlo do zakonodavnih modela koji će biti između jednog i drugog kraja onog što trenutno imamo. Poštovana kolegica Alfirev, citiram: Prema podacima o osobama smještenim izvan vlastite obitelji vidljiv je od 2014. do 2017. godine trend smanjenja broja smještaja u domovima socijalne skrbi, ali se istovremeno bilježi povećanje broja smještaja u udomiteljskim obiteljima, obiteljskim domovima. Povećanje broja korisnika u udomiteljskim obiteljima ili obiteljskim domovima smatramo pogrešnim smjerom provođenja politike deinstitucionalizacije. Ovakav oblik skrbi zbog institucionalnih obilježja za odrasle osobe s invaliditetom neprihvatljiv i protivan je konvenciji. Dakle pravobraniteljica nije protiv toga, ali je mislila da se treba ići prvo sa blažim oblicima, sa djecom, a ne sa teškim oblicima osoba sa invaliditetom. Hvala. Prije nastavka pojedinačnih rasprava, intervencija u ime predlagatelja, gospođa Mira Pekeč Knežević, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine podpredsjedniče.

Pravo osobe da ne živi u instituciji protivno svojoj volji je nešto što moramo svi uvažavati i nešto što moramo slušati. Mi kada smo govorili o stanju u institucijama, onda smo govorili na temelju spoznaja koje smo neposredno doznavali temeljem neposrednih odnosa i kontakata sa samim osobama, sa iskustvom života u jednoj instituciji. Kad smo govorili o tome da udomiteljske obitelji ili manji obiteljski domovi jednako tako imaju obilježja i kulturu institucije, onda je to nešto što je jako važno. Prema tome, činjenica da smo za jednu osobu, veliku instituciju zamijenili nekom manjom ne znači da smo je lišili te institucionalne kulture življenja i to je ono o čemu mi govorimo. I kada uspoređujemo institucije pa i udomiteljske obitelji, a u kojoj se mjeri i kako se krše i ne poštuju prava osoba s invaliditetom smještene u udomiteljskim obiteljima, nije samo naš dojam ili nešto što smo mi doznali u našim obilascima, nego je to nešto što je potvrdilo istraživanje koje zajedno s nama provodio studij socijalnog rada iz Zagreba. Ono što želimo naglasiti je da je osnovno obilježje prava na život u zajednici pravo da imate osobne izbore, pravo je na osobnu autonomiju, pravo da se prema vama odnose sa jednim dostojanstvom i ravnopravno kao biću sebi ravnome, to je ono što mi želimo. Mi ne bismo htjeli da se pojedini primjeri otpora zaposlenika u nekim ustanovama koje su se deinstitucionalizirale ili koje su transformirane u centre usluga u zajednici, ne bismo željeli da to bude izgovor da mi ovaj proces ne nastavimo dalje. Mislim da je to nešto o čemu uvijek moramo imati na umu da moramo pitati osobe s invaliditetom što one žele i mi imamo, moramo upozoriti na to da mnoge osobe s invaliditetom su u ustanovama ne svojom voljom i da se njihova volja, i ako je iskazana, ona se ignorira od strane ili njihovih skrbnika ili centara za socijalnu skrb, ali mi želimo da se poštuje ta volja osobe kada kaže da više ne želi biti u jednoj instituciji. Ono što mi imamo ozbiljan problem i što nemamo mogućnosti da osiguramo osobi da živi u zajednici zato što nismo ulagali i razvijali lepezu usluga u zajednici, primjereno, specifično potrebama pojedinih vrsta invaliditeta. Činjenica je da i osobe s najtežim oblicima i stupnjeva invaliditeta mogu živjeti u zajednici ako im osiguramo odgovarajuće i potrebne oblike podrške neovisnom životu. I mi osobe s invaliditetom moramo promatrati kao one koje ćemo od najranije dobi, kada imamo dijete s teškoćama u razvoju moramo razmišljati o tome da ćemo različitim tretmanima, rehabilitacijama i mjerama rane intervencije kako je bilo rečeno u jednom izlaganju, da ćemo im omogućiti da budu sutra produktivni članovi ovog društva koji će sudjelovati i u izgradnji svoje društvene zajednice.

Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana zamjenice pravobraniteljice, možda se mi nismo razumjeli, ali postoji osoba sa invaliditetom koje vam uopće ne mogu odgovoriti, niti razumiju žele li ostati u toj instituciji ili toj zajednici, dakle oni to uopće ne mogu, svjesni ste toga. S druge strane, konkretan primjer, centar Stančić, najteži oblici osoba s invaliditetom, najteži, dakle ne postoji težih u RH. Zar vi mislite da udruga čije dokumente imam ispred sebe, može sa 3 zaposlene osobe uzeti 10 korisnika i o njima kvalitetno skrbiti kao centar Stančić u udomiteljskoj obitelji ili u nekom stanu koji je iznajmljen?

Ja ne bih htjela da se to svede na to. Kao što sam i rekla, ja ne bismo željeli niti da se neki neuspjesi u pokušajima deinstitucionalizacije nekih osoba shvate kao nekakva poruka da mi od toga procesa moramo odustati, da ga moramo usporiti ili da ga moramo na neki način korigirati. Mi smo se, ja bih voljela opet se vratiti na početak i na početku i na kraju rasprave o Izvješću pravobraniteljice uvijek moramo podsjećati na tu obavezu koju je Hrvatska potpisala, koju je preuzela potpisivanjem i ratificiranjem Konvencije.

Pa evo, treba voditi računa dakle, uvažavati naravno prava svake pojedine osobe, ali gledati što je u najboljem interesu te osobe. Postoje brojne konvencije, postoje brojni dokumenti, postoje brojne nevladine organizacije koje se recimo zalažu za ukidanje forenzičnih psihijatrijskih odjela, koje se zalažu za ukidanje psihijatrijskih bolnica. Bojim se da sa jednom potpunom liberalizacijom i ne gledajući što je u najboljem interesu osobe koja ima teške duševne smetnje, koja recimo boluje od shizofrenije, možemo dovesti sebe u situaciju kao što postoje određene zemlje i na zapadu, ali i izvan zapadne Europe da ćemo imati veliki broj beskućnika koji su duševno bolesni, koje nemaju uvida u svoje vlastito zdravstveno stanje i zbog toga ćemo imati pod mostovima i po gradovima sve više i više beskućnika kojih, Bogu hvala, u Hrvatskoj ipak nema toliko puno. Ja bih rekla na ovo vaše izlaganje, samo ću reći vrlo kratko da često puta osobe koje imaju određeno oštećenje, a radi se u najvećoj mjeri o osobama s intelektualnim poteškoćama ili mentalnim oštećenjima, često puta su, vjerujte, dugotrajno institucionalizirane, da ne kažemo smještene dugotrajnije u psihijatrijskim ustanovama samo zato što mi nismo kadri u zajednici u kojoj neka osoba živi osigurati da netko kontrolira uzimanje terapije da ne bi došlo do neželjenih ponašanja zbog neuzimanja, redovitog neuzimanja terapije. Mi govorimo o tim slučajevima. I kad govorite o najboljem interesu, onda ja bih vam rekla slijedeće, da smo mi u jako puno kontakata, neposrednih kontakata sa osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima spoznali da osobe itekako znaju što je njihov najbolji interes. Samo moramo paziti na vrijeme, bez ljutnje. Slijedeći je kolega Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena zamjenice pravobraniteljice sa suradnikom, uvažene predstavnice Ministarstva, kolegice i kolege. Dakle, prije svega da pohvalim ovo Izvješće. Ono je kao uostalom i mnoga izvješća koja dođu u ovaj Sabor slika stvarnosti, možda nekad nije baš prava slika, možda je nekad malo ublaženo stvarno stanje, ali sigurno nam daje smjernice što u pojedinom pitanju u ovom slučaju u životima osoba s invaliditetom možemo, što možemo poduzeti da bi se njihovi životi olakšali i poboljšali. To je zapravo cijela suština i zadaća i vas kao pravobraniteljice i onda i Vlade RH. Mi smo imali ovdje nedavno i Zakon, nije prošlo puno vremena, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, pa evo danas je prilika da ponovo pričamo o osobama s invaliditetom. Bilo bi dobro da još imamo zakona pa da što češće pričamo jer to je način da se ljudi osvijeste s ovim problem. Ja to moram reći iz osobnog iskustva. Ne mogu, bilo bi licemjerno da ja kažem da ja razumijem osobe s invaliditetom, to ne mogu. Razumio sam kratko vrijeme dok sam išao na operaciju koljena kad je bio problem popeti se na stepenicu, a razumjeti osobe s invaliditetom, to je doista pretenciozno, to mogu samo oni koji svakodnevno žive ili s tim osobama ili su sami takve osobe. Same osoba s invaliditetom imaju niz problema. Prvo zapravo što imaju određena tjelesna oštećenja, to je prvi problem. Drugo, interakcija sa okolinom, gdje nailaze svakodnevno na niz prepreka što su nama koji nismo u toj situaciji zapravo uzimamo ih zdravo za gotovo i ne možemo ih razumjeti. I onda treće, suočavanje sa predrasudama, strahovima, nerazumijevanjem. I možda je ovo prilika ovakve rasprave da te stvari osvijestimo kod ljudi i na kraju krajeva da mi zastupnici isto donosimo kvalitetnije zakone, da bi pomogli tim ljudima. Evo, sad neke konkretne stvari koje mi se čine jako bitno iz ovog Izvješća i što mislim sa ovog aspekta kako ja to razumijem i što bi valjalo naglasiti. Prvo, vidimo da tu imamo puno stvari napravljeno, nešto možda i u pogrešnom smjeru, vidimo da se sad razvila i ova diskusija, ali pazite, ako u Izvješću piše da više od 10 tisuća osoba živi pod ključem, da se tako izrazim, zatvoreno protiv svoje volje, onda je to ozbiljna situacija. Negdje prođe kroz zatvorski sustav 6 tisuća ljudi, a u ovom trenutku imamo 10 tisuća ljudi. Uvažavajući i argumente kolega koji su rekli da je to možda nekad jedino rješenje, ali sigurno treba ići u tom smjeru deinstitucionalizacije ovog sustava.

Zaštićene radionice kažu da dobro surađuju sa privatnim sektorom.

Za taj podatak znam, postoje druga poduzeća, strana poduzeća ovdje i kako sam do sad čuo informaciju, oni nemaju problema sa kvotama, a naše javne ustanove, naša čak i ministarstva, mi imamo problema sa tim kvotama. I to nam govorio jednoj široj slici, nije samo to problem sad osoba sa invaliditetom, to je problem općenito hrvatskog društva jer očigledno neke stvari možda i ne odgovaraju nekome da se provode na zakonit način, pa onda dolazimo u ove probleme. Ovakvi problemi kao što su pitanja prava, ljudskih prava osoba sa invaliditetom, nadilaze mnoge struke, mnoge resore i mnoge javne politike. I tu zapravo je i posao pravobranitelja, nije lagan, ja vam čestitam na vašem poslu i znam da morate imate puno znanja, puno volje i puno entuzijazma da pokušate to sve objediniti, da pokušati naći nekakav zajednički jezik. I ono što je sad možda ključ i što vidim kao porazno i poraz institucija RH, na čemu Vlada mora intenzivno raditi, pazite u ovome i vašem izvješću piše da inspektori odu na teren, tamo gdje evidentno postoje nepravilnosti, inspektor se vrati i kaže sve je ok. To nije dobra poruka. Ja neću sad reći, jel' bi ja mogao kao građanin reći da taj inspektor možda … [[Govornik se ne razumije.]] jer pazite, i ovdje možemo uvjetno reći o određenoj vrsti poslovne aktivnosti, određenoj vrsti zarade kod tih pravnih osoba. Da nije inspektor možda dobio kakav mito. Kako je on mogao … [[Govornik se ne razumije.]] Naravno, nećemo ići tako daleko ali možemo reći slijedeće, možda nije čovjek dovoljno educiran. Možda nema dovoljno znanja ili jednostavno gleda uskogrudno samo tehničko, ako postaje rampa, ako obrok stiže u određeno vrijeme, a to što je neko nekom kao što piše u izvješću, uzeo mobitel, pa to spada u domenu ljudskih, pa šta će mu ionako mobitel, dosta mu je sat vremena. Dakle na tome još puno treba raditi, ministarstvo treba ljude, naravno u skladu sa onime koliko mogu ljudi zaposliti, ali moraju zaposliti ljude, obučiti ih da kontroliraju ove stvari jer riječ je o vrlo osjetljivim ljudskim pravim jer tako gdje nema kontrole, zaštite ljudskih prava, vjerujte da će se ona kršiti. I na kraju samo da zaključim, izvješće nam govori u kom smjeru trebamo se pokrenuti, osobno smatram da najveći naglasak treba biti na edukaciji, na unapređenju, obrazovanje, evo sad nam se sprema i kurikularna reforma koja istina, kasni ali tu trebamo još vidjeti, nešto je području strukovnog obrazovanja, nekakvi pomaci su napravljeni i to je jako bitno jer prava koja imaju osobe sa invaliditetom, koja su zapravo statusna prava pa često puta su to prava i za prekvalifikaciju i sve se koriste zapravo kao socijalna prava jer to su jedini izvori prihoda te obitelji. Visoka je korelacija između stupnja siromaštva i života osoba sa invaliditetom i onda je to začarani krug. Ovdje piše 70 000 ljudi koji imaju djelomičnu radnu sposobnost, njih se koristi, to je isto bogatstvo ovog društva. Ti ljudi vjerojatno imaju određene preostale radne sposobnosti i vjerojatno imaju i dobru razinu kompetencija da bi mogli pridonositi ovom društvu a posebno ovo što je kolegica Alfirev govorila, ne samo s ljudima koji će radit s njima nego i oni sami mogu pridonesti u ovom trenutku kad u RH nažalost imamo sve manje kvalificirane radne snage. Prije nastavka pojedinačnih rasprava, pozdravimo studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su sad s nama. [[Pljesak.]] Kakav je trend u Hrvatskoj u zadnjih 8 godina, možda od netko od njih bude i novi premijer ili premijerka. Nastavimo dalje. Slijedeća pojedinačna rasprava je rasprava od kolege Marka Vučetića, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici pravobraniteljstva, poštovane predstavnice ministarstva. Ovo izvješće o kojem danas raspravljamo, izvješće je koje nas stavlja pred određena pitanja i pred određene vizije budućeg svijeta. Dakle, mi se sad nalazimo pred pitanjem hoćemo li biti grabežljivici pripadnicima vlastite vrste odnosno hoćemo li biti grabežljivci koji će uistinu se i tako odnositi prema konkretnim pripadnicima ljudske vrste ili ćemo shvatiti politiku u onom smislu u kojem je to shvatila primjerice Hannah Arendt kad je rekla da je politika instrument ostvarivanja nekog višeg cilja. Budući se svi nalazimo u ovom Visokom domu i budući promišljamo politike dosadašnjih rasprava je sasvim razvidno i da smo se odlučili prema ostvarivanju ovog višeg cilja, onda nešto ovakvo mogu pozdraviti, mogu pozdraviti zbog toga što se radi o našem zajedničkom temeljnom opredjeljenju da budemo sve humanije društvo, društvo koje će umjeti definirati taj nedosegnuti zasad humani cilj i da ćemo mjeru tog humanog cilja i ostvarenje tog humanog cilja mjeriti i realizirati onda kad izvješće umjesto nekoliko desetaka stotina stranica i sažetak izvješća koje iznosi opet nekoliko desetaka stranica, bude sadržavalo samo jednu jedinu rečenicu a to je u RH nema diskriminacije prema osobama sa invaliditetom jer se poštuju ljudska prava. To je ona mjera, to je onaj cilj i to je ona svrha, plemenita svrha, politika prema kojima ćemo se usmjeravati i politika koju ćemo voditi. Sve ostalo je diskriminacija. Kad sam već spomenuo Hannah Arendt, onda ću iskoristiti i njezino određene slobode kao područje ili prostor koji kreiraju mnogi i taj prostor koji j kreiran od mnogih je zajednički prostor u kojem se kreću ljudi koji su jednaki, oni su slobodnom jednaki i jednaki su svojim pravima. Ono društvo koje ne razvija zajednički prostor u kojem se ne mogu kretati mnogi ili svi je društvo koje diskriminira. To imajmo uvijek na umu. Ne mogu s ovog mjesta prešutjeti, da je upravo zbog ovog razloga, što je diskriminacija udar na slobodu i udar na jednakost, da se ja nalazim u stanju otpora prema budućoj refendunskoj inicijativi, koja upravo počiva na diskriminaciji jednog dijela saborskih zastupnika i to zastupnika koji imaju manjinska prava. Jer ne možete sukladno načelu slobode i jednakosti nekoga dovesti u isti prostor i dati mu manja prava. Napravili ste diskriminaciju i napravili smo udar na slobodu. Društvo koje još nije ostvarilo ovaj plemeniti cilj, cilj da neće diskriminirati da će poštivati ljudska prava, ono će u mnogim segmentima ipak određenu populaciju diskriminirati. Žalosno je i tužno je kada čitamo izvješće koje diskriminira osobe na temelju neke od njih, makar dok, medicina ne napreduje trajanje ili trajnijeg obilježja, a to je upravo invaliditet. Jer to nije nešto što možete odbaciti, to nije nešto od čega se možete sakriti. To nije nešto što je odvojivo od čovjeka. Osoba kada je diskriminirana, na temelju nekog svog trajnog ili trajnijeg obilježja, ona je u stanju trajne ili stalne diskriminacije. I zbog toga, dokle god ne ostvarimo, ovaj plemeniti cilj, a to je cilj u kojem neće biti diskriminiranih osoba, koji će svi biti slobodni i koji će biti svi jednaki, mi se nalazimo u stanju humane dijaspore. Nemamo humane domovine, doke god ne stvorimo zajednički prostor, ljudi koji će biti jednaki u 'pravima i koji će biti jednaki u svojim slobodama. Jer kako drugačije nazvati, nego humanom dijasporom, ovaj podatak, da 10000 ljudi protiv svoje volje, tuđom voljom, voljom koja ih određuje na temelju ovog, nekog njihovog obilježja, da se smještaju u institucije zatvorenog tipa. To nisu zatvorenici, nego su to simboli naše nedosegnuti ljudskosti. Ljudskog će biti dosegnuta, onda kada budemo poštivali volju osobe, koja samu sebe određuje i koja se nalazi u prostoru, opet ponavljam, slobodnih i jednakih ljudi. Mi dokle god se nalazimo u ovakvom stanju, da čitamo tužne podatke o primjerice djeci koja nemaju dostupnu ranu intervencijsku skrb, jer nedostaje logopeda, primjerice koje možemo imati, mi se nalazimo u jednom spoznajnom rascjepku, jer kako to možemo shvatiti. Ja ne želim to shvatiti, nego želim djelovati, razvijati, spoznajne strategije, koji će dovesti do toga, da adekvatno odgovorimo na potrebe svih naših sugrađana i neovisno o njihovoj dobi, ali ovisno o njihovim potrebama. Ova spoznajni rascjepk je ujedno i moralni i humani rascjep i mi ga ne možemo preskočiti, ne možemo ga premostiti, ne možemo ga prevladati, jer svaki put ćemo, doke god on počiva, na zaborav početnih pozicija, mi ćemo, preskakanjem, premošćivanjem doći na razvaline ljudskog smisla, a to ne želimo ostvariti i to ne želimo postići. Zadatak svih nas, našeg društva, našeg zakonodavstva, osoba s invaliditetom, osoba koja nemaju invaliditet je da rastemo u ljudskosti i da ostvarujemo mjeru ljudskosti, da ne rastemo u socijalnoj nepravdi, u nebrizi u društvu koje isključuje, jer imajmo na umu, da neki nedostatak, neka diskriminacija, ona nije samo negacija, nego je ona realnost. Jer netko realni diskriminira, i netko realan je diskriminiran.

Na izlaganje kolege Marka Vučetića, imamo jednu repliku, kolega Žagar, izvolite.

Međutim, htio bi jednu napraviti degresiju, vi govorite, kako je zapravo svrha i razvoja ljudskog društva, prihvaćanje onih drugačijih, prihvaćanje onih manjina, jer svi mi u danom trenutku, možemo biti i dio manjine. Međutim, ono što mene nekakvo zbunjuje u cijeloj priči, a volio bi vaš komentar na to, tehnički i tehnološki razvoj je u daleko većom stupnju od ovog društvenog razvoja.

Zahvaljujem kolega na vašoj replici, međutim, imajmo na umu da se taj tehnologijski i tehnološki razvoj odvaja u društvu i da društvo razvija se i da je tehnološki i tehnologijski razvoj, dijelom i proizvod one zakonitosti koje se odvija u društvu.

Mi se kao društvo ne smijemo miriti sa postignutom razinom ljudskih prava i ostvarivanja ljudskih prava, niti sa stanjem razvoja društva, nego trebamo težiti prema tome, da društvo shvatimo kao socijalni organizam i to socijalni organizam koji okuplja sve jedinke, sve ljudske jedinke na određenom prostoru, iako ovo sad ne zvuči pretjerano humano kad govorim o jedinkama, ali želim istaknut da se radi o organizmu koji također se razvija i ide u dobrom smjeru. Sljedeća je kolegica Sonja Čikotić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolege iz ureda pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Današnje izvješće nam govori da smo još daleko od ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom, kako nam je to opisano u konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Za početak složit ću se sa pravobraniteljicom da kad govorimo o osobama s invaliditetom trebali bi govoriti o kreiranju i provedbu javnih politika koje će osigurati da osobe sa invaliditetom ostvare svoja ljudska prava, a nipošto ih ne bi trebali promatrati kao predmete skrbi. Najveći dio osoba sa invaliditetom imaju izuzetno niska primanja, bilo plaće, bilo socijalne naknade i teško žive s tim primanjima. A što kaže Ustav? Ustav kaže da nam svima treba biti osigurana jednakost i iste prilike, dostupnost je ono što smo dužni osigurati svakom građaninu, osobe sa invaliditetom ne traže posebna prava, nego dostupnost, jednake prilike za rad, za pristup svome domu, za javni prijevoz i uključivost u društvu. Radna aktivacija izuzetno je važna. Osobe sa invaliditetom mogu doprinijeti društvu, osobito važno je da se osigura korištenje društvenog poduzetništva i resursa koji imaju udruge i ustanove koje su specijalizirane za osobe sa invaliditetom, što smatram važnim daljnjim smjerom pomoći osobama u njihovoj integraciji u društvu. Tijekom rasprave čuli smo da izvješće ima preko 300 stranica, da je Vlada napisala 21 stranicu odgovora, no kad već pričamo o brojevima, upitat ću tu prisutnu državnu tajnicu koliko je raspisano natječaja za poticanje društvenog poduzetništva i koliko dugo smo čekali od 2014. godine, od kad su nam ta sredstva na raspolaganju, no udruge čekaju, specijalizirane ustanove čekaju, čekaju u lošim financijskim situacijama i čekaju preko 1000 dana, čekale su strategiju, čekale su akcijske planove pa su čekale mjere, čekale su natječaje pa su čekale evaluaciju, čekale su natječaje koji su se provele, ali nije bilo dovoljno novca za sve pa su čekale eto i dočekale provedbu. Lošu provedbu kažu. Dat ću odgovor. Raspisali ste 2 natječaja, reći ću 2016. godine 8 milijuna kuna, a 2017. godine 11 milijuna kuna. I dodat ću još nekoliko brojeva, dodat ću broj od 270 milijuna kuna koliko je osigurano sredstava iz EU fondova za provedbu strategije razvoja društvenog poduzetništva. Zato vas molim odmah odgovor koliko je sredstava od 270 milijuna kuna ugovoreno, koliko je sredstava isplaćeno prema krajnjim korisnicima te koliko je u krajnjoj liniji sredstava ovjereno prema Europskoj komisiji u izjavama o izdacima? Znamo da treba činiti uvijek više, treba činiti i puno više od ovog izvješća i preporuka sve što je navedeno, slažemo se vjerojatno svi ovdje, no da budemo na čisto. Razvidno je da ne činimo dovoljno i razvidno je da ne činimo dovoljno s onim što imamo na raspolaganju za osobe sa invaliditetom.

Imamo dvije replike. Hvala poštovani podpredsjedniče. Poštovana kolegice Čikotić, zbog drugih obaveza nisam bio ovdje tijekom cijele ove rasprave, ali ovo od kako sam tu, što sam čuo, ovo je prvo izlaganje sa konkretnim problemima osoba sa invaliditetom bez nekakvih općih mjesta i floskula koje govore o tome kako trebamo iskorijeniti diskriminaciju osoba s invaliditetom. I ono što mene zanima, a čega ste se dotakli u svom izlaganju, što su ključni problemi i kako te probleme riješiti? I što se tiče ovih sredstava, što se tiče projekata i pomoći i udrugama, a i samim osobama sa invaliditetom. Udruge su čekale, udrugama je izrazito teško poslovati bez financijskih sredstava, zašto nadležni koji imaju i osobe i ministarstvo i djelokrug i sve ne raspisuju natječaj? Koliko će nama trebat da sredstva dođu do korisnika? Znači mi govorimo, brojni moji prijatelji, kolege i poznanici, imaju nažalost, okruženi su s tim problemom osoba sa invaliditetom. A mi kao središnje tijelo državne vlasti ne činite, ne činite, nego sredstva stoje neiskorištena, ne raspisujete natječaj, kada ga raspišete mijenjate poziv ne znam koliko puta, 5, 6 puta, odgovarate u 300 odgovora pitanjima jer niste dovoljno jasno napisali poziv, a udruge čekaju.

Kolegice Čikotić, drago mi je da ste se u svom izlaganju upravo dotakli ove iskorištenosti EU sredstava koje imamo na raspolaganju za osobe sa invaliditetom i to upravo u cilju poboljšanja kvalitete života osoba sa invaliditetom. Ali ono što je žalosno i dobro da ste naglasili je upravo ova sredstva koja mi zapravo imamo cijelo ovo vrijeme na raspolaganju, a to su sredstva koja možemo i moramo iskoristiti upravo da bi poboljšali tu kvalitetu života i to su sredstva kojima možemo doći do ovoga što im je Ustavom zagarantirano, a to je da imaju jednaka prava. Pa upravo iz samog toga što im je zagarantirano Ustavom da svi u ovoj državi moramo imati jednaka prava, a činjenicom da imamo sredstva na raspolaganju ne mogu razumjeti iz kojeg razloga mi to ne činimo Hvala. Što se tiče samog nečinjenja, operativni program ljudskih potencijala je izrazito loše iskorišten, teko oko 5%, sredstva se usmjeravaju na mjere aktivne politike. Ja ne znam kako mislimo razvijati građansku Hrvatsku kada nam civilni sektor, udruge ne dobivaju sredstva, ne raspisuju se natječaji, svi smo svjedoci toga da jedno ogromno nečinjenje u tom resoru, posebno za iskorištenje EU fondova, a isto tako imali smo inicijativu da treba biti dostupan dom. Da, treba biti dostupan dom i da, trebamo ugraditi dizala. Pa, ako dizala trebamo ugraditi i ako kažemo da osobe sa invaliditetom trebaju imati jednake prilike da dođu do svog doma, ne da odu na ljetovanje na otok Hvar, što smo imali priliku čitati iz izvješća da kao preporuča se, pa mogu osobe sa invaliditetom ne ići na otoke, nego neka ljetuju u nekim mjestima pa će im biti manje komplicirano. Znači, nije to da njima bude manje komplicirano. Trebaju biti jednake prilike. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice pravobraniteljice, državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo ga, kad sam govorila u ime Kluba nisam uspjela, naravno reći sve ono što sam željela, ali ponovit ću samo što sam i na početku svog izlaganje u ime Kluba rekla da smatram da je ovo Izvješće opsežno, ali dobro i kvalitetno. I to sam govorila svake godine kad sam imala prigodu govoriti o izvješću pa i u ovom sabornici, a i bilo gdje drugdje. Ovo Izvješće, kao i svako dosadašnje, mnogima služi kao udžbenik. Iz njega poučite podatke kakve god želite i kakvi god vam trebaju. Dakle, kada je RH potpisivala Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom ja sam imala tu čast biti nazočna. Mnogi su nam iz Europe, a i iz svijeta govorili, nemojte to raditi, zašto to radite tako brzo, zašto baš vi morate biti prvi, neće vam to biti lako, to puno košta itd. Tada smo govorili, nije važno, mi znamo da još uvijek nismo spremni u potpunosti provesti sve ono što u Konvenciji piše, ali će nam Konvencija dati vjetar u leđa i na neki način će nas stalno upozoravati što moramo činiti. To je bilo 2007. godine. Do tada ne bih uopće govorila o pravima osoba s invaliditetom, ne na način da ih nije bilo, bilo ih, ali su se osobe s invaliditetom borile i to rekla bih, grčevito i to jako dobro znam, kako bi ostvarile pa i ono najmanje pravo, rekla bi, pristupačnosti da mogu negdje otići. Putem standardnih pravila dok nije došla Konvencija, standardna pravila su nam bila mjerilo i ja sam sigurna da se evo suradnica državne tajnice koja danas ovdje s nama sjedi, dobro sjeća kako smo, rekla bi, drilali po tim standardnim pravilima iz kojih se izrodila Konvencija koju mi danas manje-više provodimo. Rekla sam u početku sve što sam mislila. Zadatak je naš da ju provodimo i da dalje idemo s tim procesom najbolje što znamo i što umijemo, da se što više osoba izvuče iz institucija. Opet kažem, ne nužno oni koji ne mogu, a biti će ih, vidjeti ćete da ćemo jednog dana i o tome razgovarati. Reći ću nekoliko riječi o osobnim asistentima. Danas osobnu asistenciju ljudi koji imaju pravo na osobnog asistenta, nemam tu što reći, zadovoljni su. Međutim, nisu zadovoljni količino osobne asistencije, 4 sata jest premalo i ja to ovdje moram reći. Vi imate danas osobe s invaliditetom koje su od ponedjeljka do petka zbrinute putem usluga koje ima pruža država, da li je to osobni asistent, da li je to pomoć u kući, da li je to fizioterapeut ili patronažna sestra, do 15 sati poslijepodne. Za vikend ništa. Dakle, to je problem. I u ovim trenucima upravo taj problem i rješavamo i pravobraniteljica i ja i Ministarstvo iznalazimo načine kako riješiti problem. Da li će to biti proširivanjem prava osobne asistencije. Zato što smo se mi na početku odlučili na to. Donijet ćemo Zakon o osobnoj asistenciji jednako kao i Zakon o inkluzivnom dodatku. U posljednje vrijeme moramo reći da mnoge skandinavske zemlje upozoravaju na to da je bolje provoditi osobnu asistenciju kao pilot projekt nego je ići utvrđivati kao zakon. O tome ćemo se još dogovoriti. Najmanji je problem napraviti zakon, ali sve osobe s invaliditetom moraju reći što o tome misle, kako i na koji način, koliko je njima potrebno, 8 sati, možete im dati asistenta 8 sati, ali to nekima neće biti dovoljno. Dakle moramo naći način kako ćemo te usluge posložiti na najbolji mogući način da svaka osoba s invaliditetom kojoj je to potrebno, u svako doba imat podršku. Priča završena. Mora imati podršku u svakom momentu. Što se tiče Zakona o inkluzivnom dodatku. Na početku mandata ove Vlade ja sam rekla ministrici, dobro se sjećam kada sam prvi puta ja došla u Sabor, ona u Vladu, isti dan, dočekao nas je problem osobnog asistenta koji je bio u tom trenutku teško rješiv. Našli smo način i ministrica je rekla riješit ćemo ga, makar kako. Premijer je dao zadatak nemojte izlaziti nijedna sa svog radnog mjesta dok ovaj problem ne riješite. Osobe sa invaliditetom ne smiju ostati bez osobnog asistenta. Hvala Bogu uspjeli smo to riješiti. Kako bi još na neki način uspjeli osobama s invaliditetom olakšati, bilo nam je cilj i još nam je i danas naravno, donijeti Zakon o inkluzivnom dodatku. Imali smo priliku vidjeti, taj zakon je već prije nekoliko godina bio pušten u proceduru. Osobe s invaliditetom su odustale od njega i nisu željele da se takav kakav je tada bio predložen donese. Zašto? Zato što je iznos novaca koji je tada bio predložen bio premali. S tim nitko ništa nije mogao. Stoga i danas dobro, dobro moramo razmotriti kolika će to naknada biti najviša, ne treba isto pravobraniteljici i meni. To su različite vrste invaliditeta. Stoga ja vjerujem da ćemo napraviti dobar zakon, radna skupina je počela s radom, ispitati teren, napraviti dobar zakon i ja vjerujem da ona najveća naknada koja bi trebala poslužiti najtežim osobama s invaliditetom neće biti sramotna, da će biti dostatna da osobe s invaliditetom, uz ovu osobnu invalidninu koju smo povećali, o kojoj sam govorila, mogu podmiriti one životne potrebe za koje možda neće imati uslugu. Ili će moći odabrati, dakle kad imaš više mogućnosti onda je to daleko jednostavnije. Mislim da nam je tu doista gorući problem. I u ovim trenucima ovih dana upravo razgovaramo sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje koji će vrlo skoro poslati u javnu raspravu pravilnik kojim će se trebati regulirati pravo na rehabilitaciju, specijaliziranim ustanovama. Do sada, imali ste prigode unazad par godina vidjeti pa i danas, da se razumijemo, da na rehabilitaciju održavajuću čekate nekoliko godina, a počelo se događati već i to da vas iz određenih ustanova upozoravaju na to da će vam poslati dopis kada možete doći, dakle ne da dođete, nego kada možete doći u roku od 36 mjeseci. Prvi je kolega Ivan Ćelić, izvolite. Evo na kraju ove rasprave svi ćemo sigurno se složiti s time da pitanje osoba s invaliditetom je pitanje ljudskih prava, a ne pitanje davanja nekakve socijalne pomoći, pitanje liječenja. Ali kratko bih vas molio samo, vi ste i u URIHO-u zaposleni, važnost je dakle osim državne institucije i jedinica lokalne samouprave, o tome se danas baš i nije previše govorilo, a mislim da jedinice lokalne samouprave imaju svoju odgovornost i moraju dati svoj doprinos kada govorimo o pravima osoba s invaliditetom. Kada govorimo o pravima osoba s invaliditetom, naravno, dobro ste rekli, pravo osobe s invaliditetom je ljudsko pravo. Gdje god krenemo, da li je to zapošljavanje, da li je to profesionalna rehabilitacija, da li je to socijalna politika, neću namjerno reći skrb, jer mislim da je politika ljepše i da je to pravi izraz. Da li je to bilo koji drugi segment pristupačnost koji se odnosi na sve nas, ne samo na osobe s invaliditetom.

Poštovana kolegice Lukačić, ja izuzetno cijenim vaš proaktivni stav u smislu kvalitetnih promjena i znam da se jako zalažete i jako puno radite na tome i volio bih da vam se usliše gotovo sve želje koje ste rekli odnosno koliko ih je najviše moguće uslišiti, a naročito bih se volio da se ono što smo raspravili da se cenzusi za osobnu invalidninu maknu iz razloga što osobna invalidnina je za određene potrebe osoba s invaliditetom i nikada nigdje nije dobro da se ona vezuje sa određuje sa određenim prihodovnim odnosno dohodovnim odnosno imovinskim cenzusom. To je za to treba biti, pa čestitati ću vam prvi ako uspijete uvjeriti ministricu da se to što prije makne. Odgovor na repliku, pardon. Hvala vam lijepa. Da, govorila sam i mislim to tako ja i tako misle sve udruge osoba s invaliditetom i tako misli pravobraniteljica i svi njeni suradnici, osobna invalidnina nije socijalna naknada. Sve cenzuse ćemo s nje skinuti. Ja se toplo nadam da ćemo uspjeti posložiti u Zakon o socijalnoj skrbi sve ovo o čemu ja govorim jer je osobna invalidnina polagano uvod u ovaj inkluzivni dodatak o kojem sam ja govorila.

Podnositelj je Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda na temelju čl. 12. Zakona o istražnim povjerenstvima. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti Izvješće? Izvolite, kolega Ivan Vilibor Sinčić koji je bio ujedno i predsjednik Povjerenstva. Kolegice i kolege. Danas imamo na dnevnome redu Izvješće odnosno rezultate o radu Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda. Radi kratkoće nazvati ćemo ga samo Povjerenstvo za Imunološki zavod jer Istražno povjerenstvo za Imunološki zavod. Prije samoga početka, ulaska u ovaj spis od stotinjak stranica, treba napomenuti da je ovo deseto povjerenstvo od kad je samostalna RH. Treba također napomenuti da je Povjerenstvo radilo otežano zbog nekoliko razloga. Jedan od njih je jako slab dolazak njegovih članova dakle, moram reći, Povjerenstvo je imalo 5 sjednica i 32 zasjedanja u tih 5 sjednica, imalo je također 15 članova. Pa bih htio napomenuti da je prosječan broj članova po sjednici dakle, 4 člana od 15 po sjednici. Prosjek također, prosječan član je bio na svega 9 od 32 sjednice. Bilo je izrazito teško obavljati tu djelatnost zato što je vrlo često falio kvorum. Sjećam se jednog slučaja kada čak 4 puta smo dogovarali da ćemo se naći da utvrdimo nove svjedoke, novu dokumentaciju, pa se to nije moglo u 4 navrata dogoditi. Također, tu su okolnosti što su bili lokalni izbori, podsjećam vas u 5. mjesecu 2017. godine i činjenica da je naše Povjerenstvo koje je zakonski, a znamo da Zakon nije mijenjan od 1996. godine, imalo maksimalno 6 mjeseci, obuhvatilo je 2 ljetna mjeseca, dakle, završavalo je točno tamo 17.9., iza onoga 15.9. koje je po ustavnome roku definiran kao mjesto kada Sabor ne zasjeda. Međutim, normalno da su mnogi zastupnici bili demotivirani da uopće dolaze u sam Sabor, pa tako i na sjednice Povjerenstva.

Tako mi je recimo žao što nisam više puta zvao neke od ovih ljudi koji su ovdje.

Također, volio bih suočiti nekoliko ljudi koji su dali iskaze koji se ne slažu u cjelini i naravno, pozvao bih nove svjedoke, recimo gospodina Roberta Hofera o kojem ću govoriti malo kasnije ili gospodina Ivana Domagoja Miloševića. Svatko od svjedoka normalno govorio je iz svojega kuta, onako kako je on vidio i doživio situaciju oko Imunološkog zavoda. Htio bih reći na početku da je tragedija koju je proživljavao Imunološki zavod, pa i sadašnje stanje iako se nazire ulaskom grada Zagreba, naziru se svijetli dani jer kombinacija prvo lošeg upravljanja jer često direktori nisu imali nikakvog menadžerskog upravljačkog iskustva, niti školovanje za takvu djelatnost. Također kombinacija i korupcije, pa smo mi pobrojali 33 nepravilnosti, od čega ima i kaznenih djela i normalno, to je loše upravljanje sa državne razine odnosno nejasna i nedefinirana politika od strane države, što preko HZZO-a, što preko CERP-a, preko DUUDI, Ministarstva zdravstva i gospodarstva, Ministarstva državne imovine, već tko je u kojem vremenu bio za to nadležan. Znamo da se nadležnost mijenjala više puta. Dakle, sve je to dovelo Imunološki zavod do sadašnjeg stanja. Treba također reći da je napravljeno nekoliko studija od strane direktora, neke od njih ću navesti, koje su plaćene milijune kuna. Studije su bile usmjerene dakle, dano je struci da procjeni gdje bi bilo najbolje izgraditi novi Imunološki zavod. Međutim, pošto nije nikad došlo do takve izgradnje, taj novac je zapravo bačen. I ono što sam naveo prilikom predlaganja same inicijative za osnivanje istražnog povjerenstva je da se povjerenstvo nije bavilo samo prošlošću, odnosno nije napravilo samo presjek kroz prošlost nego je dalo i smjernice za budućnost odnosno što ne treba raditi i koje greške treba izbjegavati da se opet Imunološki zavod ne nađe u lošoj situaciji. Pa krenimo, molim vas, redom. Na stranici 1. imamo sažetak, kao što sam naveo, ispitano je 26 svjedoka. Na 80-ak stranica su zapisnici ispitivanja svjedoka. Većinu svjedoka sam nažalost ispitivao sam, dobro, ne većinom ali dobar dio, što mi je također žao, sigurno svatko od kolega bi mogao iz svojeg kuta još nešto informacija izvući da se doprinese kvaliteta i kvantiteta ovog dokumenta. Također htio bi reći da smo na stranici 103. počeli sa činjenicama odnosno sa samim rezultata, oni se nalaza na jedno 10-ak strana, a nakon toga, nakon činjenice, dolaze preporuke za Imunološki zavod, pa ću ja usmjeriti svoju pažnju, naravno nema smisla da čitam sad te stranice, koga zanima, može proći kroz njih, pročitat ću prije svega odnosno izdvojiti i komentirati ono što je najvažnije iz naših zaključaka. To je nekakav output koji je došao na temelju našega rada. Prije nego idem na taj dio, još se moram svakako osvrnuti na neke indicije koje se nalaze na ovih 80 stranica svjedočanstava koje Imunološki zavod nije uspio istražiti, pa je tako recimo se došlo do informacije da se u Imunološkom zavodu varalo na sijenu. Naime, na objekt u Brezju, naručivalo se mnogo više sijena nego što su životinje mogle pojesti, sijeno se plaćalo ili nikada dostavljeno ili nije nikada pojedeno ili je trunulo, znači loše upravljanje za koje je netko odgovoran. Tu bi bilo zgodno pozvati gospodina Roberta Hoffera dao tome svjedoči koji je bio radnik u to vrijeme međutim zbog nedostatka kvoruma to nije bilo moguće tako da je to jedna cesta, jedna ulica za koju nismo utvrdili koliko je dugačka i kojim putevima ide međutim osobno ću zato što me zanima tematika se potruditi da dođem do istine i da zatvorim i tu ulicu. Pa bi tako zanimljivo istražiti zašto unutarnja revizija nije radila ništa, čak nije niti provjeravala financijska izvješća firme, znači to je bio jedna odjel unutar Imunološkog zavoda koji mora po Zakonu o sustavu unutarnje kontrole u javnim poduzećima postojati u svim javnim poduzećima Imunološkog zavoda jest bio u vlasništvu države, govorimo o d.d., o zavodu d.d. Tijelo je bilo fiktivno, nije provelo financijska izvješća, postojalo je reda radi prema tumačenju naših svjedoka. Također, trebalo bi recimo istražiti zašto su neki članovi 2008. godine imenovani u nadzorni odbor Imunološkog zavoda a nisu smjeli biti imenovani jer tada je u statutu stajalo da ako se želi imenovati osoba iz firme, ustanove, koja posluje sa Imunološkim zavodom da je to prepreka, da je to sukob interesa, da se to ne može. Unatoč tome imali smo tada nekoliko ljudi koji su bili imenovani a nisu smjeli biti imenovani. Tako da ako koga zanima, što sumnjam da je veliki interes, ali mnogo je indicija, dakle u ovih 80 stranica svjedočanstava koje mi nismo uspjeli zbog nedostatka kvoruma istražiti do kraja i zatvoriti međutim poslano je sukladno mojoj najavi, sve ovo je poslano DORH-u sa uputama i možemo samo izraziti nadu a i osobno ću kontrolirati taj proces koliko mi zakon dozvoljava da se utvrde određene činjenice koje mi nismo u svojih 6 mjeseci stigli napraviti. Također, htio bi reći da smo na temelju, odnosno ja sam kao saborski zastupnik u cilju usavršavanja djelovanja istražnog povjerenstva u suradnji sa kolegama pravnicima napisao novi Prijedlog izmjene i dopune Zakona o istražnim povjerenstvima koji bi otklonio sve one greške s kojima se suočavalo i ovo povjerenstvo i ono povjerenstvo poslije za Agrokor, 11. povjerenstvo a koje su proizašle iz ograničenja u zakonima. Jedna od njih je svakako ova ljetna stanka koja jednostavno paralizira rad tako da efektivnog vi nemate 6 mjeseci nego manje od 4. Također mi smo povjerenstvo koje nije ispitivalo samo jedan događaj, jedno razdoblje poput povjerenstva za INA-u koje je ispitivalo 2 ugovora, možda malo šire, nego smo se bavili razdobljem od 30-ak godina, znači tu je mnogo veći broj svjedoka.

Pa bih htio izdvojiti neke od najvažnijih. Povjerenstvo je utvrdilo cijeli niz slučaja lošeg i neodgovornog upravljanja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda kojima je prouzročena financijska reputacijska, kadrovska šteta Imunološkom zavodu odnosno institucijama RH.

Radi se o katastrofalnom ugovoru. Tim ugovorom a to znamo iz zapisa koje smo pribavili od Trgovačkog suda u Zagrebu, tim ugovorom je ta indijska firma uprihodovala barem 6 milijardi i 250 milijuna dolara u svega nekoliko godina dok je u isto Imunološki zavod dobivao bijednih 45 000 dolara za sve to upravo zahvaljujući tehnologiji, znanju, dakle govorimo o no how, govorimo o slanju stručnjaka i edukaciji, svemu tome što stoji u ugovoru između SII-a i Imunološkog zavoda, SII je narastao na najjačeg proizvođača cjepiva u svijetu, kolegice i kolege, danas tj. 2017. kad je ovo pisano, SII je bio najveći proizvođač cjepiva u svijetu gledano po briju doza, ne po profitu ili drugom kriteriju, upravo zahvaljujući našem znanju, našoj tehnologiji koju smo zapravo poklonili ili dali za ništa u davno vrijeme, u sito vrijeme smo uništavali sebe, izgubili tržište. odgovornost za ovo pada na direktora Beka koji je potpisao štetan ugovor i Silobrčića koji ga nije uspio osporiti, odnosno koji ga je produžio. Također još jedan izrazito štetan ugovor koji je potpisan, radi se o ugovoru sa firmom Intervaksa, potpisao ga također gospodin Bek, predviđa golemih 28% provizije za posredovanje pri prodaji distribucije proizvoda Imunološkog zavoda na svjetskom tržištu, dakle što je god Imunološki zavod proizveo i plasirao na svjetsko tržište moralo je ići preko Intervaksa, tako stoji u ugovoru, uz ogromnu proviziju. Sjećam se sa svjedočenja, pojedini direktori su nazivali tu firmu i njezinog direktora mafijašom zbog toga što je radio u Imunološkom zavodu. Također bila je arbitraža sa Intervaksom jer su izgubljeni poslovi, koja je koštala milijun i pol dolara Imunološki zavod 2002. godine i dovela ga na rub stečaja. Odgovornost je također na Beku i Silobrčiću. Nadalje, istraživali smo, što je naravno bilo u fokusu, slučaj kada je novac umjesto u unapređenje rada zavoda ulagan u štedionicu Pantovčak pa tako stoji u točki 3. iz svjedočenja i dokumenata jasno je da štedionica Pantovčak nije bila registrirana za poslovanje s pravnim osobama, osim bankama, već samo fizičkim osobama te se zato poslovni odnos između štedionice Imunološkog zavoda bili nezakoniti. Santini i Silobrčić su to znali, ali su svjesno nastavili dalje s takvim aktivnostima. Te dvije organizacije nisu smjele zaključiti niti osnovni ugovor o poslovnoj suradnji, a pogotovo ne ugovore o depozitima zbog pravne sposobnosti štedionice i njezinog nasljednika, a to je investicijsko komercijalna štedionica. Također, direktor nije smio bez suglasnosti nadzornog odbora, primijetit ćete da često se preskakao taj nadzorni odbor i da je kršen Zakon o trgovačkim društvima, nije smio raspolagati imovinom većom od 5% temeljnog kapitala što je 4 milijuna kuna, a radi se o poslovima od nekih 4 i pol, 5 milijuna kuna u to vrijeme. Štedionica nije bila registrirana za djelatnosti kreditiranja, čime je prekršen Zakon o trgovačkim društvima iz tog vremena, a nastala je šteta od najmanje 10965 kuna koliko je Imunološki zavod isplatio kamata štedionici. Nažalost tu bi mogli govoriti o jednom raširenom sukobu interesa jer i direktor i njegovi suradnici, pa i dio zaposlenika Imunološkog zavoda iz tog vremena je tolerirao te loše štetne ugovore sa štedionicom, zašto? Zato što su njima osobno davani iz iste te štedionice povoljni krediti pa eto su zažmirili na jedno oko i to je prolazilo. Na točki 4. naveli smo jedan projekt koji je bio štetan projekt koji nikada nije ostvaren, a plaćen je. Dakle radi se o vođenju centra odgovornosti, profitni troškovni centar, bio je ugovoren, a projekt nikad nije dostavljen. Date novac protučinidbe nema, odnosno radi se o šteti od 286 000 kuna u to vrijeme, ja vas podsjećam, tada su plaće bila par sto kuna, ako se uračuna kumulativna inflacija tih 286 000 kuna je danas puno bliže 2,8 milijuna kuna po kupovnoj moći.

Još jedan od štetnih poslova bila je kupoprodaja konja '94. i '95. godine u svega nekoliko mjeseci Imunološki zavod je kupio stotinu konja po prosječnoj cijeni 3700 njemačkih maraka po grlu, a poslije ih je prodavao istoj osobi, unutar par mjeseci, za 3750 njemačkih maraka, čime je nastala šteta od 180 000 njemačkih maraka u vrlo kratkom roku od nekoliko mjeseci. Prije nego idem dalje, htio bih napomenuti da su brojni od ovih podataka stavljeni u ovo izvješće na temelju arhiva državnog odvjetništva. Mi smo, kao istražno povjerenstvo koje imamo po zakonu to pravo, zatražili da nam državno odvjetništvo, čak nam je gospodin Bajić, bivši državni odvjetnik bio svjedok, zatražili da sve ono što je u arhivama državnog odvjetništva, a što se tiče Imunološkog zavoda na ovaj ili onaj način, da nam se dostavi da možemo kroz to proći, to je bilo jako mnogo dokumentacije. Pobrojano jest u točki 30. su pobrojane sve kaznene prijave i spisi kojima se bavilo državno odvjetništvo, a koje se tiču Imunološkog zavoda, dakle naša istraga, naše istraživanje je djelomično bazirano i na dosadašnjem ukupnom radu državnog odvjetništva uz znatna proširenja. I naravno sad opet vraćamo to njima na doradu da oni dalje nastave sa nekim stvarima koje su propustili. Idemo molim vas dalje, jedna od ključnih stvari točka 10. matični sojevi virusnih cjepiva, jedna od stvari zašto smo uopće išli u ovakvo istraživanje, nisu procijenjeni niti su ušli u temeljni kapital tijekom pretvorbe i privatizacije, postoje dokumenti za to. Oni su procijenjeni tek 2011. godine, tek 2011. godine procijenjeni su ti sojevi od strane revizorske tvrtke Grant Thorton na nekih 25 do 160 milijuna kuna, da možemo možda govoriti tu o procjeni koja je neprecizna, a odradila ju je struka zato što ne znamo jel firma koja ima nešto tako vrijedno, jel ona ima negativan kapital ili pozitivan kapital, jel velika je rupa od 25 do 160 milijuna kuna. Zašto nije došlo do upisivanja te imovine mnogo ranije? Ja sam se šokirao kad su pojedini, pa i bivši ministri, direktori kazali da se tek tamo 2010., 2011. kad se počelo pisati o tome u medijima saznali da eto to nije procijenjeno, da nije dio imovine. Mišljenje povjerenstva da se sojevi nisu procijenili zbog lošeg upravljanja, neznanja o nepostojanju važnosti istih, teškoća prilikom procjene tako specifične stvari, pa tako je zatraženo 2010. g. negdje u to vrijeme od Ministarstva zdravstva, da se nađe sudski vještak, koji će reći, tj. potvrditi li opovrgnuti, vrijedi li stvari doista toliko, ministarstvo odgovara da ne postoji vještak u Hrvatskoj, sa takvim znanjem, koji bi to mogao napraviti. Ako stoji u zamrzivaču, ne vrijedi baš puno, a ako od njih radite milijardu doza cjepiva, njihova vrijednost, opet možemo govoriti je o milijardama. Ne isključujemo ni mogućnost, izrazito povoljnog stjecanja istih, kod eventualne privatizacije, do koje nikada nije došlo. Imali smo 6-7 slučajeva, odnosno, pokušaja privatizacije i nije isključeno da je netko namjerno ostavio tu imovinu izvan knjiga, da što jeftinije kupi, pa kada kupi, da onda napiše to za sebe i na taj način zaradi.

Naravno, druge institucije će odrediti, što može spadati pod te zakone, što ne. Međutim, ono što je možda jedna od najjačih stvari, koju smo detektirali u cijelom radu, pročitati ću vam cijelu točku. Povodom kaznene prijave, protiv Guste Santinija i Vlatka Silobrčića iz 2000. g. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, odmah formira spis pod br. 298 i to 6. srpnja te godine. Odmah znači traži od Policijske uprave Zagrebačke, odjel za suzbijanje gospodarskog kriminala, da se napravi kriminalistička obrada, sukladno ZKP-u iz toga vremena. 2001. g. Županijsko državno odvjetništvo šalje dodatni zahtjev, a kasnije je upućeno i više pozivnica radi dovršenja kriminalističke obrade, kako bi se nakon toga mogla donijet i državno odvjetnička odluka povodom kaznene prijave. Županijsko državno odvjetništvo zaprima tek 6 g. kasnije nakon kaznene prijave i to 15. veljače 2016. g. odgovor, a zastara je nastupila 29. rujna 2005. g. Dakle, nevjerojatno je da za kazana dijela iz '96., '95. dignuta kaznena prijava tek 2000. g. imamo točne datume, sve je pokrijepljeno, dakle, dokumentima, što iz policije, što iz odvjetništva, tek se diže kaznena prijava 2000. g. da je se MUP-u u Zagrebu, da oni to istražuju i naravno traži se svako malo, imam niz požurnica, dajte nam redite što smo našli, da možemo ići dalje, da vidimo ima tu nešto, da dignemo optužnicu ili da odbacimo cijeli slučaj. Tu se radi o onome gdje nema protučinidbe, o onome lažnom projektu. I zamislite, 4 mj. nakon što zastupa zastara, onda se policija sjeti, da evo imamo tu, vraćamo vam to što imamo i naravno državno odvjetništvo, što može nego reći, stvar je u zastari. Dakle, zaključili smo da je ovaj propust, bio on u ovom slučaju ili namjeran, napravljen ciljano kako bi se dovela u zastaru ova kaznena prijava i zapravo cijeli spis, odnosno, da kriminal ostane nekažnjen. I to je zapravo sramotno za cijelu zemlju i za sve institucije. Bitno je reći, da je Državna revizija utvrdila 2011. g. kako je Pharmagent mora vratiti 8 milijuna kn natrag, međutim, to nije napravljeno, niti će vjerojatno ikada biti napravljeno, jer je ta firma likvidirana, a jedini član, gospodin Škalamera je umro. Direktorica Tatjana Sindik Milošević trošila je od 12-18 milijuna kuna, na izradu studija, o izgradnju novih pogona u Brezju, što nikada nije realizirano, iako je izdana lokacijska dozvola za isto. Znači ajmo reći 15 milijuna kuna je utrošeno, da se napravi dokumentacija, da se napravi novi pogon, sve je bačeno u vjetar i to je više puta ponavljalo kroz sve ovo vrijeme.

Evo, pročitati ću vam naš zaključak, ustanova je uspješno osnovana, ali postupak gašenja trgovačkog društva nije bio dovoljno pravno pripremljen za što je prije svega odgovoran DUUD-i. Uredbom je trebao urediti model prestanka trgovačkog društva, procjenu, primjerene otpremnine dioničarima, reviziju pripremanja, prijenosa cjeline gospodarske i zavoda d.d. u ustanovu, to nije napravljeno, dakle, pravni propust DUUDI-a. Tužno je reći, da danas Imunološki zavod nema niti jednu dozvolu i ne proizvodi ništa, a tamo radi svega jedan doktor znanosti, poznati zviždač Srečko Sladoljev. Direktori su nam svjedočili, kako su iz godine u godinu išli iz jedne institucije u druge, od jednog ministra do drugoga i nije se jasno znalo reći, čija je to odgovornost, čija je to nadležnost, a godine su prolazile. Ulagalo se u projekte, u projekte da se naprave novi pogodni, koji očajnički su potrebni, a koji nisu nikada imali političku podršku jer se zapravo do kraja znalo čiju bi podršku trebali imati. Nije bilo jasne političke volje, treba li nam Zavod ili nam ne treba. Želim ovdje istaknuti nešto što možda nikada nije u javnosti reći, dakle, popratna dokumentacija. Tijekom svjedočenja, više se puta pojavljivao problem neadekvatne dokumentacije, koja je pratila proizvodnju. Dokumentacija povijesno nije bila dovoljno dobre kvalitete i nije se više mogla popraviti. Neke proizvodne procese Imunološki zavod čak i nije imao opisane i zapisane, nego su se prema svjedočenjima svjedoke čuvali u glavama stručnjaka, po njihovom odlasku ili smrti njihovu su nasljednici prema svojem iskustvu i sjećanju primijenili proizvodne procese. Dakle govorim o tome da zavod nije 50 godina imao novi proizvod, a i ono što se proizvodilo nije se zapisivalo, nego je bilo u glavama stručnjaka, nije bilo standardizirano i kad bi netko umro otišao cijeli taj jedan segment znanja bi nestao. Ovdje smo naveli neka od rješenja koji bi to trebali biti novi proizvodi kojim bi se zavod mogao baviti da se uzdigne, jedna od njih je dakle medicinska konoplja, prirodni interferon, medicinski proizvodi za potrebe dijabetičara. Naveli smo također da je potrebno zaštititi zviždače kako bi se suzbijao kriminal učinkovito i efikasno. Htio bih također reći što bi trebao biti temelj za daljnji razvoj Imunološkog zavoda, a to je kapital koji on ima. Naime 2010. godine kompleks nekretnina Imunološkog zavoda u Rockfellerovoj ulici procijenjen je na 121 milijun kuna, 121 milijun kuna vrijedi ono gore u Rockfellerovoj ulici, a u Brezju, u Sv. Nedelji 34 milijuna.

Ja sam svjestan da kako je nepoštovanje bilo prema radu ovog povjerenstva i njemu samom, tako je i sada u Sabornici [[Upadica Milijan Brkić: izvolite gospodine Sinčiću, isprika još jednom.]] Znači Imunološki zavod ima prema procjeni iz 2010. nekih 150 milijuna kuna svoje vlastite imovine, kapitala, jedna od otegotnih okolnosti tu je što su neke od njih opterećeni hipotekama, ali neka je i pola od tog iznosa, to je stvarno ogroman novac koji treba iskoristiti za daljnji razvoj. Za kraj htio bih izdvojiti još da ako je, ukoliko je moguće, treba uspostaviti sustav proizvodnje i prodaje bez posrednika jer su desetljećima posrednici, kao što je Intervaks uzimali ogromne količine novca u tom procesu od proizvodnje do krajnjega korisnika. To je jedan kratki presjek kroz naše, kroz nepravilnosti koje smo utvrdili i kroz rješenja koja smo ponudili. Ovdje na kraju imamo potpise 14 od 15 članova istražnog povjerenstva, jedino fali gospodina Prgometa, ali pošto je bio na 0 od 32 zasjedanja, pravna služba je rekla da to nije niti potrebno, a i već je u to vrijeme negdje bio napustio Hrvatski sabor, nije više bio zastupnik. Toliko za sada od mene, vjerujem da ćete imati određenih komentara i pitanja, stojim na raspolaganju. Zahvaljujem se poštovanom kolegi Ivanu Viliboru Sinčiću, još jednom isprika što sam vas prekinuo. Imamo nekoliko replika. Kolega Vilibor Sinčić, evo gledajući stanje samoga Imunološkoga, njegove obaveze koje su, ja mislim u onom trenutku još dok sam bio ministar bile negdje oko 100 milijuna kuna dospjele i nedospjeli i gledajući da postoje brojne vanjske silnice koje pokušavaju preuzeti onaj najvredniji dio imovine, a isto tako vidimo da je iz cijelog ovog istražnog postupka se pokazalo da brojni elementi domaći su bili tamo vrlo, ja ću reći pohlepni pa su pokušali utržiti nešto tijekom mandata. Sad gledajući najnoviju situaciju, grad Zagreb pokušava, dogovara, u nekom dogovoru je sa Vladom da bi postao strateški partner, da li vi vjerujete da grad Zagreb može donijeti tu promjenu da se napokon tim poduzećem upravlja kao jednim kvalitetnim, strateškim trgovačkim društvom il će tu i dalje biti potrebna pažnja i pozornosti Sabora i svih ostalih tijela? Odgovor kolega Sinčić, izvolite. Hvala vam podpredsjedniče Hrvatskog sabora. Moj glavni cilj kao zastupnika i nas kao stranke da Imunološki zavod nastavi svoju proizvodnju u novim pogonima, da se tamo i dalje proizvodi, da se vrše edukacije, da se rade znanstveni radovi. E sad kako to postići? Najsretniji bih bio kad bi to ostalo u državnom vlasništvu, najbolje središnje države, ako treba i lokalne države, međutim mi imamo negativna iskustva da ono što je državno se loše upravlja. To nije zato što je to državno, nego zato što je Hrvatska korumpirana zemlja premrežena klijentelizmom, nepotizmom. Kako će gospodin Bandić, čovjek koji je često u društvu zaposlenika USKOK-a i DORH-a upravljati tom imovinom, ja samo mogu se nadati da će upravljati dobro. A htio bih spomenuti ovdje primjer kako se upravljalo za vrijeme gospodine Vrdoljaka. Međutim isteklo mi je vrijeme pa ću to nastojati kasnije, ali to jasno dočarava da politika jednom rukom želi, a drugom ne želi i u tom konfliktu i stradavaju resursi, ljudi i gubi se vrijeme. Zahvaljujem na odgovoru poštovanom kolegi Sinčiću. Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Kolega Sinčiću, puno toga ste napravili u ovome povjerenstvu, vi kao čelnik i povjerenstvo za sve probleme koje ste naveli i po pitanju kvoruma, međutim ovdje ste naveli i korupcija i loše upravljanje. Vi ste ga nazvali jednom grobarom Imunološkog zavoda i veleizdajnikom, da li je i ova povjerenstvo, imate li dokaze, je li je to upućeno mjerodavnim institucijama? Inače, gospodin Silobrčić je i jedan od čelnika stranke Pametno pa me zanima sad vaš stav jel vas je gospodin tužio jer jednostavno sve što je izašlo o tom problemu moramo javno i glasno i govoriti.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo, kao odgovor na vaše pitanje ja ću vam samo pročitati toč. Povjerenstvo je utvrdilo, osim ovdje opisanih djela, odnosno nedjela od strane gospodina Silobrčića, više je nedorečenih, nejasnih, nepotupunih, neispunjenih, a plaćenih poslova koje je ovdje teško pobrojati sklopljenih od strane direktora Silobrčića u ime Imunološkog zavoda. Brojne takve nepravilnosti utvrdila odnosno potvrdila je Komisija HZZO-a osnovana 2000. godine. Ja osobno smatram, ispitujući odnosno na temelju svjedočenja gospodina Silobrčića da je on bio previše školovan i previše inteligentna osoba da nije znala što i kako radi za vrijeme svog direktorskog mandata, a pošto se radi o razdoblju od prije gotovo 30 godina, ako bi se radilo o nekakvom progonu, tu se mora pozvati na nezastarijevanje dijela iz pretvorbe i privatizacije odnosno ratnog profiterstva i pratit ću taj put do kraja da vidimo je li to pravno moguće ili ne. Zahvaljujem na odgovoru kolegi Sinčiću. Naveli ste da je u Imunološkom zavodu utvrđen cijeli niz nezakonitosti, pogodovanja, izvlačenja novca pa i kaznenih djela. Zanima me da li su sami djelatnici Imunološkog zavoda primjećivali te probleme odnosno da li su o njima pokušavali izvijestiti Upravu Imunološkog zavoda, da li su pokušavali komunicirati sa javnošću, da li je bilo zviždača i ako ih je bilo, koje su mjere nakon toga poduzete od strane te iste Uprave, koje su mjere poduzete od strane mjerodavnih tijela i kako su na koncu-konca sami ti zviždači završili. Da li su zviždači bili nagrađeni za ukazivanje na nepravilnosti ili su možda snosili sankcije, dobivali otkaze, prijetnje i sudske tužbe. Evo i vi ste dobili sudsku tužbu od gospodina Silobrčića.

Evo, kad govorimo o zviždačima, napomenuo sam dolje kako se zviždači nisu štitili, ne štite se u RH niti dan danas, a kamo li prije 30 godina u vrijeme kada nije bilo društvenih mreža, kada su standardi demokracije bili mnogo niži. Imate ovdje zanimljivo svjedočenje njegovo na jedno 5 strana, dakle tu je zapisnik. Tu je također svjedočenje Katarine Kardum koja je navela niz stvari gdje je došlo do kršenja. Dakle, radilo se o tome da su važni poslovi, da su čak neki vrijedni ugovori raspolaganje imovinom trebali po zakonu biti odobreni od nadzornog odbora, nisu bili, a oni koji su na to upozoravali, njima je branjeno da dolaze na posao, čak su bili pokušaji otkaza. Međutim, konkretno kod gospodina Sladojeva, on je dobio presudu i mora biti vraćen na posao te mu je isplaćena manja odšteta za to odnosno te izgubljene plaće, a Zavod i direktorica ... [[Govornik se ne razumije.]] je kažnjena novčanim iznosom. Zahvaljujem kolega Sinčić na odgovoru. Sad otvaramo raspravu. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Započeti ću ovu raspravu u ime Kluba MOST-a jednom preporukom za sve zastupnice i zastupnike koji možda nisu imali vremena pročitati opsežno izvješće o radu Istražnog povjerenstva za Imunološki zavod. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, molim vas nađite malo vremena i pročitajte Izvješće. Isto tako pozivam novinare i najširu javnost da utroši malo svojeg vremena, skine Izvješće s internetskih stranica Hrvatskog sabora i pročita ga. Naime, tih 110 stranica nisu običan i uobičajen dosadan birokratski materijal. Riječ je prije o trileru koji bi uz malu doradu državnog odvjetništva mogao postati i vrlo zanimljiv krimić. Kažem, mogao bi jer vjerojatno taj krimić ipak nećemo nikada gledati. Šteta. Svi potrebni elementi za dobar pretvorbeno privatizacijski krimić su tu. U jednoj priči uloge igraju. Imamo jedno nekad strateški važno hrvatsko poduzeće temeljeno na proizvodima koji su rezultat znanja i pameti domaćih ljudi. Imamo pretvorbu tog istog hrvatskog poduzeća u dioničko društvo ponadasve pravičnim i smislenim hrvatskim zakonima. Imamo i element mističnosti u vidu nekoliko epruveta s virusnim sojevima zaraznih bolesti vrijednih desetke i stotine milijuna kuna za koje se godinama ne zna čije su, tko ih koristi, niti koliko i kome plaća za korištenje. Hrvatski krimić ne može bez barem nekoliko političara.

Imamo niz tipičnih tranzicijskih direktora koji znaju sve o svemu osim o onome što bi trebali raditi i za što su postavljeni da rade. Imamo financijske savjetnike, kvazibankare i slične stručnjake kojima ti isti tranzicijski direktori daju depozit gotovi novac uz simboličnu kamatu, a onda taj isti novac uzimaju u zajam uz višestruko veću kamatu. Začudo, koliko se vidi putem se ništa barem od glavnice nije pogubilo. Imamo neke čudne poslove kojima se one tajanstvene epruvete s virusima prodaju na drugi kraj svijeta za neki kikiriki zajedno s cjelokupnim tržišnim udjelom tog istog ponosa hrvatskog znanja i pameti. Imamo trgovačkog posrednika koji koliko se vidi, ne treba nikome i ništa posredovati, ali ga to ne prijeći da zaračuna i naplati svoju proviziju za robu koja se kupuje odavno uhodanim kanalima, a prodaje se sama od sebe. Naravno, da ne bi bilo pogreške, za svaki slučaj zastupnik proviziju obračunava i naplaćuje dvostruko. Imamo niz elaborata kojim se rješava budućnost tog sjajnog dioničkog društva, a sve za cijene koji su zaista prava sitnica. Imamo i nešto i nekretnina, što vlastitih, što prodanih, što unajmljenih i preuređenih, ne zna se s kojoj namjenom. Naravno, gdje su nekretnine, tu su i građevinski radovi. Pa i malo žbukanja privatnih kuća. Imamo neku čudnu agenciju za lijekove i medicinske proizvode, koja traži, da se propisi provode, pa čak i kada se radi o proizvođaču u većinskom vlasništvu države. Imamo marne direktore, postavljene po stranačkoj liniji, koji kupuju proizvodnu opremu po Kini, znajući da s tom opremom proizvoditi niti mogu niti smiju. Imamo i nekoliko 10-taka, konja, pravih konja, životinja za koju je potrebno unajmiti, dograditi štalu, da bi ti isti konji onda bili vraćeni prodavatelju po višestrukoj nižoj cijeni. Naravno imamo i nekoliko stotina radnika, koji imaju običajnu ulogu u ovome, kao i u svim sličnim privatizacijskim komadima. Od samih upravljača u jednom strateškom poduzeću, preko ponosnih malih dioničara, do mjeseci bez plaće i poslovno uvjetovanih otkaza. Stožera za obranu normalnog života sve to uz zapažene, karakterne role sindikata i sindikalista, te jednog klasičnog zviždača. Imamo čudnovatog kljunaša sastavljenog od dioničkog društva, koji nema ljudi, proizvodnih pogona ni novaca, ni ustanove, koja služi isplati plaća, ono malo očajnih radnika, koji nisu sami otišli ili ih nije otjerao netko od sjajnih menadžera. Imamo natječaj za strateškog partnera, pisan za poznatog partnera koji propada, kada se na taj isti natječaj javlja projekt radničko građanskog dioničarstva. Imamo jednog gradonačelnika, koji novac građana namijenjen komunalnoj infrastrukturi, grada, koji puca po šavovima, velikodušno nudi za projekt o kojem niti što zna, niti bi trebao znati. I na kraju, da bi krimić bio kompletan, imamo i u priči glavnog državnog odvjetnika, koji o priči nema pojama, jer ga njegovi podređeni nisu izvjestili, a ako i jesu, nastupila je zastara. Scenarističko, režisersko glumačka ekipa, ovog komada bez pjevanja ali s puno plakanja je zaista prvorazredna. Evo, samo nekoliko, svima poznatih imena, bivši ministar Andrija Hembrang, Željko Reiner, Ana Stavljenić Rukavina, Rajko Ostojić, Zdravko Milinović, Andro Vlakušić, Siniša Varga, Radimir Čačić i Ivan Vrdoljak. U epizodnoj ulozi je i bivša primjerka Jadranka Kosor, jaka i menadžersko savjetnička i nadzornička ekipa, od akademika Vlatka Silobrčića, Guste Santinija, preko Velimira Sriće, Stjepana Tureka, pa do Ivana Rude. Nezaobilazni su u izvješću spomenuti, nespomenuti direktori i ravnatelji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U ulozi većinskog vlasnika Imunološkog zavoda, s kojim ne znaju što bi počeli, Luka Vrban, Eduard Kunko, Stjepan Turek, Branko Malenica, Zdravko Lončarec, Ljubica Đukanović, Većeslav Begman, Tihomir Strizirep, Siniša Varga. Iako ih izvješće poimenične ne navodi, ne treba biti nepravedan, pa spomenuti Zlatka Matešu, kao direktora Agencije za restrukturiranje i razvoj od '92.-'93. kasnije i ministra gospodarstva '95. i kako mu vole tepati, najdugovječnije predsjednika Vlade RH od '95.-2000. Zatim Ivana Penića, predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju od '93.-'95. ministra privatizacije i upravljanja državnom imovinom '95. a kasnije i ministra unutarnjih poslova'96.-2000. Te Milana Kovača predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju '95.-'96. i ministra privatizacije od kraja '96.-'99. Završim ovo uzbudljivo nabrajanje imenima gl. državnih odvjetnika od 2000.-2018. čiji podređeni ili nisu utvrdili nikakve nepravilnosti ili su ih svojim marom i zalaganjem dotjerani do zastare. To su Radovan Ortinski, Mladen Bajić i Dinko Cvitan. Poštovane zastupnice i zastupnici, kao što sam rekao, svi elementi za dobar krimić, nalaze se u ovom izvješću. Jedini je problem, da se danas svi pravimo da se to nije dogodilo. Da ne postoji zakon o nezastarijevanju kaznenih dijela ratnog profiterstva i kaznenih dijela iz procesa pretvorbe i privatizacije i da nas se ova krimi priča ne tiče. Čekamo da odradimo i ovu točku dnevnog reda i krenemo dalje. Priča o imunološkom je prošlost, a od prošlosti se ne živi. Radije govorimo o nekim sasvim virtualnim reformama, o potrebama većeg ulaganja u istraživanje i razvoj. Čudimo se zašto mladi i ne samo mladi odlaze. Govorimo ali ne radimo ništa. Jednostavno uništavamo zadnje mrvice onoga, što su nam prethodne generacije ostavile i mirimo se s tim da našoj djeci nećemo ostaviti baš ništa osim dugova. Žao mi je što ću to reći, ovako jasno i otvoreno, ali bojim se da je priča o Imunološkom zavodu završena, kao i niz drugih pretvorbenih i privatizacijskih priča. Jednostavno, neki su napunili džepove, račune i sefove, neki drugi, svakodnevno pune autobuse za obećane zemlje. Već godinama smišljamo demografske mjere nudimo koju tisuću kuna za svako nerođeno dijete. Doslovce molimo mlade da ne odlaze. Potičemo gospodarske inicijative, slavimo svakih 10-tak otvorenih radnih mjesta, kao civilizacijski doseg. Pišemo panegirike svakom pojedinom mladom čovjeku, čiji projekti uspijevaju u Hrvatskoj, klanjamo se pred svakim tko je spreman u Hrvatsku donijeti i novac i ne pitamo odakle mu taj novac, je li ga zaradio legalno ili jednostavno dobio na lutriji. Plaćamo najskuplje svjetske konzultante da nas savjetuju, polažemo nade u skupe odvjetnike da nas izvade iz neugodnih situacija koje su nas zadesile i koje smo eto, naslijedili. Dovijamo se kako maknuti jaram ovrha, natječemo se tko će za koju stotinu kuna više podignuti minimalnu plaću, hvalimo se svakim novozaposlenim pa iako se radi samo o osposobljavanju za rad. Puni autobusi svejedno odlaze u Njemačku, nacionalni avioprijevoznik ponosno objavljuje promo materijale s nove linije za Dublin. Čuli smo u nedjelju da ljudi ne pristaju lako na šarene laže i to je naša snaga.

Poručujemo li mi to dobrim ljudima koji su nas izabrali da su glupi i da ih preziremo? Da nas njihovo mišljenje, njih jad ili njihova ljutnja ne zanimaju? Da im uopće nije tako loše kako govore, da smo im oslobodili desetak ili čak stotinu kuna smanjenjem porezna na dohodak? Da svakog mjeseca sve više troše i da su prazne trgovine čak i u središtu glavnog grada pogreška njihovih bolesnih očiju? Mogu se samo nadati da ne. Govorimo li im mi to da se onaj tko misli da njihovo mišljenje, njih jad i njihova ljutnja zaslužuju našu pozornost, jednostavno ili nije normalan ili je neprijatelj tog istog naroda? I opet, mogu se samo nadati da do ga još nismo stigli. Zato kolegice i kolege, idite i širite optimizam. I ne spominjite kupus tranzicije, ne spominjite Imunološki zavod, ne spominjite Prvomajsku, CROMOS, TLM, DOIOKI, DINA-u, sutra možda još neke divove hrvatske industrije, ne spominjite sav taj kupus naše tranzicije jer to povijest, od povijesti se ne živi, moramo gledati u budućnost. Dame i gospodo, legendarna je hrvatska šutnja, može hrvatsku narod šutjeti, šutjeli smo desetljećima, većinom šutim i danas, šutimo u Hrvatskom saboru, a kad progovorimo, udaramo u zid Poslovnika, vremenski ograničenih rasprava, jednominutnih replika, povreda Poslovnika koje možda to jesu a možda i nisu. Dijelimo jedni drugima opomene, međusobno si zabranjujemo govoriti. Osnivamo istražna povjerenstva i gušimo ih prvom prilikom zbog navodne vladavine prava. I kada govorimo ne slušamo se. Šutjeli smo o Imunološkom, one koji su se usudili progovoriti, nazivali smo luđacima. Sklanjali se od njih, uvodili mjere, pisali elaborate, nakrupno i nasitno potkradali kako je tko mogao i ovisno koliko blizu ga je smjestila njegova stranka. Oslanjali smo se na stranačke prijatelje ili drugove. I šutjeli. Danas govorimo kako nismo znali i kako hitno trebamo nešto učiniti. Idite i širite optimizam jer nema čuda, ostaju samo nikad napisani kriminalni roman dok čekamo reforme.

Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa ja ću krenuti od onoga što su činjenice a ne ovako kako je to prethodni kolega izrekao u svome stilu. Dakle, bila sam članica ovog povjerenstva i zaista je to bilo u periodu kada smo imali i malo vremena ali ono što je proizašlo iz svega toga je opsežan materijal koji je dostavljen svima i javnosti i gdje se može vidjeti kronologija događanja što se događalo od početka same privatizacije pa nadalje i ono što treba reći da Imunološki zavod je slijednik Kraljevskog zavoda za proizvodnju animalnog cjepiva protiv boginja koji je osnovan davne 18893. godine. Dakle, ima tradiciju 124 godine da bi se kroz razdoblja mijenjao sa svojim nazivom i funkcionirao je tada početkom 90-ih kao poduzeće sa svih 8 sektora. Djelatnost poduzeća je bila i znanstveno-istraživački rad i prerada kemijskih proizvoda, proizvodnja lijekova, a isto tako farmaceutskih kemikalija, i to seruma, cjepiva, krvnih derivata, dijagnostika, alergena te drugih bioloških preparata za preventivnu i terapijsku uporabu. Znači glavne grupe proizvoda su bile bakterijska i virusna cjepiva, serum, interferon, krvni derivati, razni dijagnostici, reagencije te alergeni. Dakle vrlo značajno djelovanje ovog poduzeća za kojega moramo reći da je u vlasničkoj strukturi sada Imunološkog zavoda d.d. 79,38% je država, dakle Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, Ministarstvo državne imovine, Centar za restrukturiranje i prodaju i to sve skupa čini tih 79,38%, dok je 20,62% su ostali mali dioničari. Ono što treba reći da je u prethodnom razdoblju taj zavod imao vrlo značajnu doseg i prodaju, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i u svijetu gdje je cjelokupnu prodaju obavljao, između ostalog i preko jednog Kanadskog poduzeća. U svome, u vrijeme pretvorbe poduzeća raspolagalo se, kao što je već spomenuto, brojnim poslovnim prostorima, između ostalog to su u Rockfellerovoj 9 objekata i u Gundulićevoj, te gospodarstvo u Brezju i početkom '90.ih je donesena odluka na sjednici Upravnog odbora o privatizaciji, to je 92.godine gdje je ista dostavljena i Agenciji za restrukturiranje i razvoj. Dakle procjenom cjelokupne imovine utvrdili su se ukupne vrijednost pojedinih dionica i temeljem važećih odluka se ukupne dionice su 50% dionica je prodavano uz popust, a preostalih 50% se prenosilo, prenijelo u fondove, dakle temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća. Kako je postupak tekao? Tekao je na način da su te dionice mogli otkupiti i kupiti zaposlenici, ali mogli su i kupiti i u javnoj objavi i svi ostali zaposleni u tijelima državne uprave, u pravnim osobama u društvenom vlasništvu koje nisu podlijegali pretvorbi, dakle bila je javna objava. Moramo reći da u tom razdoblju je sklopljeno oko 600 ugovora i rok za otplatu tih dionica bilo je 5 godina u obrocima, dok su neke osobe otplatile u cijelosti te dionice. S vremenom kako je postupak trajao do '97.godine se sveo broj dioničara na svega 368 koji je tada, u tom periodu su tražili i produženje rokova pa su neki rokovi produženi na čak i do 15 do 20 godina za veći broj tih dioničara. Do 2002. ostalo je svega 136 malih dioničara koji su otplaćivali svoje dionice, dakle taj interes je postajao sve manji, a sve veći udio je imala država, odnosno zavodi i ministarstva i centri koji su na taj način preuzimali sve veći broj dionica i udjela u vlasništvu. Međutim, vrhunac svih problema dogodio se nakon toga kada je 2015.

Normalno, u cijelom ovom periodu je postojao problem financiranja, smanjivale su se razne uprave, direktori itd. snalazili na različite načine kako će opstati i ostati na životu, kako će isplatiti plaće. Dio je sredstava je došao na način da se kreditom, podignutim kreditom su se spašavale isto tako i obveze i plaće. I za taj dio kredita su isto tako preuzimala su se jamstva, državna jamstva i normalno u svim tim odnosima društvo nije moglo, postajalo je sve nelikvidnije, iako je iz revizijskog izvješća koje smo imali vidjeti od '95. do 2001. je poduzeće poslovalo pozitivno i imalo je i dobit pa čak i nakon toga, iako su poslovanje je bilo sve teže i sve neizvjesnije. Točno je da su se događale određene negativne radnje u smislu da se nije razmišljalo o tome kako unaprijediti proizvodnju, da se nisu poduzimale prave radnje za obnavljanje i ulaganje u opremu, da se društvo isto tako devastiralo i kadrovski pa onda se smanjivao broj kadrova, ali ne samo što se smanjivao broj kadrova, nego se smanjivao broj kvalitetnih stručnih kadrova koji su na taj način odlazili iz zavoda, prema tome na taj način sam zavod, s obzirom da je bio na jedan način državni, a zapravo pravi titular nikada nije preuzeo odgovornost za poslovanje, društvo je s vremenom padalo i u veće probleme pa je tako tijekom 2016. nakon svih ovih radnji bilo više puta i blokirano. Isto tako i 2017. Prije toga, u 2013. smo imali čak pokušaj da se društvo odvede u stečaj, da bi na taj način možda pokušalo se restrukturirati i pretvoriti u nešto kvalitetnije. Međutim, tada trgovački sud to nije odobrio. Ono što treba reći da je dodatni problem, upravo, postojanje društva d.d. i ustanove, gdje je u Imunološkom društvu d.d. ostale su zapravo kompletna imovina, dok je 2015. u 10. mj. kompletno svi zaposlenici, koliko ih je tada preostalo su prešli u ustanovu. Tada su se napravile određene radnje da se ta dva društva ipak povežu, jer normalno, jedno bez drugog, ne ide. Međutim, donosile su se određeni ugovori i odluke o pravu korištenja poslovnog prostora i opreme isto tako i o preuzimanju ISO certifikata i žigova, koje su vezane uz samu djelatnost. Međutim, kompletan zapravo, ugovor i kompletno poslovanju i ugovor o prijenosu imovine nije sastavljen, pa je tako i u tim uvjetima zapravo bilo nemoguće, da se poslovanje nastavi u nekakvim normalnim uvjetima. Normalno, ovdje imao dioničare, koji su mali dioničari, koji imaju svoju imovinu u svom kapitalu, a s druge strane nemamo kapitala s kojom možemo nastaviti proizvodnju i proizvoditi nešto što će donositit novu vrijednost. Dakle, nakon svega ovoga, u tom tijeku, je utvrđeno i da određena imovina nije bila sastavni dio imovine, a to se i u jednoj rekapitulaciji poslije i utvrđuje da su to ampule seruje virusa morbila, rubiole i parotitisa. Da bi, evo, nakon svih tih muka, zapravo se donijela odluka o tome, da ipak Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske krene u obnovu cijele proizvodnje, odnosno, one proizvodnje, koja je važna, koja je strateški važna za RH. Prvenstveno se to radi o virusnim cijepovima i lijekovima, koji nastaju i kivnih pripravaka iz krvne plazme. Dakle, to je ono što je temelj, da bi ovo društvo moglo dalje raditi. Dakle, ono kao strateški tvrtka, može na taj način doprinijeti, da imamo što kvalitetniju opskrbu takvim lijekovima i pripravcima, s obzirom da je poznato, da smo, kao dio EU čija se zapravo, krvnih pripravci, u EU, su svega pokriveni sa 40% svojih potreba za potrebama za lijekovima iz krvi i na taj način, a sve ostalo, ukoliko se uvozi iz bilo kojih drugih dijelova svijeta, postoji opasnost širenja zaraznih bolesti. Dakle, sa ovim sporazumom, koji se predviđa da će se dogoditi, a na samoj skupštini Grada Zagreba je već donesen u tom smislu, dokapitalizacija koja je jedini oblik, da se cijelo društvo pokrene, Grad Zagreb, će uložiti 110 milijuna kn, dakle 35 milijuna za obaveze prema dobavljačima, 32 za pokretanje proizvodnje virusnih cijepova i 43 za modernizaciju opreme i pogona. Dok, sa sporazumom i samom Vladom Republike Hrvatske će se zapravo pronaći model kako da onda postojeći kapaciteti koji se mogu iskoristiti, da se iskoriste, odnosno, modalitet, na koji način, zapravo, uči u neku možda novu i novi pogon ili u novi objekte. Dakle, unatoč svim sigurnim propustima i u 30 g. poslovanja koje je sigurno bilo, ono što nas zanima, zanima nas da se proizvodnja nastavi i da na taj način, zapravo spasimo Imunološki zavod i da ono što je jako važno a to su krvni pripravci i svi lijekovi koji iz toga onda možemo dobiti da oni ostanu za RH. Sljedeća rasprava, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče poštovani predlagatelju predsjedniče Istražnog povjerenstva, kolegice i kolege, ja se ne bi složio sa kolegom Nikolom Grmojom da je ovo dobar scenarij za jedan solidan krimić, ovo je po meni, ovo su sjajni prilozi za analogiju hrvatskih gluposti, odnosno ključni dokaz da mi ne znamo cijeniti što stvorimo i da smo vrlo talentirani da zbog vlastitih ambicija uništimo sve što vrijedi. Mislio sam da nakon 14 g. politike u Hrvatskom saboru, da sam doista sve vidio i da me ne može ništa iznenaditi što ćemo vidjeti u ovom Istražnom povjerenstvu za Imunološki zavod, međutim, prvo moram zahvaliti kolegi Sinčiću koji je predsjedavao, odnosno koji je bio predsjednik ovog povjerenstva i organizirao sastanke i saslušanja da je bio vrlo temeljit i vrlo uparan i vrlo ustrajan i na njemu je bio najveći dio posla ovog istražnog povjerenstva. Ja jesam bio na najvećem broju sjednica poslije njega koji je sve vodio, neke slike mi nisu, odnosno čitam ih tek u izvješću, ali mislim da sam sasvim dovoljno čuo da bih mogao vidjeti jednu atmosferu kroz godine i rezultate sustavnog uništavanja nečeg što je vrijedilo, od čega se moglo napraviti jako dobar posao i jako dobru poziciju u farmaceutskoj industriji i to ne lokalnoj razini, nego svjetskoj razini, ali je to zbog ambicija pojedinaca, zbog neznanja, ne činjenja, neznanja u upravljanju, u rukovođenju, u iskorištavanju svojih intelektualnih potencijala nije učinjeno, kao što nije nikada učinjena ni tehnološka prilagodba sukladno novim tehnologijama koje su se ovih 30 godina razvijala, nego se to ustrajalo da se radi na stari način, da se pod svaku cijenu rađaju kompromisi sa sindikatima, da se štite radna mjesta koja nisu trebala Imunološkom zavodu, a da su odlazili oni koji su bili nužni da bi se to stručno moglo razvijati, odnosno da bi se moglo konkurirati sa svjetskom farmaceutskom industrijom. Dakle ono što sam tu doživio kroz ova saslušanja kojima sam sudjelovao je doista da se nije dogodio niti jedan ravnatelj koji je uvažavao onog prethodnog. Nije se dogodilo slučaj gradonačelnika Belišća, koji je nastavio, sadašnji naš kolega Dinko Burić, koji je nastavio sve projekte svog prethodnika, završio ih i nastavio sa novima, to se u Imunološkom nije dogodilo. Svaki koji je došao na rukovodeće mjesto je bio najljepši, najpametniji, sve je znao, o svemu sve i to je moj dojam da se tako događalo i svatko je bio i na saslušanju na stupu sa pozicije hvalite me usta moja, ja sam sve radio kako treba. Pa čak i oni koji su imali kaznene prijave koje su završavale pod zastorom su na isti način nastupali. Ono što je doista i prekrasno bilo i fascinantno da jedna osoba koja je bila i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i predsjednik nadzornog odbora je prilikom davanja iskaza totalno patila od amnezije, ama ničega se nije sjećala, nego u ponovljenom pitanju se tek sjetila da su ipak članovi nadzornog odbora primali neku naknadu od 300 do 500 kuna, ali svih događaja se nisu sjećali. Dakle, inicijali su S.T. ovdje osobe koja je davala svoj iskaz u istražnom povjerenstvu. Ne bih se složio s onim što je rekao kolega Nikola Grmoja, mi podcjenjujemo kineske tehnologije ili tehnologije daleko istočnih zemalja. Ne bih unaprijed osudio zadnji pokušaj preuređenja i dizanja kredita iz, ako se ne varam 2013., ako se ne varam, ne bih ga tako osudio i gledao negativno, on ima negativan ishod, tadašnji ravnatelj je odlučio srušit jednu etažu da bi se uredio prostor i nabavio je opreme u vrijednosti milijun dolara, znate za šta bi ta oprema služila? Za nešto što je, ovo što ću vam reći je jako tužna spoznaja, da jedna Hrvatska sa, u dijelovima čak i razvijenom farmaceutskom industrijom, razvijenim proizvodnjama nekada za potrebe zdravstva, danas ne proizvodi ni vodu za injekcije, dakle ta oprema, neraspakirana, dan danas leži u Brezju, nikad montirana u vrijednosti milijun dolara za proizvodnju vode za injekcije po posebnom postupku ona mora biti, ajmo reći ne destilirana, nego redestilirana i stalno mora cirkulirati u određenim uvjetima, barem po onom što su nam tamo pojasnili. I da se razumijemo ovo što imamo sada, ja bi bio sretan da se nađu stručnjaci koji će iz onoga što je ostalo, a ostalo je nešto u par derutnih frižidera, u ampulama, koje vrijede po procjenama stručnjaka od 25 do 160 milijuna kuna, u onim procjenama, da postoje ljudi koji su od toga spremni napraviti nove generacije cjepiva i novu generaciju sojeva. Jer oni Indijci koje je spomenuo kolega Vilibor Sinčić su na jednu šaku ampula napravili cijeli biznis. Nisu oni samo te ampule razrijedili i stvorili cjepivo, oni su odgojili, jer to je jedan poseban način ili uzgojili novi soj virusa koji se kasnije razrjeđuje i stavlja u cjepivo. Možda on nije, jer kažu da su ovi naši originali, a da su oni duplikati što bi značilo da od ovih originala bi mogli, ako postoje stručnjaci, ponovno nešto napravit jer za njih kažu da ako su u tim čuvanim uvjetima da nemaju roka trajanja ali nisam optimista da je to moguće. Svi me uvjeravaju da su stručni ljudi koji su to radili u većini otišli a da ne govorimo o tehnologiji krvnih pripravaka, da ne govorimo o tehnologiji seruma i tehnologijama koje su se relativno dobro razvijale i onda stale u Imunološkom zavodu. Prema tome, želim svu sreću novim koji su ušli u ovu priču i grad Zagreb, želim da ima stručnjake da bi ovo moglo razvit ali nisam optimista, kažem ja ću im prvi čestitat ako uspiju, nisam optimista a ustanovu koja je u vlasništvu RH, koja je 2015. registrirala Vlada RH, u kojoj su prešli zaposlenici, naravno stoje ljudi koji obitavaju u prostorima koji su vlasništvo Imunološkog zavoda d.o.o., sojevi su državno vlasništvo koji čuvaju zaposlenici koji su zaposlenici u državnoj ustanovi, ali u prostorima tvrtke Imunološki zavod d.o.o. Mislim da oni uredno i zasluženo primaju plaću jer su zaposleni u ustanovi koja je osnovala RH a to što ništa ne rade, pa nisu jadni 100 ljudi, nisu oni krivi, vidite da se ni sindikat u zadnje vrijeme ne oglašava, a uredno dobivaju plaću za nešto što ne rade. Ali ja vas molim, ova priča ne može tako nastaviti nego se mora doista završiti, nešto se mora pokrenuti, to je mogu reći neka pat pozicija iz koje se mora naći neko rješenje. Možda će kažem, ovi pregovori Vlade sa gradom Zagrebom uspjeti. Dakle, ono što moram isto tako reći, isto je na razini dojma jer radije ću s vama dojmove podijeliti iz ovog istražnog povjerenstva nego ono šta piše ovdje jer ovo su fakti koje možete uvijek pročitati i možete uvijek sa njima baratati.

Mislim da je ovdje koliko je kolega Vilibor Sinčić napao činjenja koje jesu, ja se s time slažem, odnosno nisu sankcionirana samo zbog toga što je isprovocirana zastara jer su tu ljudi bili istovremeno i članovi uprave odnosno savjetnik i predsjednik nadzornog odbora i dioničari i doista su bile radnje sa raznim kamata i štedionicama. Može pričat tko šta hoće ali to se iz aviona vidi da je bilo financijskog inženjeringa, to šta institucije sustava nisu radile to, možemo samo mi reći državnom odvjetniku itd., međutim svi su na neki način patili od zaborava i svi su prali ruke. Ono što je opožareno, mi oživit ne možemo i ne treba nitko očekivati da ćemo mi moći ni krivce privesti pravdi jer nije učinjeno kroz period od 30 godina i zato mislim da u konačnici želim zaključiti ispred kluba GLAS-a i HSU-a da istražno povjerenstvo za period od 30 godina doista nema smisla osim ako želimo biti zainteresirani i saznati kako je to propadalo jer je previše vremena proteklo bez obzira šta se kolega Nikola Grmoja poziva na Zakon o ne zastari djela kod privatizacije, to je daleka priča, te privatizacije su išle po tadašnjim zakonima i po tadašnjim mogućnostima, ovdje su priče puno jače od same privatizacije jer su malverzacije koje su nastale uslijed tih privatizacija a tu su odgovorni pojedinci, tu su odgovorne uprave i želim reći da mi se čini da istražna povjerenstva za ovakvu problematiku i za takvo dugi period nemaju smisla a ovo neka bude prilog stvarno za antologiju hrvatske gluposti i neka bude štivo svima onima da smo bili tako loši u upravljaju i čuvanju onoga što je bilo dobro, što je stvoreno dobro, što je stvorila hrvatska pamet a dozvoliti da jednostavno netragom ode odnosno da se ne iskoristi. Naravno da ću kao član povjerenstva sa zadovoljstvo glasati za ovo izvješće, kako je i sam predsjednik Vilibor Sinčić rekao, da je imao više vremena i da nismo išli u dugo toplo ljeto, možda je moglo biti i još kvalitetnije ali hvala mu na trudu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hrelji. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Kažimir Varda. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, tolko koliko smo zainteresirani za sudbinu Imunološkog zavoda kao strateškog poduzeća je i broj nazočnih u dvorani. Ovdje sam nabrojao 4 člana Istražnog povjerenstva i jednog svjedoka, kolegu Vargu. E sad, da se ne ponavljam. Cijeli problem Imunološkog zavoda nije samo nastao zbog menadžmenta, kakvog-takvog, nego je nastao i zbog loptanja između ministarstava, Zavoda i DUUDI-ja koji je kulminirao 2013., 2014., i 2015. I ono što je kolega Varga kao svjedok iznio zapravo je upravo temelj ove moje konstatacije. Ako imate Imunološki zavod koji proizvodi proizvod za zdravlje ljudi, a u nadležnosti je Ministarstva gospodarstva kao trgovačko društvo i DUUDI-ja jer je tamo imovina državna, onda vam je sve jasno. Taj sastav se precrtava i na skupštinu, taj sastav se precrtava onda i na nadzorni odbor. I to je sve. Svak ima svoju politiku i to nastaje loptanje. I to je loptanje bilo nazočno cijelo vrijeme dok nije došla ova Vlada Andreja Plenkovića. Danas bivši ministar gospodarstva, ja ne znam da li je on uopće znao da mu je Imunološki u nadležnosti, ne znam. Ali već sada izražava sumnju o budućem razvoju situacije oko Imunološkog.

2. politička volja, to je upravo ovo što sam sad rekao ukratko i u toč. 5. krvni pripravci su pitanje nacionalne sigurnosti i stvarno jesu. I tu je Istražno povjerenstvo apsolutno u svom izvješću podcrtalo ono što je zapravo najvažnije i o čemu ću se ja referirati. Što se tiče političke volje, rekao sam već da je nastalo loptanje između nadležnosti pojedinih ministarstava i fondova, DUUDI-ja, Zavoda za zdravstveno osiguranje i zbog sastava same skupštine Imunološkog zavoda. No moram konstatirati da je gradonačelnik grada Zagreba, grad Zagreb 2014. godine, već sam mahao s ove govornice s tim materijalom, dostavio Vladi zahtjev i prijedlog za strateško partnerstvo i ministarstvima. Ni jedan odgovor, ni od Ministarstva gospodarstva, ni jedan odgovor, čak ni na požurnice. Dakle, predlaže strateško partnerstvo Vladi RH da se riješi problem Imunološkog zavoda kao poduzeća od strateškog interesa za RH. Ni odgovora. Pitamo se zašto grad Zagreb? Pa zato što je to jedna od jačih lokalnih ili regionalnih jedinica sa pristojnim proračunom i zato što su djelatnici Imunološkog zavoda građani grada Zagreba. Jel to dovoljan razlog? Je li to dovoljan razlog? Nakon štrajkova, zahtjeva, plaća itd., itd. E sad, napokon prošle godine Vlada gospodina Plenkovića Andreja prihvaća prijedlog gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića odnosno grada Zagreba za strateško partnerstvo i formira Povjerenstvo od 6 članova, predstavnik Ministarstva gospodarstva, Ministarstvo zdravstva, državne imovine i 3 člana grada Zagreba. I donose u ožujku ove godine, nakon 12 sjednica Prijedlog Vladi RH. Toliko o političkoj volji. Prijedlog kojim se predlaže Vladi da se prihvati strateški partner za pokretanje proizvodnje Imunološkog zavoda između RH i grada Zagreba u jednakim vlasničkim odnosima. Evo političke volje. Grad Zagreb je već na skupštini grada Zagreba donio prošli tjedan Odluku o prihvaćanju strateškog partnera, a očekujemo da će Vlada ovih dana donijeti također istu odluku. Ja sam jutros direktno postavio predsjedniku Vlade to pitanje i dobio pozitivan odgovor. 5. – krvnih pripravaka. To je ono nešto što zapravo mora zabrinuti sve naše građane i naše zdravstvo u cijelosti. Kad smo pokazali političku volju da riješimo proizvodnju u Imunološkom zavodu, onda upravo i zbog krvnih pripravaka, lijekova koji se dobivaju iz krvi, što je bitno zbog nacionalne sigurnosti, a Istražno povjerenstvo je posebno na to ukazalo, da su krvni pripravci pitanje od nacionalne sigurnosti jer je to i preporuka medicinske struke, a i dosadašnjih iskustava je to najbolje za vlastito stanovništvo jer se koristi krv, vlastiti krvni pripravak od krvi vlastitog stanovništva zbog iste biološke baze. Tako sam zadnji put za ovom govornicom govorio o tome, ne bih dalje dužio da vam ne oduzimam vrijeme. Iz tih razloga, očekujući odluku Vlade, očekujući da će Vlada donijeti nacionalni program opskrbe RH krvnim derivatima radi osiguranja nastavka proizvodnje lijekova iz krvne plazme građana RH, u Imunološkom zavodu, klub stranke Rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, i ja osobno prihvatit ćemo ovaj prijedlog i preporuke istražnog povjerenstva. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Kažimiru Vardi. U ime predlagatelja, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite.

Htio bi u ovom izlaganju u ime predlagatelja još nekoliko stvari napomenuti, pa tako recimo na strani 107 bi htio napomenuti, dakle stoji ovako, ugovorni odnosi između ustanove i trgovačkog društva koje sam spomenuo, nisu regulirani na dovoljno visokoj razini. Prema svjedočenju direktora Bojana Benka, računi za režije se moraju dvaputa fakturirati te na novoj fakturi još jedanput platiti PDV čime se šteta čini ionako veća šteta siromašnom zavodu. Onda dalje na stranici 108, točka 28., direktor Mario Meštrović, jedan od posljednjih direktora, potpisao je ugovor sa DUUDI-jem prema kojem bi država trebala plaćati naknadu Imunološkom zavodu za čuvanje sojeva, ali isti nikada nije zaživio a danas bi se ta obaveza odnosila na Ministarstvo državne imovine, odgovornost za isto snosi i Institucija za državnu imovinu. Znači ako nešto što je državno vlasništvo čuva trgovačko društvo, pravno je moguće da država daje nekakva naknadu zavodu za to čuvanje, već je ugovor bio spreman ali nije nikada zaživio, to bi opet bila jedna financijska injekcija da zavod stane na svoje noge, znači to je odgovornost onih koji se bave državnom imovinom. Dalje na stranici također istoj, točka 29., vrlo važna stvar, aktualna, koja će imati svoje reflekcije u budućnost, ja sam pitao pomoću zastupničkog pitanja što je s time, još nema odgovora. Dakle pitanje vlasništva nad matičnih sojevima ostaje središnje pitanje i danas budući da indijska državna farmaceutska firma HLL Biotech vrši pritisak oko ispunjenja ugovora iz 2013. godine, hrvatska strana za sada ignorira ispunjenje ugovora. Spomenuta firma ranije, Serum Institute of India, nekad je bila državna, u ovim 30 godina je privatizirana i sada indijska je strategija da druga indijska firma ova HLL ponovno se vraća u Hrvatsku gdje imaju dobru suradnju i hoće uzeti te sojeve. Potpisan je određen ugovor 2013. godine pa ćemo mi dati te sojeve opet uz nekakvu naknadu, međutim do danas se još ništa oko toga ne dešava a Indijci žele da uvoz zaživi i traže tu svoje, dakle čekamo odgovor od ministarstva, još ga nisam dobio, to je nešto će nas u budućnosti čekati. Neki od svjedoka su bili snažno za taj ugovor, da je on dobar, neki su bili protiv njega, da je to opet jedno obezvrjeđivanje, evo pozivam struku šta je od toga točno, inače ne radi se o matičnim sojevima, nego o radnim sojevima dakle oni koji nastaju razrjeđivanjem matičnih. Na strani 110, točka 32., e to je jedan od najzanimljivijih primjera kako je zapravo sukob nadležnosti, nedostatak volje devastirao Imunološki zavod. Odgovornost za događaje oko pokušaje sanacije 2014., 2015. godine, za vrijeme Meštrovića direktora, leži na nedosljednoj politici tadašnjeg Ministarstva gospodarstva Ivana Vrdoljaka kao nadležnog za Imunološki zavod d.d. za trgovačko društvo. Ministarstvo šalje gospodina Meštrovića jednom rukom za direktora Imunološkog zavoda koji provodi aktivnosti za oživljavanje proizvodnje i preseljenja pogona. On se tu silno trudio, borio se za dozvole i sve ostalo, međutim kada je trebalo sve te korake potvrditi na skupštini, kad su vlasnici trebali glasati, e onda drugom rukom ista ta država koja očito ima suprotne politike, odnosno predstavnici HZZO-a, DUUDI-aj, CERP-a a osobito DUUDI-ja jer znamo da DUUDI-ja imenuje Vlada RH, znači isti taj Vrdoljak, poništava cjelogodišnji rad svog kolege i ruši zapravo cijelu priču. Znači s jedne strane ga šalju tamo da radi, da troši resurse, ulaže u radne sate, usmjerava politiku firme u jednu stranu, e onda kad to treba sve potvrditi na skupštini, ista ta država, imenovani poslanici od istih tih ljudi, kažu ne može. znači totalni apsurd i mislim da je jasno, ovo je samo jedan presjek što se događalo svih ovih godina. Zahvaljujem poštivanom kolegi Sinčiću. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite.

Međutim činjenica je šta je i kolega Sinčić i ostale kolege, on kao predsjednik povjerenstva kazao, ovdje je bila visoka korupcija, loše upravljanje, politički utjecaji i zbog toga se dogodilo ovo što se dogodilo, pa ja vjerujem da je tu bio uključen i uvozni lobi. Činjenica je da su ovdje spominjani i visoki akademici, znači visoke znanstvene elite koje su znale a nisu utjecale na nepropadanje tog Imunološkog zavoda i činjenica je da je to najveći grijeh. To je grijeh tih struktura koje su znale, a ništa nisu uradile.

Što kazati? Još jedna priča gdje institucije nisu radile svoj posao. Povjerenstvo je odradilo u okviru svojih mogućnosti ono što je trebao odrediti. Što će odraditi institucije tj. oni koji su trebali goniti sve ove odgovorne? Da li će odgovorni odgovarati, to ćemo vidjeti, ali inače je pravilo bilo do sada u RH, kad god se nije mogao riješiti problem, osnujmo povjerenstvo. Vjerujem da ovo Povjerenstvo koje je odradilo svoj posao ozbiljno, da će se prekinuti ta parola. Znači, uvijek je bilo osnujmo jedno povjerenstvo da se ne riješi problem, da se ništa ne dozna, ali evo, osnovali smo Povjerenstvo, al ozbiljnost i rad ovoga Povjerenstva, pogotovo kolege Sinčića, bez obzira što je on naveo da je bilo brojnih problema oko kvoruma i oko svih tih problema, ali je činjenica da je dalo određene rezultate na ovih 110 stranica koje su pred nama kao Izvješće. Institucije kao i u drugim stvarima nisu radili. Pa evo, možemo usporediti i s aferom Agrokor. Da su institucije radile svoj posao mi danas ne bi imali ovaj problem oko Agrokora, ne bi imali jednoga čovjeka koji je desetljećima držao za gušu cijelo hrvatsko gospodarstvo, ali naravno da je tu i Vijeće za stabilnost i HNB i Ministarstvo financija nisu radili svoj posao nego su štitile i nisu radile svoj posao propisan zakonom, a također i u ovome slučaju više se pogodovalo uvoznim lobijima, interesnim skupinama koje su izvlačile novac, a na štetu cijelog naroda. Vidimo ovdje i kolega Varda se sad hvali kako će to riješiti gradonačelnik Zagreba, kako će to riješiti Vlada. Međutim, štete su ogromne. Ne možemo mi sad kazati sve što je propalo, što su radnici, stručnjaci, ljudi koji su bili u Imunološkom sad odjednom ćemo mi to sve riješiti. Kakva je poruka? Poruka je kao i u svih dosadašnjim sličnim uništavanjima najvrednijega u RH. Još jednom bih kazao da je konačno pitanje, a vjerujem da je i Povjerenstvo do toga došlo zaključkom i osobno me zanima kao zastupnika da li je ovo sve upućeno u biti, a imamo i na stranicama i raspravljamo o svim mjerodavnim institucija, tj. nadležnim institucijama koje su dužne ispitati ove neodgovornosti. To je ključno pitanje. Netko mora biti odgovoran za ovo.

Međutim, tko su strukture koje su ovo napravile? Povjerenstvo je dalo određene zaključke, napravilo određene, uradilo ono što je u skladu sa zakonom, tj. sa Poslovnikom. Što dalje? Što dalje, to je sad pitanje. Tko će odgovarati za sve ove nepravde i ogromne štete koje nanesene RH?

Znači, da kaže evo kolega Varda, baš mi je drago da je došao i da su se sad jednom dogodili spasitelji Imunološkoga zavoda u obliku znači, svemogućeg Milana, Andreja našega i sve će biti riješeno. Nitko nije odgovoran.

Od Milana Bandića iz džepa i Andreja Plenkovića. Čijim parama? To je odgovor na pitanje. Di su ti akademski obrazovani naši akademici, znanstvenici. Šute. I dopalo Ivana Vilibora Sinčića i nas tu Mira Bulja da pričamo o ovome. Nakon 20 godina. A svemogućeg Milana i Andreja, oni će dati pare iz svog džepa i oni će to riješiti, a nitko nije odgovoran. To je sramotno, iznad svega sramotno uopće na taj način razgovarati. Tko je stvorio svoja carstva zbog Imunološkog? Tko je carstva stvara? Pa valjda je Povjerenstvo nešto utvrdilo, a je, a ne odjedanput se rađaju spasitelji.

Prije svega su ljudi uništeni koji su bili stručni, kompetentni i koji su stvarali dobro za ovo društvo. I to je problem ovoga društva.

Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. 30. naveli sve one spise i kaznene prijave po kojima je DORH radio. Neki od njih nisu još zatvoreni.

Kaznenoga zakona koja je nastupila u poslovanju 2012., 2013. godine. Znači ovo je još jedan DORHovski predmet, točno imamo za sve ove predmete imamo točno urudžbeni broj, sve to, odnosno kako se vodi. Još nije završeno i izvidi su još u tijeku.

Kolega Sinčić, vi ste svoj posao odradili maksimalno koliko ste mogli u skladu sa mogućnostima i uvjetima koje ste imali. I činjenica je da će i da je to dobro i da više neće vrijediti vjerojatno parola ostavimo povjerenstvo dok se problem ne riješi jer vi u svojih ovih 110 stranica i u svome radu, uz ispitivanje svjedoka i svih navoda vidi se da tu postoji odgovornosti kako ste naveli i korupcije i političkih utjecaja i svega na štetu Imunološkog, na štetu zajedničkog javnog interesa i to je ogroman gubitak. Ali je sad pitanje dal će ostat ovo što vi kažete da ste uputili pitanje pojeo vuk magare. E to je ključni problem.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Sljedeća replika poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bulj, Imunološki zavod ima 3 vrijednosti koje se nisu uništile u ovih 20 ili 30 godina unatoč pokušajima različitih vlada. Jedno je plazma hrvatskih građana, drugo su cjepiva i treće su nekretnine na koje se nalazi Imunološki zavod. I ovaj sada pokušaj grada Zagreba je onaj pokušaj koji grad Zagreb već dugo godina pokušava doći do nekretnina u Rockfellerovoj, to prodati, a onda Imunološki negdje preseliti na nekakvu drugu lokaciju i malo me čudi da grad Zagreb koji je u minusu 380 milijuna kuna može sada naći negdje 100 milijuna kuna novih da bi izgradio novu tvornicu. Očito da je to pokušaj grada Zagreba da dođe do nekretnina u Rockfellerovoj i da na taj način onda priskrbi sebi jednu dodatnu korist. Zahvaljujem kolega Mrsić. Odgovor kolega Bulj, izvolite.

Pa naravno da se tu ispod plasta krije nešto sasvim drugo. Ja vjerujem da će se iznać da očuvamo ove tri vrijednosti koje ste rekli plazma i cjepivo i nekretnine, ali ne da nekretnine služe kao što služe sad u Zagrebu za podkusurivanje svojih političkih neistomišljenika da bi postali istomišljenici, a to je primjer ja mislim svih primjera u grad Zagrebu. Krajnosti su tu spojene, nekadašnje krajnosti pod kapom Milana Bandića i sad će vidoviti Milan, pardon svemogući Milan riješiti sve probleme sa svemogućim Andrejom. Treba se nadati da ćemo spasiti što se da spasiti, ali vidjet ćemo šta. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Lovrinović. Nije nazočan. Hvala lijepa predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. Imunološki zavod ustanova je od najvišeg nacionalnog značaja, neprocjenjiva ustanova iz jednostavnog razloga jer se u njoj čuva ono praktički najvrijednije što narod ima, a to je njegova vlastita krv. I to je doista nevjerojatno da smo mi jedan takav nacionalni interes prodali, ne prodali, nego poklonili strancima na jedan način koji je upravo nezabilježen, ja vjerujem ne samo u Hrvatskoj povijesti, nego u čitavoj svjetskoj povijesti koju upravo simbol katastrofalne privatizacije, pretvorbe, pogodovanja partikularnim interesima, koruptivnim lobijima i svemu onomu lošemu što je stvorio HDZ početkom '90. godina, a traje do dana današnjeg.

Jer to bi otprilike bilo jednako tome da ja kupim cijelu ovu zgradu Hrvatskog sabora za 1500 kuna, evo to vam je otprilike ista ta analogija. Jer su sojevi Imunološkog zavoda prodani za 140 000 puta nižu cijenu nego što stvarno vrijedi. I u biti ja moram javnosti pojasniti, možda nije svima dovoljno jasno, u biti radi se o ampulama u kojima se nalazi krv hrvatskih građana putem kojih su nastali sojevi za cjepiva i u kojih ima dovoljno da se cijepi čitava zemaljska kugla, a ne samo da ih ima dovoljno, nego su ta cjepiva koja je proizvodio Imunološki zavod od VHO-a bila proglašena najboljim cjepivima na svijetu. I nije samo Imunološki zavod proizvodio cjepiva, nego i protuotrove i sve ono što je u biti moglo štiti imunitet naroda, a što onda kada smo izgubili, sada moramo uvoziti po 20 i više puta skupljim cijenama, a daleko je nekvalitetnije od onoga što smo imali. Mi vrlo dobro u biti, neki kažu nismo znali što imamo, pa nismo dali dovoljno pozornosti, međutim, činjenice nas demantiraju. Evo, ovo je pametna specijalizacija Ministarstva gospodarstva S3 koji je potpisao sadašnji koalicijski partner HDZ-a Ivan Vrdoljak, u kojem se jasno piše da su zdravlje i kvaliteta života prioriteti Hrvatske države br.1, a unutar njih posebna bio tehnologija, odnosno, sve ono što je mogao raditi Imunološki zavod. Nažalost, Imunološki zavod dakle, završio je u rukama nestručnjaka, Imunološki zavod završio je u rukama politike, Imunološki zavod završio je u rukama ljudi koji su željeli, kratkoročno ostvariti svoj materijalni interes, kratko rečeno, željeli su spremiti novac u džep kako bi osigurali sebe i svoju obitelj.

Vrlo je žalosno da DORH nije ništa radio, da institucije nisu radile, da nitko nije odgovoran za ništa, isto ko i u slučaju Agrokora, nitko nije odgovoran za ništa. Znate tko je odgovoran, Živi zid, pa da, evo, mi smo odgovorni.

Između ostaloga pazite što nama govore, evo tu je gospodin Varga, baš mi je drago on je to između ostalog govorio. Mi se protivimo cijepljenu, mi želimo da ospice dođu u Hrvatsku. Pa dajte mi recite gospodine Varga, ako se mi protivimo cijepljenu, zašto smo uopće pokretali ovu inicijativu? Lažete hrvatsku javnost i perpetuirate to u beskoračno copy-paste preslicama, gdje je u nedostatku vaših rješenja, u nedostatku vaše sposobnosti da procesuirate kriminal svaljujete odgovornost na ljude koji nikada nisu bili na vlasti.

I vi i veliki vitez Jeruzalemskog groba. Ali, kada treba širiti laži, onda ste prvi o Živom zidu, da smo mi protivnici cijepljenja, a nismo, jer se zalažemo za to, da se obnovi rad Imunološkog zavoda i da se hrvatski građani cijepe hrvatskim cjepivima koja su bila najbolja na svijetu i da bude veća procijepljenost. A to što smo mi za slobodu izbora, to je sto puta drugačiji termin, nego govoriti da smo mi protivnici cjepiva. Prestanite širiti dezinformacije. Ovo danas što ovdje slušate, to vam je dokaz naše odgovornosti i brige za hrvatske građane. I mi smo pokrenuli ovu inicijativu i želim to reći. Ja ujedinio i čestitam svim članovima istražnog povjerenstva, koji su sudjelovali raditi. Ali, iznad svih, čestitam onome, tko je dao cijeli svoj godišnji odmor da rad ovoga povjerenstva privede kraju, nemam kvalitetan i ozbiljan način, nemam sustavan način, kao malo koje povjerenstvo koje je ikada radilo u ovom Hrvatskom saboru, a to je njegov predsjednik. I želim reći, da ni ovdje nećemo stati, Živi zid ne samo da će obnoviti rad Imunološkog zavoda, kada za to dođe vrijeme, da ćemo nastojati sve da se učini u tom pravcu, nego ćemo i otkriti konačno, tko je odgovoran i za Imunološki i za Agrokor i za sve druge slučajeve ovoga nezakonitog pogodovanja i koruptivnih radnji. I te priče da će sada Milan Bandić, on će, ma Milana Bandića zanimaju nekretnine u centru Zagreba, šta bi njega zanimao Imunološki zavod? Njega zanima koliko se može spremiti u džep, on i njegovi ataci, a za to Imunološki, može se zatvoriti sutra i svi djelatnici van na ulicu. To vam je istina, evo, i svaki čovjek koji zna zbrojiti dva i dva koji ne spada u taj uski krug kojemu vi pripadate, potpuno odvojen od interesa naroda, zna da je tome tako i zna ako ostane u ovaj saziv sabora, ako ostane i ova Vlada na vlasti, da ovo neće biti izvješće o Imunološkom zavodu, nego će ovo biti njegov nekrolog. Prema tome, ja pozivam još jednom slažem se ovoga puta sa zastupnikom Grmojem, pozivam cjelokupnu javnost, sve medije, sve institucije, da si isprintaju 110 str. izvješća o Imunološkom zavod, da ga pažljivo pročitaju i da shvate u kakvim se velikim problemima nalazi Hrvatska država, hrvatsko društvo, hrvatsko zdravlje i sami nacionalni interesi. Nakon što ovo pročitamo, jednostavno možemo se zapitati, ne da li je Hrvatska u kolonijalnom ili polukolonijalnom statusu, nego da li uopće Hrvatska postoji. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu, poštovani kolega Bunjac, ja bi vas molio da svojim izričajem u ovom Visokom domu ne omalovažavate kolege zastupnike iako je vaše demokratsko pravo da govorite, ali bih vas molio da se ponašate i da koristite izričaj koji ne odstupa od općih pravila i da bude primjeren u hrvatskom domu. Imamo replike. Poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. Hvala lijepo. Jedno su pripravci koji se dobivaju iz plazme, a drugo su sojevi virusa. Dakle, soj virusa je soj koji se nalazi u Imunološkom zavodu, to su sojevi koje su proizveli naši stručnjaci. Oni su zaštićeni patentom i to je vlasništvo RH i to ne može nitko otuđiti. Dakle, to nema veze sa građanima i krvi građana RH. Ono o čemu vi govorite je plazma koja se prikuplja, koja se nekad prerađivala u Imunološkom zavodu i od toga se radili imunoglobulini, ... [[Govornik se ne razumije.]] i sve ono ostalo što je.

Kolega Bunjac, izvolite. Znači, vi svakako preciznije znate od mene o čemu se tu radi. Pa sad smo vidjeli da se može. Ne može se otuđiti, ali se može pokloniti odnosno prodati za neki sitni novac. Znači, u tome je problem što on je formalno u hrvatskom vlasništvu i ne može se otuđiti, ali jedna osoba može odlučiti o tome da se to proda u bescjenje i onda je to u biti isto dođe kao otuđenje. Znači, imalo bi smisla jedino da se proda za onaj iznos koji vrijedi ili barem priblično taj iznos. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Kolega Bunjac, moja replika je isto imala intenciju da razdvoji krvne pripravke što je jedna stvar, od virusnih cjepiva što je druga, bakterijskih što je treća, interferon što je četvrta i drugi biološki proizvodi. 1. je objašnjeno, tu je znači pokriće u dokumentima, svi brojevi su potkrijepljeni dokumentima, koliki je taj disrazmjer znači, 10 tisuća, 100 tisuća puta koliko li više su zaradili oni nego mi u jednom poslu.

Jedan od načina na koji se on devastirao je da je recimo, direktori su imali plaću po 20 tisuća kuna, piše u svjedočenjima, a radnici u to vrijeme nekih par sto kuna. Kolega Bunjac izvolite. Zastupniče Sinčić, pa to je jedan model isto koji je u RH uspostavljen da tvrtke koje imaju uprave sa političkim zaleđem prvo sebi povećaju plaće do neslućenih visina, a nakon toga radnicima spuste na minimalac ili što je još gore, podijele im otkaze. Znači, vrlo je žalosno čitati da u medijima ti danas pojedini direktori javnih tvrtki imaju plaće i po 100 tisuća kuna, imaju bonuse milijune, imaju osigurana radna mjesta po 5, 6 godina nakon što dobiju otkaze, pa čak i onda kad njihova tvrtka posluje s gubicima. Znači, to je jednostavno pokazuje koja je svrha dakle, nadzora politike nad nacionalnim tvrtkama. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bunjac, evo ja tu sjedim u otprilike istom sastavu u kojem smo sjedili prije nekoliko mjeseci kada smo govorili o izmjeni i dopuni Zakona o suzbijanju zaraznih bolesti, kad ... [[Govornik se ne razumije.]] predlagali ukidanje obveznog cijepljenja u RH. Dakle, ako ja lažem, laže cijela dvorana. Iako nas je malo znamo sve skupa kako je to tekla tadašnja rasprava, ali evo, ja ću samo toliko reći da ja ne lažem kad govorim o tome da smatram da cijepljenje u RH u sadašnjem stanju kakvo je društvo, da mora i dalje biti obvezno, a da li ja podržavam Imunološki zavod ili ne, o tome ću više govoriti o svojoj pojedinačnoj raspravi i zahvaljujem potpredsjedniku što vas je dužno upozorio na vaš izlet u epitete prema meni. Hvala lijepa. Zastupniče Varga, znači vi ste podsjetili na onu raspravu o cijepljenju. On je inače poznati kao čovjek koji inače štiti SDP, barem na Face-u. Znači, vi ste nas u onoj raspravi nazivali pećinskim ljudima. Onda se niste pozivali na kulturu ophođenja i mi nismo tražili zaštitu gospodina Brkića. Ali i nakon tih uvreda nastavili ste u svakoj drugoj press konferenciji govoriti da smo mi protivnici cijepljenja. Živi zid nije protivnik cijepljenja. Živi zid je za slobodu izbora koja je prihvaćena u 14 europskih država, između ostaloga i u Njemačkoj za koju vjerujem da ima daleko bolje uređeno zdravstvo nego Hrvatska. I vas smeta što se ovdje u Zagrebu, ne znam, dva čovjeka ne cijepe iz nekakvog razloga, ali vas ne smeta što vam 2 milijuna njemačkih turista dolazi na Jadran, a iz zemlje koja dakle, nema obavezno cijepljenje. Zahvaljujem kolega Bunjac. Nisam ja ovdje da nikoga štitim nego da se brinem da se sjednica Sabora odvija temeljem Poslovnika pa isto tako kad je nešto drugo i prema vama upućeno, onda će isto biti mjerovni prema vama. Slijedeća replika, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani kolega Bunjac, već su moji prethodnici u replici razjasnili pitanje, distinkciju između krvnih pripravaka i virusnih cjepiva pa neću tu gubiti vrijeme. Želim vam samo reći da usporedba između cijene koja je prodana jedna ampula iako tvrdim i ja da je prodana ispod cijene, moglo se dobit više, i profita tvrtke koja je od toga napravila cjepiva i nove sojeve, ne stoji, to smo mogli mi napraviti, to je njihova uspješnost, požrtvovnost i probijanje na novom osvajanju tržišta svjetskog velikog indijskog tržišta i oni su stvorili kapital, mogli smo to mi napraviti. Dakle tu može biti greška ali usporedba ove dvije cijene ne stoji.

Odgovor, kolega Bunjac, izvolite. U redu, zastupniče Hrelja, vi kažete da u tom trenutku nisu te ampule toliko vrijedile ali su one ipak dovele do tolike zarade, znači one su potencijalno toliko vrijedile. U svakom slučaju čak i u trenutku kad su prodane, barem prema izvješću koje sam čitao, vrijedile su daleko više nego što se za njih dobilo. Znači, ja ne razumijem ako vi prodajete nešto daleko ispod cijene, koji je vaš motiv? Vaš motiv je jedino po meni logičan da nešto dobijete ispod stola. Znači u biti mi možemo sumnjati da je postojao još neki razlog zbog kojega se to radilo, razlog koji nije nama nevidljiv a što bise eventualno moglo utvrditi samo po onom famozno Zakonu o porijeklu imovine koji je ukinut odmah prvi dan čim je HDZ došao na vlast.